Poštovane kolegice i kolege, nastavit ćemo s našom točkom i sada će u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a govoriti poštovane zastupnice Anka Mrak-Taritaš i Dalija Orešković. Prvo poštovana zastupnica Mrak-Taritaš, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, voljela bi reći poštovani ministre ili državni tajnik ali nemam kome, poštovane kolegice i kolege, sad će oni doći. Ja nekako kad raspravljam o bilokojem prijedlogu zakona i o nečem, nastojim biti poštena i korektna. Voljela bih da sad raspravljamo recimo o zakonu kako će se Hrvatska u određenim elementarnim nepogodama ponašati jer bi značilo da raspravljamo teorijski, da ne raspravljamo konkretno i da nisu bila ova dva potresa. Ali ova dva potresa su se desila, pritom mislim da da zagrebački od 22. ožujka i mislim na ovaj tzv. petrinjski odnosno ovaj koji je bio na Baniji i Banovini, koji je bio krajem prošle godine, odnosno 28. i 29. prosinca. I kao rezultat tih potresa naravno je stanovništvo koje je stradalo, ljudi koji nose za cijeli život rane, dakle rane u svojoj psihi, rane vezano uz svoj život i to nije jednostavno. Nitko tko je i najmanje stradao u potresu, nije zaista zaslužio da se prema njemu odnosi ko prema krumpirima pa da je malo tu, pa da je malo tamo. Ovaj zakon dijeli građane RH jer se potres odnosi na područje grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije, u ljude različite kategorije. Vlada i država koja se trebala postaviti iznad toga je nekim manjka, nekima maćeha a neke je ostavila pa kako bude, bit će sve pod krinkom cjelovitosti, sustavnosti i svega ostalog. A o tome kakav je bio bazičan zakon, govori da nakon 10 mj. u gradu Zagrebu, nakon što je donesen prvi program mjera, nakon što je osnovan Fond za obnovu, nakon što su doneseni pravilnici, imate prilike vidjeti i možete vidjeti na portalima da građani idu od nemila do nedraga, da ne znaju uopće kako da podnesu zahtjeve i da budu ponovno reketareni ili da bi uopće mogli podnijet zahtjeve, da bi mogli napraviti elaborate, od njih se traže određena sredstva. To niti jedan građanin koji je stradao u potresu i koji je najmanje stradao, nije zaslužio a to vam je rezultat ovoga zakona. I ako idete loš zakon mijenjati i dopunjavati na loš način, dobit ćete loš proizvod i mi to u klubu Centra i GLAS-a kao što osnovni zakon smo jasno rekli zašto smo protiv, mi nećemo ni ovo podržati. Na osnovni zakon protiv, ja nisam bila za to zbog političkih razloga, zbog neslaganja i ostalo, ja sam bila iz stručnih razloga i obrazložila sam zašto su stručni razlozi. Kad vam se to desi, imate jedan način jer idete u hitne intervencije i da hitno pomognete, drugi način je konstruktivna obnova a treći način je da idete u cjelovitu obnovu pojedinog djela. Iz svake ovakve velike katastrofe, vi morate prepoznati svoju priliku i svaki put kad ću stajati za ovom govornicom, to ću reći. Hrvatska iz potresa koji se desio treba prepoznati svoju priliku ali ne na ovaj način. Ne ovako kako se radi. Tu se raspravlja da li se zove Banija ili Banovina, ja svaki put kažem Banija/

Hvala. Istaknut ću nešto drugačije od onoga što su govorili brojni zastupnici, da obnova u gradu Zagrebu kasni. Ne, ona ne kasni nego obnove niti ne može po ovom zakonu, obnova se radi po programu Vlade koja nije u stanju osmisliti bilokakav iskorak pa čak niti to da napravi prenamjenu nekih javnih zgrada. Zagreb će ostati zapušten i derutan a ono što će se provesti, bit će skupo, sporo, nekvalitetno i bez efekta. U 30 g. samostalnosti i neovisnosti Hrvatske, jedino što je politika proizvela kao ideju i kao viziju, to je dodjela poslova podobnim i odabranim tvrtkama uz svjesno zaobilaženje zakona. To je model ponašanja, to je obrazac koji se ugrađuje u način na koji država vidi svoju ulogu neovisno o čemu se radi i ugrađuje se u brojne zakone. Ovdje je problem što su politike i s lijeve i s desne strane kada govorimo o tome kakva bi trebala biti uloga države u pojedinim situacijama, potpune iste. Dakle, nema pravog izbora između onoga za što se zalaže HDZ i njegovi žetoni i politika za koju se zalaže SDP i njihovi novi pritoci i to se na primjeru ovog zakona o obnovi dobro vidi. Svi pušu u isti rog, svi podržavaju model u kojem nećemo dobiti obnovu kava nam treba jer se organizacija i provedba obnove povjerava državnim tijelima koji su popunjeni podkapacitiranim ljudima bez vizije razvoja, politički podobnim ljudima koji će prvo misliti kako će sebi i svojima steći neke nove nekretnine, umjesto da država napravi zakon u kojem će se propisati kriterije po kojima će država pomoći u sufinanciranju uvažavajući jasne definirane kategorije koje će vrijediti u svim situacijama u svim potresima i za čitavu Hrvatsku. Država bi trebala osmisliti i dobru logističku podršku u ubrzanoj proceduri izdavanja dozvola, u obavljeni kontrolnim i nadzornim radnjama tamo gdje je ona potrebna i to je sve, a ne raditi izvedbeni projekt. I pokazalo se već na Baniji da su brojne od njih učinkovitije i sposobnije nego država kao takva, time bi dobili manje korupcije i više slobode samih građana. Taj obrazac namještanja poslova svojoj političkoj sviti svakodnevno se događa na državnoj, županijskoj i lokalnoj razini. Hrvatska je prirodom bogata zemlja, a ujedno i zemlja radišnih ljudi, no što to vrijedi kada od svoga rada naši građani ne mogu pošteno živjeti jer im horda korumpiranih političara kao najezda skakavaca pojede cijelu ljetinu, sav urod. E pa tako će pojesti i svu obnovu. Tamo gdje HDZ u uzastopnim mandatima desetljećima na vlasti ti su krajevi gospodarski i ekonomski opustošeni i zna se da je korupcija između redova, upisana u politički program HDZ-a. Ali ono što ova lijeva strana ne razumije, ne razumije da im takvu razinu korupcije omogućuje model kojeg i sami podržavaju, poput modela obnove u kojem je država ta koja provodi javnu nabavu i sklapa ugovore s izvođačima radova čak i tamo gdje su privatne nekretnine u pitanju. Ja apeliram da taj model napustimo. Kada se jutros predsjednik Vlade obraćao zastupnicima, rekao je da ovaj zakon treba donijeti dugoročno i održivo rješenje, no ovaj zakon to nije. Nije zato što će svaki novi potres tražiti nekakve dodatne izmjene i dodatne kriterije. Taj zakon nije dobro rješenje zato što predstavlja zakrpavanje postojećeg lošeg stanja, primjerice u već sada derutnom Zagrebu kakav nam ne služi na čast. Ono što će biti dugoročno, dugotrajan će biti samo taj postupak i proces obnove jer se Grad Zagreb neće obnoviti niti u sljedećih 15 do 20 godina. Ovim zakonom Zagreb je prepušten na milost i nemilost daljnjeg propadanja, umjesto da je pretvoren u generator novog razvoja, ne samo Grada Zagreba nego i ostatka Hrvatske, a ostat će derutan i zapušten kao što je sada, od politike prezren i napušten grad. To je danas Grad Zagreb, a to su danas i ostali krajevi RH kao što je to Sisačko-moslavačka županija i pitanje hoće li neki novi potres razotkriti koliko su opustošeni i neki naši drugi krajevi.

Izvolite.

Imamo nešto što se zove Izmjene Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom, znači to je lex specialis ne i samo geografski nego iz perspektive čak i prirodne katastrofe koja je u samom nazivu zakona fokusirana na potres i to geografski do sada određen na Grad Zagreb, Krapinsko-zagorsku i Zagrebačku županiju, a sada se dodaju još dvije županije s obzirom na ovaj potres u prosincu. Ja ću samo kratko podsjetiti kako smo uopće došli do ovog zakona, došli smo tako da je nakon onog potresa u ožujku Vlada rekla da je potrebno napraviti novi zakon i da će ga napraviti u roku, prvo ja mislim da je bilo rečeno nekoliko tjedana. Onda je prošlo nekoliko mjeseci i zapelo se u političke svađe između Grada Zagreba odnosno gradonačelnika Bandića i Ministarstva graditeljstva odnosno Vlade da bi na kraju Vlada odlučila da se ide na izbore ranije nego što se očekivalo, a bez da se zakon ikakav usvojio. I rekao sam da će to biti prva stvar koja će se napraviti nakon izbora, tek negdje početkom rujna konačno smo dobili zakon, otprilike usvojen većinom zastupnika, gotovo konsenzusom ovdje u Saboru. Prošao je dva čitanja, na kraju i mi smo ga podržali, iako smo tada upozoravali jer su nam neke stvari prošle, kao što je recimo taj cenzus koji omogućava 100% financiranje od strane države ako ljudi zadovolje taj dohodovni i imovinski cenzus, ali s druge strane neki amandmani nam nisu prošli. Primjerice, jedinstvena institucija koja bi bila poput ovog Zavoda za obnovu u Dubrovniku sličan način napravljena i za ovo područje. Ne nije bitno kako se zove zavod ili fond nego smo upozoravali tada da će dualizam institucija dovesti vjerojatno do teže provedbe i to se upravo i dogodilo.

I sada se dodaje još i nova institucija u ovaj okvir, a to je Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, o tome ću nešto kasnije. Znači mi zapravo u ovom zakonu, prethodnom zakonu jedino što imamo jest više-manje financijski i institucionalni okvir. Institucionalni okvir nažalost nije baš usvojen onako kako smo mi to htjeli, ali smo dali podršku zakonu da damo šansu Vladi da ga provede jer su oni rekli da će im tako to biti brže i efikasnije, međutim ne vidimo da se to dogodilo. Znači imamo financijski okvir od 60-20-20 za privatne objekte. 100% se financiraju objekti javne namjene, vlasnik iz financira, 100% financira obnovu. A kad je riječ objektima u privatnom vlasništvu, 60% država, 20% ove županije 3 i 20% sami vlasnici, međutim, vlasnici nemaju ni tih 20% ukoliko spadaju pod taj dohodovni imovinski cenzus. Što se tiče institucionalnog okvira, rekao sam već, išlo se na taj Fond za obnovu i sada ovaj Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje se dodaje još kao jedna institucija koja vjerujem da će dodatno samo zakomplicirati cijelu situaciju jer se tvrdi da će tako to biti efikasnije u obnovu kuća. Mislim, vidjeli smo i obnovu kuća, danas je premijer govorio kako oni bolje, kako će se bolje onda obnavljati kuće jer vidjeli smo kako su se obnavljale kuće, primjerice u Markuševcu, kako su se obnavljale kuće u ovih zadnjih 4 mjeseca u Čučerju, itd. Imamo i dalje ljude u kontejnerima i to u robnim kontejnerima, ne u stambenim kontejnerima, znači doslovce u limenoj kutiji koji tamo moraju cijelu zimu prezimit, a kuće su im za rušenje. Nikakve zamjenske kuće, nikakve obnove nije ni krenulo. E sad, što se tiče ovog središnjeg državnog ureda, to je isti središnji državni ured koji je rekao da ne može dati popis tvrtki koje su radile obnovu poslijeratnu na Baniji jer je istraga u tijeku, da bi onda premijer odjednom rekao da se treba, i naredio, da se da popis tih tvrtki, onda odjednom središnji državni ured je to objavio. Pa smo onda vidjeli da na tom popisu tvrtki imamo tvrtke koje uopće nisu obnavljale Banija pa sad ni ne znamo zapravo šta je objavljeno i to je taj isti središnji državni ured koji je rekao da župan Žinić koji je vodio tu poslijeratnu obnovu je dobio kuću prije nego što je uopće nastao zakon prema kojem ju je mogao dobiti na korištenje. Pa su onda rekli da su pogriješili u antidatiranju. To je taj isti središnji državni ured. Čiji državni tajnik sada dolazi umjesto gradonačelnika Požege u Sabor jer je on imao optužnicu koja se, eto, potvrdila poslije tek kad je ušao u Sabor, premijer je znao, stavio ga na listu i sada još su morali doći i novi razgovori koji su snimljeni tajno o namještanju javnih poslova sa javnim tvrtkama da se ipak eto, da dođe na njegovo mjesto sad državni tajnik iz tog središnjeg državnog ureda. Što se tiče financijskog okvira, tu imamo puno nelogičnosti, kontradikcija, u svakom slučaju ono što je najbitnije da se za ovaj 100% financiranu konstrukcijsku obnovu su potrebna 2 kumulativna uvjeta. Jedan je da se radi o potpomognutim područjima, prema uredbi koja je istekla. Njena valjanost je istekla krajem prošle godine, a u isto vrijeme treba i Vlada proglasiti katastrofu za to područje. Pod nejasnim uvjetima i kriterijima u Zakonu o civilnoj zaštiti budući da iz nekih razloga nije proglašena katastrofa za zadnji potres u ožujku, a vi tamo kriteriji koji pišu, kaže da se to trebalo. Znači ono što nas tu posebice smeta, brine, muči jest ta politička arbitrarnost ove Vlade ili bilo koje druge vlade koja će na temelju te odluke koja se boje da će biti politička, a ne stručna, donositi odluku zapravo tko će imati 100% financiranje obnove, a tko neće. Znači ne vidim potrebu za takav uvjet kumulativni, da se radi, ne samo o potpomognutom području, što je nejasno, nego se radi o području za koje je Vlada proglasila katastrofu. S druge strane, ako se radi o potpomognutom području, opet, teško je opravdati razliku u tretmanu između grada Siska i ostatka Sisačko-moslavačke županije, znači doslovce, radi se o prosjeku razvijenosti i netko tko je 100 m dalje, znači 2 kuće, jedna će dobiti 100% obnovu, druga će morati financirati sa 20% Tu se postavlja onda pitanje Krapinsko-zagorske županija koja je isto tako ispod indeksa prosječne razvijenosti i ne vidi se isto tako, razlog zašto se onda i tu nije na taj način išlo u 100% financiranje. Ono što su svakom slučaju se mi zalažemo je da se zgrade javne namjene 100% financiraju od strane države kad je riječ o Sisačko-moslavačkoj županiji jer treba pomoći i biti solidaran, oni neće imati za to snagu, to treba biti jasno definirano u zakonu, a ne da se nekakvim političkim odlukama o preraspodijeli odlučuje. Isto tako, u svakom slučaju, poljoprivredne zgrade se isto bi trebale obnavljati prema ovom zakonu jer već imamo zgrade posebne namjene u prethodnoj verziji zakona i po nama bi trebalo ih primijeniti isto tako i na poljoprivredne zgrade, koje su na ovom području, posebno Sisačko-moslavačke županije ključne za preživljavanje uopće ljudi. Kad vidimo provedbu postojećeg zakona na primjeru Zagreba, od toga koliko je trebalo da se uopće Fond ekipira, od toga koliko je malo novaca odvojeno u proračunu, od programa mjera koji je zakomplicirao dodatno dokumentaciju do te mjere da ni stručnjaci je ne mogu ispuniti do cijelih zapravo traženja države od strane, gdje država traži građane da joj daju dokumente koje i sama posjeduje i još im to naplaćuje, davanje dokumenata, da bi oni dobili financijsku pomoć od države za obnovu svojih objekata. Sve to brine kako će i ovaj zakon, tj. izmjene zakona biti provedene u Sisačko-moslavačkoj županiji, Karlovačkoj županiji i Zagrebačkoj županiji jer ako će biti ovako kako je provedena obnova, tj. nije ni počela u Zagrebu i okolici, onda se možemo tu zabrinuti.

Razoran potres koji je pogodio Baniju bio je tek posljednja u nizu katastrofa koje su pogodile taj kraj u zadnjih 30 godina. No, katastrofa koja tamo najduže traje, katastrofa je zanemarivanja, zapuštanja, neulaganja i osuđivanja na zaborav od strane upravo HDZ-ovih vlasti. Na Baniji je prvo sistemski uništena industrija, prije svega u privatizacijskoj pljačci, ali i kroz politike premijera Plenkovića i ministra Čorića koji su dozvolili uništavanje Sisačke rafinerije u korist svojih partnera iz MOL-a i svog dragog prijatelja i političkog pobratima Viktora Orbana. HDZ-ova politika odgovorna je za prometnu izolaciju Banije i Sisačko-moslavačke županije, najbolji primjer za to je zapuštanje i uništenje pruge Sisak-Karlovac, koja je povezivala sva veća mjesta tog kraja. HDZ-ova politika nikad nije prepoznala velike potencijale Banije i Korduna u proizvodnji ekološki uzgojene hrane i u zdravstvenom turizmu. Jedino što HDZ vidi na Baniji jesu resursi koji se iz te regije otimaju za privatnu korist njihovih pulena i principala. Sada će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Ivan Celjak, izvolite.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane kolegice i kolege, poštovani državni tajniče. Dopustite mi molim vas da na početku još jednom izrazim sućut obiteljima koje su ostali bez svojih najmilijih u ovom potresu koji nije samo katastrofa nego je i tragedija. Isto tako dopustite mi molim vas da sa ove govornice zahvalim vatrogascima, policajcima, vojnicima, pripadnicima Crvenog križa, medicinskom osoblju, svim volonterima, svima onima koji su sudjelovali i koji još uvijek sudjeluju u uspostavi normalnog života na području koje je pogođeno potresom. Drago mi je da je većina klubova zastupnika raspravljala u istom smjeru, u onom smjeru i cilju koji nam je zadao predsjednik Vlade RH, g. Andrej Plenković u svom uvodnom izlaganju kada je rekao da očekuje da u Hrvatskom saboru raspravimo sva rješenja i da konsenzusom donesemo najbolje rješenje koje će ići u korist stanovnika koji žive na potresom pogođenom području, dakle osobito Siščanki i Siščana. Od prvog trenutka kada sam primio nacrt prijedloga zakona, u komunikaciji sam s kolegama u klubu HDZ-a sa predsjednikom Vlade i s ministrima upravo iz razloga što je zakon nejasan i nedorečen u pogledu Siska, čak prema nekim tumačenjima i ovaj postojeći prijedlog zakona obuhvaća Sisak i Sisak bi išao isto tako u financiranje, 100%-tno financiranje od strane Vlade međutim i naš zadatak je ovdje da raspravimo i na ponudimo možda neko jasnije rješenje koje će sa sigurnošću ići u korist stanovnicima koji žive na potresom pogođenom području. Dopustite mi sada da vam iznesem nekoliko podataka koji se tiču konkretno Siska. Dakle, ovaj potres je proglašen katastrofom zato što je bio puno jači i puno razorniji od potresa u ožujku prošle godine. ovaj potres je izazvao isto tako i veliku materijalnu štetu na području grada Siska. Dakle, grad Sisak ima višestambene jedinice, kada se stani jedna žuta oznaka na ulaz zgrade koja ima 5 katova i 4 stana po katu, to znači da je pogođeno 20 kućanstava, 20 obitelji. Za razliku možda ako se stavi žuta oznaka na jednu kuću, tada je pogođeno jedno kućanstvo, jedna obitelj i bojim se da na kraju će upravo sisačke obitelji imati najveću štetu i bit će najpogođeniji ovim razornim potresom. Dakle na području grada Siska imamo ukupno 9 194 prijava, od toga je 516 crvenih oznaka što znači da su to objekti koji su neuporabljivi. Imamo 997 žutih oznaka, dakle to su objekti koji su privremeno neuporabljivi. Na području Zagrebačke županije imamo 3 711 prijava, od toga je 59 crvenih i 203 žutih. Na području Karlovačke županije imamo 899 prijava, od toga je 28 crvenih i 29 žutih. Naravno, dakle nisu sve prijave obrađene. Tako da očekujemo još veći broj i crvenih i žutih oznaka. Dakle, mislim da svi znamo da je Sisak stradao u Domovinskom ratu i Komarevo koje je dio Siska je bila prva linija obrane. Što se tiče tranzicije u Sisku, nikada nije dobro provedena tranzicija i nažalost Sisku i djelu Sisačko-moslavačke županije koja je pogođena potresom, bila je potrebna revitalizacija u svakom smislu i prije ovog potresa. Ona je danas nužna i zato je dobro da je osnovana radna skupina u kojoj će biti kolege iz VI. izborne jedinice u cilju izrade programa koji će sadržavati i konkretne mjere i konkretne projekte u cilju revitalizacije našeg područja. Kada govorimo o revitalizaciji za Sisak i za područje Sisačko-moslavačke županije koje je pogođeno potresom, važna su radna mjesta. Nekoliko puta sam rekao, adekvatno plaćeno radno mjesto je najbolja mjera demografske politike. Zbog adekvatnog plaćenog radnog mjesta, ljudi će se vraćati u to područje, ljudi će ostati živjeti u tom području. Što se tiče samog Siska, Sisak je urbano povijesno-zemljopisna cjelina sa gradom Petrinjom i ovdje je nekoliko puta spomenuto, dakle ne postoji prirodna granica između Siska i Petrinje. Mi doslovno se nalazimo u situaciji da susjed koji živi nekoliko kuća dalje, prema ovom prijedlogu rješenja ako ga tako tumačimo bi morao sudjelovati sa 20% u obnovi a susjed koji živi tih par kuća dalje, njemu bi država financirala obnovu u 100%-tnom iznosu. Klub HDZ-a će podržati ovaj zakon nakon što svi zajedno pronađemo jasno rješenje koje će biti u korist ljudi koji žive na tom području osobito u korist Siščanki i Siščana. I dopustite molim vas da se na kraju ovog izlaganja referiram na nešto što je rekao gospodin Glavašević, a to sam već drugi puta čuo. Prvi puta sam čuo od predsjednika SDP-a gospodina Grbina kada je govorio o revitalizaciji pruge dionice Sisak-Karlovac, ja ne znam jel vi znate da je taj dio na potezu od Petrinje do Karlovca da je to afera koju vjerojatno još uvijek istražuje DORH u kojoj je jedan od glavnih aktera gradonačelnica Siska Kristina Ikić Baniček. Dakle, tu je ugovoren posao od 10 miliona kuna za jednu udrugu koja u trenutku ugovaranja posla još nije postojala, udruga je osnovana, pruga je nestala i čini mi se da je to još uvijek pod istragom DORH-a.

Poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege danas raspravljamo o jednom zakonu koji bi svakako trebao biti pravedan za sve građane koji su stradali i koji žive na ovom potresu razrušenom, potresu oštećenom dijelu. Kao prvo ovo nikako ne bi smio biti predmet strančarenja i stjecanja političkih bodova jer ovo je nesreća naroda koji živi na tom području bez obzira na stranačku pripadnost i bez obzira na nacionalnu i vjersku pripadnost. No, nažalost ja kroz raspravu i nestičem dojam da je to baš tako, čini mi se da svako pokuša nešto ovdje ušičariti, a ono čega se bojim a što je već dokazano u obnovi nakon Domovinskog rata da uvijek postoje oni jednakiji oni koji su bolje prošli i oni koji su daleko lošije prošli a trebali su biti jednaki. Nažalost da se nije dogodio ovaj razorni potres Sisačko-moslavačka županija bi i dalje bila najsiromašnija županija na margini u kojoj stoluje župan Žinić sa svojim dožupanom Rosovcem, bahati, nepravedni prema jedinicama lokalne samouprave na području Sisačko-moslavačke županije u kojima oni koji su na vlasti, a nisu pripadnici HDZ-a su bili zakinuti za sredstva iz županijskog proračuna.

I sada se svi prave da nisu znali, gospodo znali ste ja sam vam ovdje na mnogo toga ukazivao, nažalost ono što nisam mogao potkrijepiti dokumentacijom nisam govorio, ali činjenica je da nisam ni mogao doći do dokumentacije jer 8. svibnja 2019. godine sam uputio zastupničko pitanje Ministarstvu obrane i Ministarstvu državne imovine da li je Ivo Žinić sa njegovim pripadajućim OIB-om u posjedu stana koji je u vlasništvu jednog ili drugog ministarstva. Nažalost do dan danas nisam dobio odgovor na to, a znamo da rok za odgovore na zastupnička pitanja je 30 dana. Nažalost ti ljudi su bili i toliko bahati i arogantni, korupcija ja vladala u Sisačko-moslavačkoj županiji, ljudi su se bojali tih ljudi i umjesto da je razotkrio institucije sva ta loša događanja u županiji razotkrio je ovaj nesretni potres koji je donio mnogo štete nedužnim građanima. Dugo zanemarivanje Sisačko-moslavačke županije znači kroz 30 godina, loša prometna infrastruktura, devastirano gospodarstvo, uništena poljoprivreda, stanovnici su napustili Sisačko-moslavačku županiju podatak iz 2019. godine govori da je 17,3% mladih između 15 i 30 godina napustilo Sisačko-moslavačku županiju što je porazan podatak za jednu županiju koja ima resurse u kojima bi se moglo pristojno živjeti. I sada dolazimo do zakona koji bi trebao opet podijeliti građane na one koji žive u Petrinji, Glini, one koji žive u Sisku no međutim crvena naljepnica je ta koja bi ih trebala poistovjetiti. Svi oni koji imaju crvenu naljepnicu na svojem objektu bez obzira na kojem području žive, a šteta je nastala od ovog razornog potresa trebali bi imati jednako pravo na obnovu. Pa ako je to u Petrinji i Glini 100% onda to mora biti 100% i u Sisku. Evo podržavam i kolegu Celjaka koji je također na tragu toga i koji se zauzima za svoje Siščane, no pored Siščana su tu i drugi dijelovi županije i mislim da trebamo sve te ljude poistovjetiti i staviti ih u istu kategoriju. Građani su ostali bez krova nad glavom, nebitno koji grad, koji dio županije ili koja županija u RH. Mi ne možemo obnovu u Sisku, Zagrebu, Petrinji i Glini poistovjetiti, doduše one imaju zajednički nazivnik, kvadrat izgradnje nekog objekta košta jednako u svim tim gradovima i svim dijelovima RH. No, međutim vrijednost tih objekata nije ista. I o tome trebamo voditi računa. Sisku je oduzeta željezara, rafinerija i još mnogi proizvodni kapaciteti, ljudi su ga napustili i nemojmo sad još ovim zakonom tim stanovnicima Siska govoriti ne vi ste drugačiji niste jednaki kao drugi. Još će mnogi mladi dobiti poruku iz toga da jednostavno je pametnije otići iz Siska nego čekati obnovu. Potrebno je prvenstveno koristiti građansku operativu s područja Sisačko-moslavačke županije iako smo svjesni da nažalost za ovakav obim radova u nekom kraćem periodu nemamo dovoljno građevinske operative, nemamo dovoljno kvalificiranih građevinskih radnika i već za sada je za očekivat da će se ta obnova rastegnuti kroz dugi niz godina, a moramo bit svjesni da mnogi nemaju vremena to čekati. I ova iskustva evo u ovom dijelu od razornog potresa do danas govore o nejednakostima, da ovo govore opet o nekim favoriziranima koji se uključuju ili koji se koriste tijekom natječaja da snabdijevaju postradala područja. Pa tako imamo primjer da tvornica stočne hrane iz Čakovca snabdijeva sa stočnom hranom iako mi u Sisačko-moslavačkoj županiji imamo kapacitete za proizvodnju stočne hrane i mislim da bi te ljude trebalo uključiti jer oni rade ovdje, privređuju, zapošljavaju druge stanovnike Sisačko-moslavačke županije i plaćaju poreze u toj Sisačko-moslavačkoj županiji. Isto tako su tu i ugostitelji i svi oni koji mogu svojim dijelom doprinijeti, a sa time i sačuvati svoje tvrtke koje imaju jer to nije samo stvar financijske komponente već i psihološke zato što ti ljudi shvaćaju da je netko prepoznao da su korisni i da mogu nešto raditi korisno i da ne razmišljaju o tome što im se u biti dogodilo. Postavlja se tu i pitanje što je sa odlagalištem radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, da li ćemo i dalje to forsirati iako i do sada se nismo s time slagali i govorili smo da to nije mjesto za takvo jedno odlagalište iako tamo postoji vojarna napuštena koja se nekome čini da je podobna za to. I ono što bih na kraju htio reći, a ponukan teme što smo ušli nedavno isto u raspravu oko obnove koja se je desila u periodu između '95. i 2000.g. i danas neki govore da postoji zastara, neki kažu da zastara nastupa, da zastara nije za ove objekte jer je šteta nastala tek sada, smatram da bismo trebali ovaj zakon definirati tj. ugraditi odredbu da za sve propuste u obnovi tj. za nekvalitetno izvedene građevinske radove nema zastare, tako da unaprijed poručimo onima koji će raditi da se ne igraju sa obnovom, da se ne igraju sa sudbinama ljudi jer Bogu hvala zbog lošeg izvođenja, a i neki od nas su bili i logistika u to vrijeme kada se je to radilo, pa smo se kretali po tom području, vidjeli smo da se svašta priča i da se svašta radi. No nažalost danas to nitko nije mogao dokazat ni tada, ali činjenica je da zbog loše izvedbe su mnogi ljudi mogli poginuti, ali Bogu hvala to se nije dogodilo, pa zato poručimo onima koji će raditi da nisu dobili obnovu preko stričeva, kumova, stranačke pripadnosti, nego su dobili obnovu da ju naprave onako kako to treba i da stanovnici koji će useliti u te buduće obnovljene kuće unaprijed znaju da imaju sigurne objekte i da u slučaju potresa se ne moraju bojati da će tamo poginuti. Sad idemo na pojedinačnu raspravu i prva će govoriti poštovana zastupnica Ivana Posavec Krivec, izvolite.

Danas nije lako iz ove pozicije govoriti o prostoru Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije i svih onih prostora koji su pogođeni ovim potresom koji je imao razornu moć i koji je uistinu ostavio iza sebe veliku katastrofu jer i danas se to područje trese, jer i danas ti ljudi osjećaju velik strah. To je možda najteža posljedica koju je ovaj potres ostavio, taj osjećaj straha, neizvjesnosti i nemoći kada jedna takva velika prirodna katastrofa dolazi i vi joj se ne možete ni na koji način oduprijeti kada u svega 15 ili 20 sekundi gubite svu svoju imovinu. I kao što su mnogi kolege i kolegice danas prije mene rekli i to ne prvi puta, ne prvi put. Upravo u ovom životnom vijeku naše generacije, nešto mlađi i nešto stariji to su nažalost već proživjeli. Mnogi su ljudi ovoga prostora rekli da su se lakše suočili sa ratnim stradanjima nego što se suočavaju sa stradanjima koja su nastale kao posljedica potresa jer su znali gdje očekuju neprijatelja, kako ga očekuju i kada. Potres je prirodna katastrofa kod koje takvih predosjećaja odnosno pretpostavki nema. Stoga mislim da danas moramo pokazati potpunu solidarnost jer Hrvatska je trusno područje, može se potres dogoditi na bilo kojem dijelu, dogodio se prošle godine u Zagrebu, srećom sa puno manje razornog djelovanja jer da je ovakve snage i jačine potres zadesio Zagreb ili bilo koju drugu urbanu, urbanu sredinu imali bi posljedice veće nego što ih je imala Albanija u svom zadnjem potresu. Ja sam danas apelirala i na premijera da sustav i država budu odgovorni prema svim stradalnicima i prema kompletnom prostoru koje je zadesio ovaj potres. E zašto sad to govorim? Zato što mi se čini da idemo iz nepravde u nepravdu, čini mi se da sa jednim rješenjem stvaramo nove nepravde, a to ovi ljudi nisu zaslužili, to nije zaslužio nijedan čovjek. Dakle, imamo činjenice koje su, proizlaze iz ovoga zakona i koje potpuno jasno kažu da se grad Sisak primjerice tretira jednako kao Grad Zagreb za razliku znamo to od Petrinje i Gline jer spada u 6. skupinu. On se tretira kao jedinica lokalne samouprave i to prema odluci o razvrstavanju jedinica lokalne samouprave prema stupnju razvijenosti. S druge pak strane, cijela Sisačko-moslavačka županija i jedinice regionalne samouprave i jest potpomognuto područje pa spada u I. skupinu. Onda imamo još jednu tezu ako u smijem dodati a to kaže da je Sisačko-moslavačka županija u cijelosti potpomognuto područje jer je jedinica regionalne samouprave dok je grad Sisak jedinica lokalne samouprave. E sad, molim vas vratimo se u grad Zagreb. Grad Zagreb po zakonu ima poseban položaj, istovremeno je jedinica lokalne i jedinica regionalne samouprave i sigurno da ćemo svi skupa složiti da bez obzira koliko je bio potres razoran prošle godine u gradu Zagrebu, nije jednako pogodio sve dijelove grada Zagreba ali se cijeli grad Zagreb koji nosi status županije, tretira jednako pa ne vidim razloga zašto se onda po istim tim kriterijima ne bi moglo primijeniti i na Sisačko-moslavačku županiju posebice iz niza drugih razloga koji vam govore da je na području Siska živi više od 50% stanovništva koje je zahvaćeno ovim potresom. Nadalje, grad Sisak ima dvostruko više nezaposlenih u odnosu na bilokoji drugi dio RH odnosno govorimo ovdje o gradu Zagrebu. Zašto je onda Sisak u jednako nepovoljnom položaju, odnosno u nepovoljnijem položaju u odnosu na druge dijelove Sisačko-moslavačke županije? I ono što je možda u ovom trenu najvažnije za reći. Obzirom na egzoduse koji su se od 19. st. do danas događali na tom prostoru, njemu uistinu treba konstruktivna obnova ali obnova ne prostora nego obnova društva. To moramo učiniti svi zajedno na način da osmislimo konkretne programe i da znamo da ono što sada u Sisačko-moslavačkoj županiji vrijedi možda 500 ili 600 eura u novogradnji, u drugim dijelovima RH vrijedi puno više. Moramo stvoriti financijske preduvjete da se ljudi tamo vrate i da ostanu i moramo nagraditi sve one koji su spremni živjeti u tom prostoru, to mora biti

Nakon razornog potresa koji je pogodio Sisačko-moslavačku županiju 28. i 29. prosinca 2020. sa epicentrom kod grada Petrinje magnitude 6,2, Vlada RH donijela je odluku o proglašenju katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke, Karlovačke županije, 6 dana kasnije odnosno 4. siječnja 2021. g. iako je bilo evidentno već na sam dan razornog potresa 29. prosinca da stanje izazvano razornim potresom koje je najteže pogodilo grad Petrinju i Sisak te područje cijele Sisačko-moslavačke županije ima sve elemente katastrofe. S obzirom da su brojni objekti razrušeni ili toliko oštećeni da se u njima ne može boraviti, očito postoji nužnost da se po hitnom postupku normira i postupak i financiranje obnove zgrada oštećenih potresom ne samo na području Sisačko-moslavačke županije nego i na području Karlovačke županije. Budući da je već na snazi Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, logična odluka je da se ide u izmjene i dopune toga zakona kako bi se obuhvatila i obnova zgrada oštećenih potresom na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije s time da se dodaje članak 1. koji glasi „pravila i mjere iz ovog zakona primjenjuju se na odgovarajući način u svim slučajevima proglašenja prirodne nepogode ili katastrofe uzrokovane potresom na području RH.“ i sve bi bilo dobro da smo svjedoci zahuktale obnove zgrada oštećenih potresom nakon potresa u Zagrebu 22. 3. s jačino 5,5, s epicentrom kod Markuševca ili bar 1000 podnesenih zahtjeva građana za obnovu zgrada oštećenih potresom. Međutim to nije tako biti blizu. Na stranicama Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavljene su 9 vrsta obrazaca zahtjeva za obnovu, evo kojih ovdje imam, sa silom dokaza koji su potrebni prikupiti. Građani lutaju od jednog gradskog ureda do drugog i resornog ministarstva i nikako da dobiju potpunu i točnu informaciju što im je sve potrebno za podnošenje zahtjeva. Nije za to čudo da je zaprimljeno tek 250 zahtjeva za obnovom. Tako su npr. u hostelu Arena u vlasništvu Zagrebačkog holdinga smješteno 200 građana čiji su objekti označeni crvenom ili su bili označeni žutom pa su nakon ovih silnih potresa ipak označeni crvenom naljepnicom i oni već sad 17 dana nakon razornog potresa nitko ih nije posjetio, oni lutaju od jednog ureda do drugog, imaju jedan ured u sklopu tog hostela ali kažu da službenici što ih god pitaju, nemaju odgovora. Neki građani su sami obnavljali svoje kuće i stanove nakon potresa 22. ožujka prošle godine ali sve uzalud jer je ovaj potres 29. prosinca prošle godine opet sve porušio. Međutim građani u smještenom hostelu i dalje lutaju i ne znaju što će. Nisu oni jedini. Uz zahtjev se traži hrpa dokaza kojih je u posjedu netko od javno-pravnih tijela RH pa i stoga Ministarstvo prostornog uređenja i graditeljstva mora pribaviti po službenoj dužnosti. Upozoravam na čl. 47. stavak 2. Zakona o općem upravnom postupku koji kaže: „Službena osoba pribavit će po službenoj dužnosti podatke o činjenicama o kojima službenu evidenciju vodi javno-pravno tijelo kod kojeg se vodi postupak odnosno drugo javno-pravno tijelo ili sud.“ Dakle, sva porezna uvjerenja, mirovinska rješenja, rješenja nadležnog ureda za branitelje ili CZSS-a o zajamčenoj minimalnoj naknadi ili pak izvadak iz Matične knjige vjenčanih, sve to mora službena osoba pribaviti po službenoj dužnosti. Osim toga, sukladno načelu pomoći stranci iz čl. 7. Zakona o općem upravom postupku, ovlaštena službena osoba kad sazna ili ocjeni da stranka ima osnova za ostvarenje nekog prava, upozorit će je na to kao i na posljedice njenih radnji i propuštanju u postupku a brinut će se i da neznanje odnosno neukost stranke i dr. osoba koja sudjeluju u postupku ne bude na štetu prava kojim zakonom pripadaju. Evidentno je da postupak kakav je po važećem zakonu nije učinkovit i da Ministarstvo prostornog uređenja i graditeljstva i državne imovine nije uspjelo organizirati adekvatnu i učinkovitu pravnu pomoć građanima i olakšati im podnošenje zahtjeva i pribavljanje dokumentacije osobito one koje moraju službenici pribaviti od drugih javnopravnih tijela ili sudova. Price. Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče sabora, poštovane kolegice i kolege saborski zastupnici, razoran potres koji je pogodio našu zemlju 28. i 29. prosinca 2020. godine na području Siska, Petrinje, Gline, Lekenika i mnogih drugih mjesta velika je tragedija. Izgubljeni životi i enormna šteta težak su gubitak za Hrvatsku. I u slučaju ovog potresa, kao i potresa u ožujku u Zagrebu, Krapinsko-zagorskoj i Zagrebačkoj županiji vidjeli smo brzu reakciju hrvatskih građana koji su se organizirali da pomognu unesrećenima. Već na dan najrazornijih potresa 29. prosinca mnogi naši sugrađani kao volonteri krenuli su pomoći i nosili su sa sobom skupljene donacije. Osobno sam tome mogao posvjedočiti nakon što smo predali donacije na dvije lokacije u Sisku gdje se već dosta pomoći skupilo te činjenicu da smo u Glini čekali više od 3 sata usred noći u koloni da predamo donacije. To pokazuje količinu skupljenih stvari za pomoć u samo jednom danu, danu kada je bio potres. Zato je važno da obnova počne što ranije. Prva stvar je donošenje kvalitetnog zakonskog okvira da na temelju njega počne obnova. Uvijek moramo učiti iz iskustva. Nažalost građani Zagreba i okolnih županija još uvijek čekaju na početak obnove od strane države i to 10 mjeseci od potresa. Snalaze se sami, bore se sa mnogobrojnim problemima i mogu se pouzdati ne u pomoć države već u pomoć svojih bližnjih, prijatelja i susjeda. Zato posebno ističem da donošenje zakona ili zakonskih izmjena nije rješenje samo po sebi ono je tek početak posla obnove koju država mora provesti uslijed ovakve katastrofe. Ne razumije zašto se u različitim iznosima predviđa pomoć za Sisak od one za Glinu i Petrinju ionako između bliskim mjesta i gradova postoji ovisnost. Ako jedan grad izgubi stanovništvo cijela regija će to osjetiti na negativan način, treba pomoći svima jednako. Sisku kao i ostalima. To je dobro za cijelu regiju. Posebno nam je važan ovaj dio zemlje zbog znatnog pada broja stanovnika u proteklim desetljećima koji bi se mogao ubrzano nastaviti zbog posljedica potresa. Mnogi domovi nisu za život, oštećene su zgrade u kojima prostor koriste zdravstvene i ostale ustanove. Sve to velik je posao koji obnova mora riješiti. Baš zato je potrebno početi što prije. O tome mi najbolje govori iskustvo iz razgovora sa stanovnicima Zagreba stradalima u potresu koji su upozorili na visoku cijenu struje koja im je jedini izvor grijanja dok žive u kontejnerima ili na činjenicu da u mnogo slučajeva još nisu sanirani dijelovi zgrada i kuća koji vise i mogu pasti u bilo kojem trenutku. Neki su sami počeli obnovu ili gradnju novog doma ne mogavši dočekati pomoć države i da država proradi. Posebno je problem velikog broja dokumenata koji se mora skupiti i oprečnih mišljenja koje građani navode da su ih dobili od institucija. Zato ovo i govorim. To se ne smije ponoviti. Nemojmo da ljudi u Sisačko-moslavačkoj i Karlovačkoj županiji moraju za obnovu čekati toliko dugo. Nemojmo da oni na svojoj koži osjete sve loše strane i sporost sustava kako su to osjetili Zagrepčani s kojima sam razgovarao. Pripremajući zakon državna vlas mora biti svjesna da je donošenje zakona tek početak posla. Nakon što je zakon donesen apsolutni je prioritet da se počne provoditi. Građani Zagreba čekaju obnovu 10 mjeseci. Nemojmo da ljudi u Petrinji, Sisku, Glini i ostalim mjestima čekaju toliko dugo. Hvala potpredsjedniče sabora. Poštovani zastupniče Prica hvala vam na ovoj detaljnoj analizi u vašoj raspravi samo bi se ja još nadovezala da prema Članku 38. Zakona o obnovi postupak podnošenja odluke za uklanjanje i gradnju zamjenskih obiteljskih kuća podnosi se, podnosi zahtjev od strane vlasnika ili suvlasnika. Zahtjev je definiran prema programu mjera Narodne novine 119/2020 i obuhvaća detaljnu dokumentaciju. Kako će populacija stanovništva u Sisačko-moslavačkoj županiji starije životne dobi ili tko će njima ispuniti zahtjev i prikupiti kompletnu dokumentaciju. Što će se dogoditi sa takvim ljudima kojima su stambeni objekti srušeni, a oni ne podnesu zahtjev? I sad ja vas pitam zapravo da li smatrate, da li se slažete s tim da bi se od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine trebalo oformiti tijelo koje će pomoći podnositi zahtjeve i prikupljati dokumentaciju staroj populaciji kako ne bi, kako isti ne bi ostali bez krova nad glavom?

Poštovane kolegice i kolege, već danima vodimo raspravu o nečemu što je u svakom uređenom i modernom društvu ključ da bi se to društvo moglo takvime kvalificirati, a to je rasprava o ravnopravnosti. Ravnopravnosti između ljudi koji žive na određenom području ravnopravnost između ljudi koji žive na susjednim područjima. Ta ravnopravnost se u slučaju ovog zakona odražava na pitanju kome će država u cijelosti sufinancirati obnovu, a od koga će se tražiti da u tome participira i sam. Kada smo podnosili naš prijedlog izmjena i dopuna ovog zakona mi u Klubu zastupnika SDP-a predložili smo mijenjanje cenzusa. Kao što znate SDP već godinama zagovara podizanje neoporezivog dijela dohotka kroz izmjene Zakona o porezu na dohodak, a također osim toga što bi podigao cenzus sa 4 na 5000 kuna predložili smo i progresivnost na način da se definira kome će se obnova sufinancirati u cijelosti, tko će morati participirati sa 5, 10 ili 15 odnosno 20% Da ne bi bilo kao što je po sadašnjem zakonu, ako imaš 4000 kuna država ti plaća sve. A ako imaš 4001 moraš participirati u maksimalnom iznosu. To za nas niti je pravedno, niti je ravnopravnost. Kada smo vidjeli prijedlog zakona shvatili smo da je Vlada krenula u drugom smjeru. Vlada nije išla sa dizanjem cenzusa, Vlada nije išla za progresivnošću. Vlada je odlučila sufinanciranje definirati teritorijalno i u tome je također učinila nepravdu na način da u Petrinji i Glini je odlučila sufinancirati sto posto, a u Sisku ne. Upravo zato podnijeli smo dva amandmana. Danas ste govorili o konsenzusu. Mi smo za njega spremni, ali odlučite se. Mi smo vam ponudili dva rješenja. Probajmo između tih rješenja naći sinergiju koja će najvećem broju naših sugrađana omogućiti da što prije dobiju ono što im je u ovim trenucima ključno, a to je krov nad glavom. Ali kad smo kod dobijanja krova nad glavom imamo i jedan drugi problem. Danas se ovdje govorilo o obrascima. I ministar je tvrdio da vam je potreban samo jedan obrazac. Sada ću vam dokazati da to nije točno. Želite sufinanciranje, a nemate sredstva. Morate podnijeti ovaj obrazac kojim tražite da vam se osigura participacija odnosno da vam se osigura jamstvo za onih 20% Nemate novaca kao što sam rekao, a krov prokišnjava. Morate ispuniti ovaj obrazac da bi dobili novčanu pomoć za privremenu zaštitu objekta. Ponovit ću još jednom, nemate novca. Morate ispuniti ovaj obrazac kako bi dobili pomoć za angažiranje projektanta. Na kraju došli ste do toga da možete podnijeti zahtjev za obnovu i podnosite ga na ovom obrascu, ali tu priči nije kraj jer i dalje nemate novca. Tada morate ispuniti još jedan obrazac, ovaj peti u jednom slučaju koji složit ćete se sa mnom niti na području Zagreba niti Sisačko-moslavačke i drugih županija neće biti rijedak slučaj. A koliko se administrira i nepotrebno birokratizira pročitat ću vam samo neke od stvari koje država traži od svojih građana. Potvrda Porezne uprave. Jel' Porezna uprava nije država? Izvadak iz matične knjige vjenčanih. Koliko ja znam vodi ga država. Rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Uvjerenje MUP-a o prebivalištu. Gle čuda i tu država. A ovo je samo dio dokumenata koje građani moraju donijeti i samo u jednom obrascu. Poštovane kolegice i kolege, tražimo nekoliko stvari. Ali ono što je ključno je pravednost i ravnopravnost. Uvjeren sam, uvjeren sam da se oko toga svi zajedno možemo složiti, a drugo je smanjite birokratiziranje.

Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Bavim se ja ovim poslom politike skoro pa 40 godina u kontinuitetu i teško mi je kada se govori o ovoj temi sačuvati isključivo politički diskurs koji ne bi bio donekle osoban jer sam uz mladog kolegu Seljaka jedini ovdje koji je rođen i koji cijeli svoj život živim u Sisku, pa sam otrpio i ovih tisuću potresa u zadnjih tri ili malo više tjedana. Također sam i jedan od onih čija je obitelj pretrpjela i znatnu materijalnu i veliku materijalnu štetu. Zato bih iskoristio ovih dvije, tri minute što imam na raspolaganju samo za dvije stvari.

Svim onim institucijama koje su se snalazile kako su koja znala i umjela i odrađivali golemi posao. Posebno sam impresioniran vatrogascima da se zahvalim, pa i sada nakon dva dana rasprave ovdje i svim kolegama zastupnicima bez obzira iz koje stranke dolazili koji ne prihvaćaju da se grad Sisak stavi u drugačiju poziciju ili građani Siska da se stave u drugorazredni položaj u odnosu na stradalnike, iste stradalnike, iste katastrofe samo par kilometara dalje od njihovih kuća ali bih isto tako želio reći da vidim veliku opasnost, vidim veliku opasnost koja prijeti da se onome što su prirodni zakoni i što je priroda učinila, a što mi možemo donošenjem zakona kojima reguliramo način na koji ćemo živjeti i koji ćemo razvijati i upravljati ovom zemljom, na koje možemo utjecati da doista budemo svi na razini onoga što je sada toliko neophodno. Ova je katastrofa usporediva sa svojim posljedicama jedino možda sa Domovinskim ratom i sa posljedicama koje je on ostavio. Ovo je ogroman veliki test sposobnosti hrvatske države, to je test na kojem testiramo zapravo koliko smo kapacitirani i kao država i njene institucije, ali i kao društvo da na ovom primjeru sanirajući te teške posljedice zapravo vidimo koliko smo sposobni razvijat vlastitu zemlju koja eto nažalost 30.g. zapravo ima nultu, nula, kumulativnu stopu rasta 0% Nešto moramo i možemo i moramo napraviti i to je trenutak možda upravo ovaj sada. Neću govoriti i zahvaljujem se i onim kolegama, čuo sam i klubove iz pozicije, Srpska narodna stranka, HSLS, pa i Klub HDZ-a kroz riječi kolege Celjaka će tražiti rješenje i vjerojatno neće dat glas zakonu u kojem će Sisak biti financiran i njegova obnova na drugačiji način. Ali kad govorim o toj opasnosti koju vidim, vidim da postoji ozbiljan problem ako nam je ikada više trebalo konsenzusa, ako smo u povijesti ove zemlje u 30.g. dokazali da smo dva velika strateška cilja, jedan je stvaranje i obrana zemlje, a drugi je bio uključivanje u te europske atlantske integracije ostvarili konsensualno suglasno onda tako mislim da je i ovdje. Svaki pokušaj, ova katastrofa jest par excellence politička tema, al svaki pokušaj da se to jeftino stranački politizira je nedopustiv, gadljiv, odiozan svakome onome građaninu koji ovoga trenutka trpi posljedice te katastrofe.

Pozvao sam prije 10-tak dana na, poslao sam inicijativu da se nađemo bez obzira na stranačko opredjeljenje, na ideologiju i na vrijednosti i da na tom neideološkom konceptu pokušamo kao zastupnici učiniti sve da ova tema ne padne u zaborav i da ona bude da tako kažem naša permanentna briga ne samo nas u ovome nego i u idućem sazivu.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije s konačnim prijedloga zakona u obrazloženju na stranici 3 kaže odnosno propisuje model, obrazlaže propisivanje modela privremenog stambenog zbrinjavanja. Što to znači? Što znači riječ „privremeno stambeno zbrinjavanje“ Nigdje se ne propisuje rok te privremenosti. Da, u zakonu stoji da će se rok propisati prvim programom obnove. Međutim, kada čitate prvi program obnove onda možete uočiti da tek u nekoliko doslovno u 8 redaka stoji de facto jedna jedina formulacija koja je svakom čitatelju tog programa bitna, a to je da rokovi obnove ne mogu biti univerzalno primjenjivi. I nije moja namjera pretjerano kritizirati, nije moja namjera tražiti ispravak u tom dijelu, nije moja namjera biti negativna, moja je namjera pokušati motivirati vladajuće da zaista razmotri nelogičnosti u okviru ovog prijedloga izmjene zakona jer istovremeno dok rokovi obnove ne mogu biti univerzalno primjenjivi ovaj prijedlog izmjene zakona traži da neke druge stvari budu univerzalno primjenjive, pa tako se zakonom uređuje da će se pravila i mjere iz ovog zakona primijeniti i na sva područja koja bi kasnije bila pogođena potresom. Tu smo čuli tijekom čitavog dana kritike o tome da ne možete propisati jednake kriterije financiranja za JLS-ove koje se nalaze u različitim skupinama po indeksu razvijenosti i svi ćemo se tu složiti da nije jednako jednom Gradu Zagrebu financirati 20% udjelu kao što je to učiniti jednoj Pregradi koja je u petoj skupini razvijenosti ili jednoj općini odnosno općini ili gradu u četvrtoj skupini, za primjer Brodu Moravice. Jednostavno nije jednako jer oni upravo prema tom indeksu razvijenosti između ostalog ostvaruju puno lošije rezultate i po prosječnim izvorima prihoda po stanovniku i po obrazovanosti i po nezaposlenosti itd., itd., naravno imaju puno manji fiskalni kapacitet. Godinama prije razornog potresa na Banovini imali smo prilike gledati u kakvim uvjetima žive pojedini stanovnici tog područja. Mnoge reportaže otkrivale su zapravo bijedu, tešku bijedu na tom području, ali otkrile su i još nešto. Otkrile su nebrigu države da nakon 25.g. što je prošao rat, nakon oslobođenja od velikosrpske okupacije država je zaboravila i na Banovinu i na njezine stanovnike ne samo država, čak i oni koji su bili na vlasti u tom dijelu u tom području jer kako drugačije objasniti da jedne Majske Poljane nemaju javnu rasvjetu.

Ja ne mogu. Ti su ljudi koji su ostali tamo ili koji su se vratili na to područje poslije rata, poslije oslobođenja heroji, oni su zaista pravi istinski heroji neovisno jesu li Srbi, jelu si Hrvati, jesu li Bošnjaci ili su Romi. Ovaj zakon odnosno kvalitetan zakon koji trebamo donijeti pruža priliku da to područje konačno počnemo tretirati kao dio RH, a te stanovnike ta građane kao zaista ravnopravne građane RH. I zbog toga ovaj zakon ne smije biti poligon niti za politikantstvo, niti za političke obračune. Poštovane kolege i kolegice zastupnici imamo priliku napraviti dobar i provediv zakon, ništa nas od rata nije ujedinilo kao ova katastrofa. Imamo priliku pomoći ljudima i pokazati im da nam je želja i interes da oni dolje ostanu, ali obnova mora krenuti odmah, ne kao u Zagrebu. Ti su ljudi dostojni naše akcije i zaslužuju našu pažnju. Ukoliko se budu ponovile graške koje su bile u obnovi nakon rata biti će irelevantno kaže se Banovina ili Banija [[Upadica: Hvala.]] i danas je irelevantno. Na ovom zakonu padamo ili prolazimo kao ljudi [[Upadica: Hvala lijepa.]] svi mi.

Zastupnice i zastupnici, predstavnici ministarstva na početku ove rasprave izražavam najdublju sućut i ljudsku blizinu sa obiteljima svih stradalih u razornom potresu. Isto tako zahvaljujem svim volonterima i žurnim službama koje su doista puno pomogle u sanaciji stanja na terenu i pružanje one prve pomoći koja je u tom trenutku stanovnicima potresom pogođenih područja bila najpotrebnija. Znamo da je potres prouzročio velike štete na domovima stanovnika Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije. Uništio je mnogobrojne objekte javne infrastrukture, sakralne objekte, objekte kulturne baštine, uništena su mnogobrojna poljoprivredna gospodarstva ali isto tako i gospodarski subjekti, naši obrtnici i poduzetnici. Riječ je o doista velikoj katastrofi, potreba je jako puno, stalno podrhtavanje tla nam ne pomaže još uz to klimatske prilike ili prije bih rekla neprilike dodatno pogoršavaju problem. Premda se štete još uvijek popisuju već sada nam je svima jasno da će one biti poprilično velike i zato je važno djelovati vrlo brzo kako bi svi oni koji su ostali bez domova dobili adekvatni zamjenski primjereni smještaj, a isto tako kako bi sve ono što je srušeno se doista obnovilo brzo, kvalitetno i na jedan pravedan način u razumnom roku. Prema upisniku i onom što je Ministarstvo poljoprivrede provjerilo putem svojih djelatnika preko 1.650 poljoprivrednika je direktno oštećeno sa potresom. Oni također trebaju biti u fokusu i kad je riječ o njihovom smještaju jer znamo da niti oni, ali niti mnogobrojni drugi stanovnici ne žele napuštati svoje domove, a uz to posebice oni koji imaju stoku niti ne mogu otići jer moraju brinuti o njoj. Mnoge štale su razrušene, potrebno je osigurati također privremeni smještaj što kroz kontejnere, što kroz neke montažne objekte. Dakle, da se pruži ona prva pomoć kako bi stvari na terenu funkcionirale i kako oni ne bi bili pod bilo kakvim pritiskom da pristaju na neke mogu reći možda i nemoralne ponude. Ministarstvo poljoprivrede osiguralo je putem svojih službi otkup po pravednoj cijeni za sve one koji svoju stoku žele prodati, neka ne nasjedaju na ponude nakupaca i prekupaca. Također želim ovdje istaknuti da nam je jako važno da naši obrtnici i poduzetnici budu uključeni u cijeli proces, da to bude brzo kako bi mogli sačuvati svoje radnike kojima je naravno potrebno osigurati radna mjesta, ali ih i zadržati na tom prostoru da ne odu. I također je nužno na jedan mudar i održiv način koristiti resurse i materijale koje imamo na tom području za obnovu. Problema je naravno jako puno, treba ih sve rješavati odmah, treba ih rješavati hitno. Ne smijemo se upecati u neka politička prepucanja koja smo danas mogli slušati jer mislim da nam svima treba biti cilj da dođemo zajedničkim načinom do zajedničkog rješenja koje će biti pravedno. Podsjetit ću da u ovih 30 godina su stanovnici Sisačko-moslavačke županije 2 puta ostali bez doma, u Domovinskom ratu i sada u ovom potresu i zbog toga me kao zastupnicu koja je rođena u toj županiji, koja živi u toj županiji duboko pogađa kad neki insinuiraju da u stvari se stanovnicima Sisačko-moslavačke županije ovim zakonom daje više nego drugima zato što to naprosto nije istina. U Sisačko-moslavačkoj županiji se branila Hrvatska, u Sisačko-moslavačkoj županiji je najduža granica u ovom dijelu Europe i to je važno s aspekta sigurnosti podcrtati zato nam treba biti cilj da ljudi koji žive na tom području imaju dostojanstvene uvjete života kako bi i dalje ostali živjeti na tom području.

Evo uvažena kolegice, ja bih se isto htio zahvaliti svim ljudima velikog srca i ljubavi koji su pomogli domovini u nevolji odnosno ljudima u potresom pogođenom području. Nema sumnje da ćemo mi obnoviti sve kuće i vjerujem da će sigurno biti puno bolje, nego što su bile do sada. Međutim, ovdje bih ja htio problematizirati kako zapravo obnoviti dušu čovjeka na tom području Banovine, a znamo da je kroz povijest taj kraj itekako propatio. I ja mislim da bi mi prvi korak trebali napraviti već psihološke timove kako pomoći ljudima, jer vjerujete mi ni meni ovdje u Zagrebu nije lako jednostavno spavati kada znam da je Petrinja blizu i da se stalno javljaju potresi. Dakle, što učiniti da se obnovi duša čovjeka odnosno gospodarstvo i da ljudi doista se osjećaju dobro na tom području i da ne žive u bijedi … [[ne razumije se]] Hvala. Hvala vam lijepo zastupniče Mislim da je jako važno ljudima vratiti dostojanstvo jer da bi sačuvali dušu morate imati dostojanstvo, a u situaciji koja je toliko nesigurna i neizvjesna, i kada vam je dom nestao u nekoliko sekundi kada vam se to nije dogodilo prvi put u životu, i kada spavate u uvjetima koji baš i nisu primjereni, i nemate mogućnosti možda i biti možda sa svojom obitelji jer zbog tog straha naravno da se pokušava i djecu i žene možda smjestiti na neko primjerenije mjesto onda je to jedna izuzetno teška situacija i zato je važno organizirati timove psihološke pomoći. Ali važno je aktivno djelovati u smislu cjelovite i demografske i gospodarske obnove tog kraja. Imamo sjajne prirodne resurse. Imamo doista zanimljivu i diverzificiranu industriju i sve to zajednički može biti motor ostanka ljudi u tom kraju ako im pokažemo sa svih razina vlasti da doista mislimo ozbiljno i da ovo nije kratkoročna briga za njih. Uvažena kolegice Petir istaknuli ste kako je sada prioritet osigurati smještaj, pa onda naravno obnoviti kuće, zatim naravno i sačuvati radna mjesta odnosno osigurati ih da bi se život mogao držati odnosno vratiti. Za život jedne zajednice vjerujem da ćete se složiti, važno je isto tako odnosno važnu ulogu igraju i vjerske zajednice i znamo da ovim potresom na žalost puno je sakralnih objekata kako katoličkih, tako i pravoslavnih bilo oštećeno i da obnova znači i obnova tih objekata ne zbog zgrade toliko, nego zbog obnove isto tih zajednica koje mogu i znače i simboliziraju jedan oblik solidarnosti, jedan oblik života koji je itekako danas potreban pogotovo u tom kraju. Vi ste u potpunom pravu jer stradali su mnogobrojni objekti kulturne baštine, među njima i sakralni objekti. Mislim da je svima ostao urezan nekako onaj prizor crkve u Žažini u kojoj je na žalost poginuo i naš orguljaš. Sve su to doista situacije koje su izuzetno potresne i koje će iziskivati puno truda i puno ulaganja kako bi nakon što obnovimo domove prionuli i na obnavljanje tog kulturnog dobra. Ja bih ovdje zahvalila posebice volonterima Hrvatskog Caritasa s kojima sam imala prilike surađivati, volontirati i vidjeti što oni rade. Preko tisuće mladih ljudi koje je na svojim rukama iznijelo mnogo, mnogo tona humanitarne pomoći dopremilo i u ona najmanja sela za koja možda mnogi nisu čuli je hvale vrijedan podvig i doista evo kako bi rekli Gradiščanski Hrvati „Bog plati“

Kolegice Petir lijepo ste podcrtali izuzetan značaj u geostrateškom i sigurnosnom aspektu Sisačko-moslavačke županije za prostor Hrvatske, ali ovdje ću slobodno reći i za prostor Europe, jer kao što ste i sami rekli ovdje branimo granicu Europske unije. I mislim da je bitno da zapravo stavimo u kontekst što znači prostor koji su napustili ljudi za obranu ne samo Hrvatske, već i za obranu Europske unije. Dakle dodatni nam napori trebaju kako bismo ono što se dogodilo zadnjih 10 godina, a to je gubitak stanovništva otprilike 25% na prostoru Sisačko-moslavačke županije ili otprilike 40 tisuća stanovnika kako bismo revitalizirali i sustavno vratili u ovo područje prije svega osiguravajući im prostor za rad. Spomenuli ste ovdje obrtnike i poduzetnike oni su prvi prognanici iz Petrinje, iz Gline, iz Siska. Gdje će oni nastaviti sa svojim radom ako nema ni kontejnerskog naselja? Dakle ovaj prostor nema prirodni potencijal za demografsku obnovu. Da, evo vidim ovdje je kolega Bošnjaković, on i ja smo se prošle godine odazvali jednom skupu to je znanstveno-stručni skup koji je organizirala lokalna akcijska grupa Una gdje smo razmatrali opstanak na Banovini kroz sljedećih 10 godina, jer sve što se treba dogoditi tamo treba promišljati dugoročno upravo iz svih ovih razloga koje sam navala u raspravi i koje ste vi spomenuli u svojoj replici. Kada je riječ o gospodarstvenicima, koliko znam interventno se izrađuje kontejnersko naselje u Petrinji, ali i u Sisku kako bi se svim onim gospodarstvenicima koji su izgubili svoj poslovni prostor omogućilo da dobe privremeno taj prostor i da počnu odmah sa aktivnostima. Ali bez radnih mjesta, bez ulaganja u one perspektivne industrije koje su primjerice kod nas i poljoprivredna, i drvnoprerađivačka industrija i prehrambena industrija teško da će se moći u očekivanom razdoblju postići rezultati posebno kada je riječ o ostanku ljudi ili privlačenju nekih novih stanovnika koji bi ako se osiguraju adekvatni uvjeti možda rado odabrali to područje za svoj život.

Cijela rasprava počela je spominjanjem jednog zagorskog mjesta Gornje Stubice. Spomenuta je ona u dosta zanimljivim kontekstima zašto ne njoj, odnosno zašto njoj, zašto tim ljudima, zašto tim stanovnicima. Gornja Stubica je jedan zagorski kraj izuzetno pogođen potresom u ožujku prošle godine. No, on je samo jedan kraj. Ja ću si dozvoliti slobodu da sve te ljude još jednom po njihovim mjestima prozovem, jer tamo su i Slani potok i Brezje, Jakšinec, Karivaroš, Gornja Podgora, Milekovo selo i mnoge, mnoge druge male ali kako se ono kaže srcu drage kućice naroda našega koje su strašno stradale u potresu u ožujku, a na žalost ovi potresi u prosincu ove godine još su dodatno nanijeli štetu već i onako uzdrmanim objektima. Podsjetio sam još jednom i podsjetit ću ponovo. Zahvala i gospodinu ministru Horvatu koji je bio na radiju i razgovarao je sa stanovnicima. Gospodinu Štromaru koji je odmah nakon potresa obišao taj kraj. No, podsjetimo da će prekosutra biti deset mjeseci, punih deset mjeseci kako 12 obitelji živi u bungalovima u Termi Jezerčica i rješenje se ne nazire. Doći će sezona, doći će toplije vrijeme. Nadamo se svi i kraju ovog covid-19 užasa. Vlasti hotela će zamoliti te ljude da napuste taj prostor jer će ga željeti koristiti u komercijalne svrhe što je potpuno razumljivo. Ti ljudi nemaju nikakvo rješenje. Mnogi problemi danas ovdje iz usta gospodina Horvata zvučali su tako lagano rješivi. Evo recimo gospodin Horvat je ovdje dosta onako autoritativno pokazivao svima nama zahtjeve. Ne, to baka Štefica ne može predati preko Interneta.

Dakle, da bi jedan jedini dokument kako se to po staro zagorski kaže uploudali trebat će vam cijelo poslijepodne. Dakle, poradite malo na tome. Gospodin Pupovac je danas ovdje govorio o groznoj činjenici i potpuno sam suglasan sa njime nakupci po Banovini kupuju kravice nekada po 400. Navodno sada i po 50 eura. Na žalost u mome Zagorju nema nakupaca, nema nakupaca zato što više nema stoke. Hrvatska država je izračunala da se to ne isplati. Na žalost sve više i više staračkih domaćinstava u Hrvatskome zagorju pa i u Varaždinskom i nešto malo manje srećom u međimurskom kraju stvarno nas sve pozivaju da ozbiljno shvatimo činjenicu da nam tamo žive ljudi koji imaju ozbiljnih egzistencijalnih problema i da im pomognemo. Još jednom apeliram da se poštuje maksimalno taj imovinski cenzus i da se tim ljudima maksimalno u sto postotnom iznosu subvencioniraju troškovi obnove njihovih objekata. Naravno dogodio se i ovaj potres pred sam kraj godine koji im je dodatno oštetio i stambene i gospodarske objekte. Tim ljudima nije lagano. Htio bih se malo vratiti i na naš jučerašnji aktualni sat. Vrlo je vezan uz ovu našu temu Zakona o obnovi. Kada se dogodio taj grozni potres koji je pogodio Sisačko-moslavačku i Karlovačku županiju pohitali smo tamo, deseci tisuća ljudi iz svih krajeva Hrvatske ne pitajući zašto i ne pitajući kako došli smo tamo i stavili se na raspolaganje. Bili smo tamo, pomagali smo. Jučer je gospodin Šašlin naše postupke nazvao skupljanje jeftinih političkih poena. Opaka je to neinteligentna i zabrinjavajuća izjava. Pomoći čovjeku naročito u takvoj situaciji može biti samo na čast.

Tko krivo gleda krivo i čini.

Hvala lijepo. Kod rasprave o Zakonu o potresu prije 10 mjeseci kada je bio ovdje o Zagrebu gdje je bila isto katastrofa, onda sam kazao ovdje ne mora se donositi samo za Zagreb zakon. Događat će se elementarne nepogode i ugroze i u ostalim dijelovima Hrvatske. Na žalost uvijek mi počnemo mijenjati neke stvari kad se dogode, kad se dogode elementarne nepogode i bilo koje ugroze.

I sve politike koje su vođene, pa čak i zakon koji se često mijenjaju o razvijenosti jedinica lokalnih samouprava i tih područja je toliko nerazuman. Evo Drniš skoro što nije razvijen. Cetinski kraj skoro razvijeniji od Pariza, tako da je to jedno besmislje a što se tiče samoga potresa tu je problem šta naš premijer El bahato dođe ovdje i pitam ga kao saborski zastupnik zbog čega sustav ne funkcionira kada se dogode ugroze. Jedino što uredno imamo tiskovne konferencije šefova Civilnih zaštita sa činovima, sa naočalama sunčanim, urednim odijelima. Sustav na žalost nije funkcionirao ni horizontalno, ni vertikalno.

Što je sa robnim rezervama? I nije lijepo kada bi se tribali ovdje dogovoriti konsenzusom donijeti jedan zakon, jer … [[Govornik se ne razumije.]] koja se dogodila kolegice i kolege elementarna nepogoda u Petrinji, u Sisku, tko garantira da se neće dogoditi. I ne može premijer doći El bahato ovdje se ponaša kao da je on oslobodio sam cijelu Hrvatsku. Pa on vrijeđa ovdje ljude. Umjesto da poziva na konsenzus bilo u rješavanju Donje Stubice koju je omalovažio ili Siska kojeg omalovažava također. Ili sutra moga Sinja ne daj Bože ili bilo kojega drugoga područja. Ali narod je pokazao jedinstvo. Ja kao Sinjanin sam ponosan što smo u sat vrimena iza potresa skupili dva kamiona puna i što su moji mladi ljudi Sinjani napisali Sinj srce Petrinja i ta dva kamiona su bila ranom zorom, za vrijeme noći u Petrinji kod INA-e benzinske crpke. To jutro ljudi nisu imali ni kruh, a Zagreb je 30 kilometara. O tome moramo pričati.

Potres je razotkrio sve loše politike koje vodimo od nacionalne sigurnosti, robnih rezerva, nefunkcioniranja sustava od Civilne zaštite neuvezanosti. Kako će reagirati kad je u nečijim rukama kužine, kotlovi, kako će reagirati? Kad netko drugi stvara carstva priko onoga što bi vojska morala imati. I vojska će odraditi svoju zadaću. Ako itko odradi hrvatski vojnik, ali mora postojati sustav. Međutim sa kojim on sustavom zapovijeda? Njega ko da je Plenković isturio, ako se dogodi šta po zlu kriv je Tomislav Medved, ja nemam pojma o ničeme. I naravno da je vrlo bitno ponavljam još jednom.

Imamo jednu repliku poštovanog zastupnika Sačića. Poštovani kolega Bulj, naravno da se slažem sa svime što ste rekli. I svakako bih volio čuti vaše mišljenje. Naravno da se takve katastrofe događaju već smo i rekli, bogu hvala rijetko, ali mi smo bili svjedoci da naš sustav ne pojedinačni otočići od vatrogasaca, HGSS-a, bogu hvala navijača itd. Civilna zaštita kao takva sustav ne daje odgovor na takvu strašnu krizu. Mi kao sudionici Domovinskog rata i zapovjednici vojnici znademo u sekundu, u pet sekundi di je problem jer smo izučeni. Da li je normalno da u Hrvatskoj državi nema institucije da ti ljudi rade na ler gasu, da ih uopće nema na javnoj sceni, da su neiskoristivi a suho su zlato svojim iskustvom. Hrvatska vojska pričuvni sustav, ljudi iz Domovinskog rata koji su na iskustvima Domovinskog rata donošenja odluka, jedinstva, zajedništva, motivacije i znanja kako se radi u krizama kao što je bilo u Domovinskome ratu mogli su to sve iznijeti.

Civilna zaštita ovaj put je pokazala da ne funkcionira ni horizontalno od mjesnog odbora jer samo je bio neki centri gdje su se prikupljale pomoći, gdje su se razvrstavale ali nije bilo baza po terenu, nije bilo punktova po terenu koje bi ljude opskrbljivalo. Znači ni horizontalno, ni vertikalno nego jednostavno čovjeku koji je bio u Domovinskom ratu zapovjednik Tomi Medvedu ovaj kaos je pripuštan.

Poštovane kolegice, poštovane kolege. Prije svega želim reći da pozdravljam brzinu i odlučnost sa kojima smo krenuli u donošenje ovoga zakona. Jednako tako mislim da je opći smjer predloženih dopuna zakona u osnovi pozitivan. U bitnom taj stav proizlazi iz činjenice da je sukladno odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i regionalne samouprave prema stupnju razvijenosti riječ o potpomognutom području, ali i više o toga jer ovdje se radi o kraju i stanovništvu koji su i taj kraj i to stanovništvo najprije pretrpjeli 5 ratnih godina, a onda svim ovih preostalih do danas, svih ovih 25 godina bili sustavno zapostavljeni, zanemarivani, obeshrabrivani na mnogo načina deprivilegirani. Nekoliko je stvari koje su ovim prijedlogom zakona rješenje manjkavo ili neprikladno i ja ih također poput nekolicine kolega želim ovdje istaknuti. Prvo smatram nužnim da se grad Sisak tretira jednako kao i cijela županija, dakle kao potpomognuto područje jer i samom gradu Sisku ne samo svim njegovim stanovnicima zbog zanemarivanja, zbog zaostajanja, zbog degradacije i gašenja industrijske aktivnosti, zbog depopulacije potrebna je pomoć kako bi mogao nositi svoju vodeću ulogu o razvoju cijelog kraja. Drugo nužnim smatram da država i to u 100%-tnom iznosu preuzme financiranje obnove svih zgrada javne namjene u Sisačko-moslavačkoj županiji, škola, zdravstvenih ustanova, kulturnih ustanova itd., naglašavam 100%-tnom iznosu svih. I treće nužno je i da lokalnom stanovništvu osobito u seoskim domaćinstvima država također u punom iznosu financira obnovu gospodarskih objekata, štala i drugih nastamba za domaće životinje, sjenika i sl. Sve navedeno predložit ćemo prikladnim amandmanima i pozivam vas da ih podržite. Međutim, uz sve to i povrh svega toga ključna je brzina. Štetu treba sanirati ne samo brzo nego hitno. U protivnom započet će još jedna školska godina, doći će još jedna zima, ne samo da se neće vratiti oni koji su trenutno morali napustiti svoje domove, nego će u međuvremenu i otići još mnogi. No, najvažnije od svega je da jasno kažemo i da si priznamo čitav ovaj kraj, a posebno Banija, desetljećima je bio sustavno zanemarivan, prepušten sam sebi i osuđen na tiho umiranje. Poljoprivreda, industrija, komunalna infrastruktura, prometnice, gotovo sve je upropašteno, a sve je degradirano. Ne samo da u ovih 26 poslijeratnih godina niti jedna ma i najmanja cesta nije sagrađena, nego je cijela jedna željeznička pruga, pruga koja je preko Petrinje i Gline povezivala Sisak i Karlovac, cijela jedna željeznička pruga je nestala, zarasla je u korov i drač. Tu nadomak Zagreba, na samo 1 sat automobilske udaljenosti mi smo dopustili da 100 km željezničke pruge zaraste u korov. I upravo ta pruga i taj korov su paradigma odnosa ne samo države nego i cijelog društva prema svim gradovima prema Baniji i prema Kordunu u cjelini. Ako nam je trebao neki trenutak osviještenja, trenutak suočavanja sa svim pogreškama i nepravdama sada je to. Sad je trenutak da čitav ovaj kraj ne obnovimo, ne da ga vratimo u stanje prije 28. prosinca nego da ga oživimo, sad je prilika. Na mnogo načina čak i obaveza, da obnovimo infrastrukturu, izgradimo prometnice, da obnovimo tu prugu Sisak-Karlovac, da pokrenemo gospodarske aktivnosti, da možda baš tamo krenemo u zelenu transformaciju, da stvorimo preduvjete i za demografsku obnovu, da zapravo vratimo život.

Prva je poštovanog zastupnika Bošnjakovića. Izvolite. Hvala lijepo. Kolega Bakić pozorno sam slušao vaše izlaganje i mogu reći da se doista slažem sa najvećim dijelom onoga što ste rekli. Posebno bi htio afirmirati vašu želju i gdje šaljete poruku da je potrebno obnoviti sve gospodarske objekte jer zapravo obnova samih stambenih objekata bez razvoja gospodarstva donest će nam nove probleme na koje ste već upozorili i rekli kako taj kraj i prije ovoga zapravo nije imamo nekakvo, nekakav razvoj. Htio bih samo reći da je Vlada oformila jednu radnu skupinu koja treba promišljati koja treba zapravo stvoriti i vidjeti jednu viziju daljnjeg razvoja cijelog tog područja. I ja osobno mislim da je to dobar potez jer imat viziju šta na tom području razvijati, kako stvoriti pretpostavke mislim da je to jednako važno kao i obnoviti domove tih ljudi koji su tamo. Ja znam da je ta radna skupina barem u, okvirno već zamišljena i da je ona pokrenuta.

Dobro je da ste kolega spomenuli zapravo ovaj kronični problem nedostatka regionalne politike koju Hrvatska nema svih ovih 30 godina. Ovaj, ova katastrofa je bjelodanim učinila tu činjenicu. Još je nešto se pokazalo, da Hrvatska zapravo i na ovom primjeru će, Banije se to sjajno vidi, Hrvatska nema 30 godina ozbiljnu poljoprivrednu politiku.

Mi ćemo za nekoliko dana razgovarati o koncepciji razvoja Hrvatske do 2030. godine, ovo je sjajna prilika i poligon da zapravo demonstriramo viziju Hrvatske i da na njoj konsenzualno svi zajedno radimo. Ja se apsolutno slažem, danas je bilo osobito gorko, osobito gorko čuti kad je netko od kolega spomenuo koje su dakle jedinice regionalne samouprave, koje su županije zapravo potpomognuta područja i bilo je zaista gorko i gotovo nadrealno čuti da je zapravo kao potpomognuto područje istaknuta i Slavonija. Toliko o poljoprivredi, onda, onda što imamo dalje u vezi s tim reći. A drugo ono što ste kazali dakle, da ovo je prilika. Naravno kaže se i općenitije i obično se kaže da je svaka kriza ujedno i prilika, ja ću međutim reći da je ovo ne samo prilika, nego ponovit ću zbog niza izrečenih i neizrečenih okolnosti i zbog niza okolnosti ovo je ne samo prilika nego u velikoj mjeri i obaveza svih nas.

Poštovani predsjedniče sabora, kolegice i kolege evo nas ponovo u sabornici 10 mjeseci nakon potresa koji je pogodio Zagreb i Krapinsko-zagorsku županiju i Zagrebačku županiju, a u međuvremenu je još i bio potres prije 25 dana koji je pogodio Banovinu s time da su štete nastale i u drugim županijama pa tako i u Krapinsko-zagorskoj županiji posebice u općini Krapinske Toplice. Moramo svi priznati da se do sada na obnovi u Gradu Zagrebu i u našoj županiji nije napravilo baš puno. Zakon je kasno donesen, provedbeni akti evo još su u tijeku donošenja, obrasci koje trebamo popuniti su na pomolu još se uvijek digitaliziraju, nažalost nema ministra da vam možda pomogne u nekim raspravama i razmišljanjima, ali napomenuti da usprkos svemu tome i zbog svih nas ovdje koji smo u saboru i zbog predstavnika Vlade i zbog naših građana da se zahvaljujući našem županu Kolaru i uredu u županiji kao i predstavnicima Vlade odnosno državi u Krapinsko-zagorskoj županiji su se zbrinule sve obitelji čiji su stambeni objekti stradali u potresu prije 10 mjeseci, da su te obitelji zbrinute u bungalovima u termama Jezerčica i da imaju pristojan smještaj. Međutim, nemojmo zaboraviti da su izgubili već 10 mjeseci svog obiteljskog mira, 10 mjeseci normalnog obiteljskog života, 10 mjeseci razvoja svog gospodarstva i vjerujem da su svi oni koji su odgovorni svjesni da je nužno potrebno što je prije moguće pokrenuti obnovu. Stoga bih pozvao Vladu i župane da po uzoru na postupanje u Krapinsko-zagorskoj županiji se postupi i u ostalim županijama i svim stradalima osigura koliko toliko normalan život, normalan smještaj i naravno normalan život za ove prilike u kojima se trenutno živi. Da se svima redovito osigura potrebna pomoć u vidu higijenskih i prehrambenih potrepština kao i novčana pomoć prema definiranim kriterijima i potrebama. Vjerujem da će se u skladu sa dogovorom gospodina župana i ravnatelja Vanđelića otvoriti i županijski ured fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije. Samo da napomenem taj bi se ured trebao otvoriti u Donjoj Stubici, znači nije u Gornjoj nego u Donjoj Stubici 1.2.2021. i svim stradalima od potresa bit će na raspolaganju stručna pomoć za popunjavanje zahtjeva za obnovu objekata što je u ovom momentu neophodno potrebno. Osvrnuo bih se i na izlaganje gospodina ministra Horvata i napomenuo da je u ovom visokom domu jako malo ljudi koji nisu bili na terenu, koji nisu bili na potresom oštećenim područjima, ali jednostavno nije bilo vrijeme, vremena za intervjue i fotografiranja jer je prvi i osnovni cilj bio da se pomogne ljudima i da se pomogne na sanaciji štete koje su nastale na objektima. Još da se malo vratim na zakon. Podzakonskim aktima je definirano 9 zahtjeva za obnovu koje nije jednostavno popuniti, a posebice nije jednostavno ishodovati sve dokumente koji se traže kao prilozi. I prije nekoliko sati sam sjeo sa ministrom i utvrdili smo da je onaj broj koji sam rekao ovoga točan. Znači radi se o preko 80 priloga koje trebamo priložiti jednom dokumentu odnosno jednom zahtjevu što nije mali broj, ali ono što je zapravo problematično i gdje ja vidim problem je to što su ti svi dokumenti zapravo dokumenti odnosno većina tih dokumenata se može dobiti sa radnog mjesta službenika, taj službenik može pristupiti tim dokumentima i može pomoću servisa sve te dokumente dobiti bez ikakvih velikih problema, dok je to našim građanima jako veliki problem. I zbog toga moram konstatirati da je informatika u tom dijelu stvarno zakazala. Nadam se da je stanje na Banovini stabilno odnosno stabilnije, da su institucije počele raditi svoj posao jer je to izuzetno važno za stanovnike i sada kad im je potreban smještaj i pomoć, a bit će važno kada će krenuti davanje zahtjeva za obnovu i kad krene sama obnova.

Poštovani zastupniče Pavić, u Domovinskom ratu kad smo priznavali statuse hrvatskih ratnih vojnih invalida onda su službenici išli hrvatskim braniteljima u bolnice da im pomognu ispuniti zahtjeve. Što mislite da li bi bilo sada logično da resorno ministarstvo uputi svoje službenike na teren pa da objasne građanima koji su stradali u potresu i da im pomogne ispuniti ove zahtjeve i prikupiti tu dokumentaciju? Evo ja sam u svom izlaganju napomenuo da je takva inicijativa pokrenuta u Krapinsko-zagorsko županiji i gospodin Vanđelić koji je ravnatelj fonda je pristao na takvu inicijativu da se otvori županijski ured fonda za obnovu nakon potresa znači za Krapinsko-zagorsku županiju, Grad Zagreb i Zagrebačku županiju i tamo će raditi ljudi koji znaju odnosno trebali bi znati kako se ti zahtjevi popunjavaju tako da naši stanovnici neće trebati ići u druge gradove odnosno u druge županije da bi popunili te zahtjeve. To je od velikog značaja prvenstveno zbog toga što će dobiti pomoć na jednom mjestu, a osim toga nadam se da će u skladu sa onim što sam danas razgovarao sa ministrom da će se pokrenuti jedan dio informatičkih servisa tako da službenik koji je na tom radnom mjestu može na jednostavan način doći do svih dokumenata koji su potrebni građanima da ne bi građani trebali te dokumente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

Ako će jednog dana netko gledati raspravu o ovom prijedlogu zakona onda će doći do jednog zanimljivog otkrića. Da smo mi vrlo malo razgovarali ovdje o samom zakonu, da smo više razgovarali o funkcioniranju države, o odgovoru države na ono što je država ustvari dužna raditi odnosno zašto je imamo. I sada malo onako digresije onima koji su bili protiv EU, danas nam je drago da smo dio EU, danas nam je drago da nam ti ljudi žele pomoći, danas nam je drago da i oni razmišljaju o nama. Ali ono što se postavlja pitanje, što naša država čini za svoje građane i koliko je ta država uspješno reagirala na probleme koji su se pojavili? To koliko je uspješno reagirala znaju oni koji su bili na terenu, znaju oni koji žive na području pogođenom potresom i sve riječi ministara i premijera kako su dobro napravili posao neka upute samo njima. Oni najbolje znaju što je država i kako reagirala, koliko su ustvari obični ljudi reagirali iz srca i koliko su doprinijeli tome da se situacija tamo popravi odnosno učini podnošljivijom ljudima koji su nastradali na tom području. Ali sada samo malo vratiti što je ova država napravila sa zakonom koji smo izglasali prije 4 mjeseca i 3 dana. Premijer je kada je obrazlagao taj zakon rekao u roku mjesec dana sve će započeti. Kažem prošlo je 4 mjeseca i 3 dana nije započelo ništa. Obnovljeno je ravno nula objekata, predano je u Gradu Zagreba po riječima jučer, prekjučer ili jučer, prekjučer ministra na odboru 100-tinjak prijava od 25.000 oštećenih objekata u Gradu Zagrebu. Ono što cijelo ovo vrijeme u ta protekla 4 mjeseca premijer pokušava je ustvari samo stvoriti privid da se nešto događa i pokušat objasniti građanima da će oni nešto dobiti o HDZ-a. Neće ništa dobiti od HDZ-a, niti jednu jedinu lipu. Dobit će od drugih hrvatskih građana koji će uplatiti novac u proračun. To je ono što je istina, što je jedina istina. Da sve ovo što će obnovit ovim zakonom će platiti hrvatski građani osim onoga što ćemo dobiti, čovjek bi rekao pomoći iz Europe. I sada pitanje da li je ova izmjena zakona na način na koji se predlaže ono što je trebalo napraviti? Ja mislim da nije. Postoji ključna razlika između Grada Zagreba jer se onaj prethodni zakon ustvari kolokvijalno zvao Zakon o obnovi Zagreba i onoga što treba napraviti u Sisku, Petrinji, Glini itd. Problem Siska, Petrinje, Gline nije samo obnoviti kuće. Problem Siska, Petrinje, Gline i cijelog tog područja je kontinuirano zanemarivanje tog područja od strane ove države zadnjih 25 godina. Tamo bez sustavne i cjelovite revitalizacije navedenog područja, a što uključuje i ekonomsku i infrastrukturnu i urbanističku ali i ono što neko kaže plansku, znači da znamo rokove i da znamo što želimo postići. Nećemo napraviti ništa jer ovo što ovaj zakon predlaže on će obnoviti jedan dio kuća ovako kako je predložen čak bi čovjek rekao dijelom nepošteno prema jednim građanima odnosno razlikujući građane koji žive na tom području. Kažem ovaj zakon jednostavno ima toliko falingi što se tiče cjelovitosti koju je trebao obuhvatiti da evo, kaže da je gotovo. Imamo nekoliko replika na vaše izlaganje, prva je poštovane zastupnice Mrak Taritaš. Dakle, uvodno ste u svom izlaganju i osvrnuli se na ono što je uloga i značaj države i na prvom koraku mi vidimo da se zakon ne može provoditi, prvi korak predaja zahtjeva. I sad umjesto da je država posložila na način da predaja zahtjeva bude predaš zahtjev, a onda svi za tebe odrade sve one podatke koje mogu odraditi stvari smo okrenuli naopako. Zahtjev smo zakomplicirali tako jako da ih građani ne mogu predat, da uopće ne mogu skupit dokumentaciju i sada ćemo mi imati timove koji će pomagati građanima da oni podnose zahtjev.

U potpunosti se slažem s vama, ja sam štoviše upozorio na nešto vrlo slično ministra na Odboru za prostorno uređenje i predložio mu jedan jednostavan model rješenja toga neka napravi dijagram toka cijelog tog procesa i neka vide što bi građanin trebao napravit, a što bi od toga mogla napraviti država. Nekoliko kolega je ovdje reklo da više od 50% dokumentacije koja je ovdje potrebna se može izvaditi na jednom mjestu od strane državne uprave.

Rekli ste da smo cijelo vrijeme danas govorili o funkcioniranju odnosno ne funkcioniranju države, da li smatrate da postoji realna opasnost zbog tog ne funkcioniranja države i kompliciranja ove dokumentacije odnosno pribavljanja dokumentacije da se desi ono isto što se desilo nakon poplave '64. u Zagrebu da neki građani recimo u Novom Retkovcu žive 40, 50 godina u barakama, da ne bi ovi naši građani u Markuševcu živjeli toliko u kontejnerima? Ja imam osjećaj da država pokušava što veći dio građana obeshrabriti odnosno kažem odgurat u out da se ne prijave na ovu obnovu i to je ono što kolege iz HDZ-a imam osjećaj da ne shvaćaju što je smisao države. Jedanput sam za ovom govornicom citirao Laibach, to je jedna slovenska grupa koja u početku kaže država skrbi za svo svoje ljudstvo, pa onda tako ide dalje. Tu je pitanje da li netko tko upravlja državom razumije što je njegov zadatak i na koji način može taj zadatak izvršiti.

U jednom momentu ste rekli da trebamo ovdje razgovarati odnosno da razgovaramo o funkcioniranju državnih institucija, moram vas ispraviti jer zapravo moramo razgovarati o ne funkcioniranju tih institucija. To vam govorim iz prve ruke jer sam bio u utorak navečer odmah dolje u Petrinji i sve što je funkcioniralo to su oni vatrogasci i policija koja je regulirala promet, sve ostalo je zakazalo, ali sve. I bilo je jako teško doći i do mjesta gdje se predaje pomoć, bilo je jako teško doći do informacija kako pomoći ljudima, odakle krenuti itd., itd. Osim toga, ne znam da li ste svjesni toga i da li imate tu informaciju da je prije došla pomoć kontejnera iz Turske nego što su došli šatori iz naše pričuve. To je zapravo katastrofa. Osim toga, čuli ste isto tako jučer izlaganje premijera, dobili smo kompletnu pomoć iz Fonda solidarnosti, došlo je 600 i nešto milijuna eura, a mi sada nemamo načina da taj novac normalno potrošimo. Kada kažete sve nije funkcioniralo, nije funkcionirala ustvari samo jedna stvar, nije funkcionirao upravljački dio, sve ostalo je funkcioniralo, MUP je funkcionirao, vatrogasci su funkcionirali, civilna zaštita je funkcionirala koliko je mogla, koliko je bila ustrojena od tog upravljačkog dijela u Sisačkoj županiji, samo upravljački dio nije funkcionirao. Vi kad pogledate što je i danas problem, danas je ključni problem onoga tko postavlja sustav odnosno upravljača da postavi sustav tako da bude jednostavan građaninu da dobije ono što mi ovdje pokušavamo izglasati.

sanirati, znači ne govorimo o obnovi nego govorimo o saniranju onih dijelova zgrada koji prijete pješacima i onima koji žive u zgradu, onda kako možemo očekivati da će se to desiti u Baniji?

Dakle Zagreb je imao problema i to jasno moramo reći i bez ovog potresa, ovaj potres je samo sve te probleme stavio zaista, pokazao kakovi jesu. Ja uvijek, zaista se me boli želudac od toga da netko treba poginuti, da netko treba stradati da se mi sjetimo da nešto treba napraviti. Dakle vi govorite o zgradu koja se nalazi u Vukovarskoj, koja je zaštićena od eminentnog arhitekta, da ja sad dalje vas tu ne gnjavim i sve ostalo, taj problem tog zadnjeg, dakle tog zadnjeg, terase da tako nazovem je bio problem i bez potresa. A potres je samo pokazao razmjere tog problema. I nitko nije ni malim prstom maknuo sve dok mediji to nisu poslikali i tamo došli. Pa nije to način postupanja.

Hvala potpredsjedniče Sabora. Prošlo je točno 10 mjeseci od razornog potresa. Ništa od toga nismo dobili. Onda smo čekali da se izglasa Zakon o obnovi Zagreba, pa opet ništa, a cijelo to vrijeme molili smo sve gradske i državne službe da nam donesu kontejnere. Njih smo dobili nakon višemjesečnim moljakanja, ali ne one stambene već građevinske, bez sanitarnog čvora, bez tuša, bez namještaja, kutijicu. Kutijicu koja bi trebala biti naš novi dom. Sad skupljamo bezbroj dokumenata koji su potrebni za obnovu i čekamo najavljeni minus, 7 ispod nule koji sutra najavljuju prognostičari. Da, život u Zagrebu je uistinu lijep i obećavajući. To je priča jedne mlade obitelji sa Medvedskog brega. Ima takvih još podosta. Na jučerašnjem aktualnom satu pitala sam predsjednika Vlade da li će poslati Državnu reviziju u robne zalihe jer isti nisu pokazali spremnost niti su dorasli situaciji ni nakon potresa u Zagrebu niti nakon potresa u Petrinji. Mnogobrojne obitelji ostale su bez krova nad glavom. Njegov odgovor je išao u smjeru čuđenja. Što će Hrvatskoj skladište kontejnera. Ili nije shvatio pitanje ili se kao i obično postavio na svoj jedinstveni način kad mu se postave škakljiva pitanja. Ali ja bih danas ipak govorila o samačkim domaćinstvima koje je zahvatio ovaj strašni potres. Njima je uništeno i ono malo što su imali. Proučavajući tekst današnjeg prijedloga, nigdje nisam uočila da je Vlada ponudila dugoročno rješenje za samačka domaćinstva. Da li su kontejneri zadnje u čemu će ti ljudi boraviti? Ne zaslužuje li njihova starost neko dugotrajnije rješenje? Uskoro će godinu dana od potresa u Zagrebu, a kako sam na početku i navela, ljudi su i dalje u kontejnerima. Bojim se da će ista sudbina dočekati i samce u Sisačko-moslavačkoj županiji, ako se nešto hitno ne poduzme. Vlada nema plan niti dugotrajno kvalitetno rješenje za samačka domaćinstva, kako bi svoju starost mogli provesti dostojanstveno.

Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Evo želim i ja iz svog kuta gledanja nešto reći o ovom Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom. Pitanje je kako uopće raspravu voditi s obzirom na ovo što smo danas čuli, ja sam se odlučio na jednu političku s obzirom na svoj pogled na što se događalo u proteklih 20-tak dana od drugog potresa u protekloj 2020. g. Kažu da je potres jedna iznenadna i kratkotrajna vibracija tla, jednostavno ne ovisi o čovjeku, političarima, strankama, desi se i dešavalo se na prostoru koji pokriva RH i u povijesti. Imamo ih nekoliko, od Dubrovnika 1667., Virovitice 1757., Zagreba 1888., Imotske krajine 1942., makarskog primorja 1962., i 1997. Koliko to Vlada doživi, mislim da je ovo jedina koja je to doživjela, možda i u svijetu, u kratkom vremenu u takva dva razorna potresa. Naravno, stanovnici i stanovništvo i sve ono što određuje sam trenutak potresa. Što ga je odredilo u ovom trenutku kada govorimo o 28. i 29.12. Odredila ga je ta nepredvidljiva priroda, ljudska tragedija, 7 izgubljenih života + ona djevojčica ovdje u Zagrebu, imali smo reakciju ljudi i institucija. E sada kada smo došli na taj trenutak samog događaja, imamo i post festum događaje koji su ušli u sferu politike, a onda kada se umiješa politika, dogovara se ili se razgovara na način na koji se i mi danas razgovaramo i pokušava se napraviti ono što se ne bi trebalo napraviti, da se odvaja narod od države, od institucija, jer da kao država je posebno, na jednoj strani, a narod je uvijek sam sa svoje strane. Nikada nije postojala država koju često kažem, znači čine prostor i ljudi i to nije moguće odvojiti, a kritike da li je netko nešto napravio onako kako smo mi zamislili možemo svakako prihvatiti i na njih se da odgovarati. Ali što ovdje imamo kao proces ili događaj? Znači od prvog dana medijski se pokušalo upravo ono što sam rekao, odvojiti reakciju građana na jednoj strani i institucija države na drugoj strani i govoriti ovi su bili dobro, sve se to brzo riješilo i taj građanin vatrogasac, član civilne zaštite, član crvenog križa nije onaj isti građanin volonter koji je došao tamo ispred određenih skupina i tu naravno država onda nije napravila svoj posao kako treba. Naravno treba pronaći i glavnog ko bi trebao biti kriv, drugi puta u devet mjeseci, to bi trebala biti Vlada Andreja Plenkovića i naravno svi koji su većina u ovom domu, naravno znači politika bi trebala odrediti krivca uz pomoć oporbe koja odmah sudi s obzirom na njihov veliki doprinos cijeloj toj situaciji što bi trebalo biti pravedno. I onda imamo rasprave kakve imamo današnje, znači malo stranački ostrašćene. Imamo ispred sebe druge lokalne izbore, kada je bio Zagreb imali smo parlamentarne izbore i podosta su slične rasprave na istu temu, potres u Zagrebu, potres u Petrinji i Sisku uoči određenih izbora. I onda imamo detalj koji nas je svih zasmetao, to je Grad Sisak kao neodvojivi dio i centar Sisačko-moslavačke županije i njegov status u odnosu na sve ostale. I tu smo našli moment zašto bi vodili političku bitku ili borbu uz poziv vlasti da pokušamo konsenzusom riješiti one prijepore ako oni i postoje. I naravno onda se umiješalo ovo sve kao dio nekakve prilike da se svako istakne na način na koji je mislio. Bilo je onih koji su govorili o svom doprinosu, više cijenim one koji odrade svoj dio, šute, ne slikaju se i naprave ono što smatraju kao ljudi.

Bila je primjerena i kada je bio Zagreb u pitanju, bila je primjerena i sada. To što se pokušava politički lešinariti na određenim situacijama može se raditi i neka se radi. A što se tiče procedura, ako želimo Gunju na način na koji smo je imali kao jedini primjer na koji se možemo pozvati na ovoj situaciji da nam završi priča s obnovom na wc četki od 250 kuna onda ne treba nikakav papir, možemo na majke mi pa ćemo vidjeti kako će to završit, a onda opet dolaze ovi specijalci s druge strane kažu, a šta ste to napravili nakon 50 ili 100 godina vas pitaju, jeste li sve napravili kako treba i po zakonu. Hvala lijepa. Izvolite.

Gospodine Boriću, da li bi mi molim vas nakon ovih pet minuta u kojima ste zapravo zamjerali oporbi da isključivo kritizira, ništa konkretno ne doprinosi možda mogli reći kako je to neopravdana naša kritika kada jučer premijer nije znao odgovoriti na moje vrlo konkretno pitanje, za koliko zgrada javne namjene je pripremljena projektna dokumentacija za financiranje iz Fonda solidarnosti, dakle za obnovu zgrada u Zagrebu iz Fonda solidarnosti jer je cijela tranša iz fonda sjela, a mi nemamo niti gotovu projektnu dokumentaciju, a znamo od 4. mjeseca da ćemo iz tog fonda dobiti novce.

Što se tiče tih vaših lakih rješenja koliko je prošlo vremena da bi imali neku dokumentaciju, s time se ne bavi premijer, s time se bave ljudi koji su za to zaduženi. Ako je u pitanju osnovna škola znamo tko je u školi nadležan, znamo tko je njezin osnivač, znamo tko treba pripremiti dokumentaciju i tko treba negdje nešto aplicirati. Ako je pitanje ministarstva i nadležnosti nad zgradama u zdravstvenom sustavu zna se tko tamo za što odgovara. Možda kod vas u udrugama to nije tako u kojima ste vi član pa vi radite kako vi mislite da trebate, ali pripremiti to u vrlo kratkom vremenu, nije baš samo tako pucketat prstima i mi smo to riješili. Vi ste predstavnici tih lakih rješenja.

g. Boriću čini se da jedino HDZ neće izaći na ove izbore kako nas optužujete da politički lešinarimo, vjerojatno možda HDZ će imati i razloge zašto ne bi uopće u toj jedinici ni smio izlaziti na izbore, ne samo zbog župana za koga smo vidjeli kako je prisvajao imovine, već i zato kako 30 godina izgleda to područje pa da mora i dalje nakon 30 godina biti u kategoriji u kojoj jeste. Budući da u pet minuta o zakonu niste rekli ništa, evo pa ja ću vas samo podsjetiti da dodate u svoj povijesni uvod o potresima, pogledajte možda da je i g. Mohorovičić '909. baš zbog potresa u Pokuplju govorio što bi se i kako trebalo graditi, pa eto vidjet ćemo da ćemo imati i neke posebne radne skupine koje bi mogle planirati kako to izgleda. A vama da kažem kako se država bavila, pogledajte za razliku od vas moj današnji slobodni govor, pa vas lijepo pitam pogledajte čl. 17. zakona o strateškim robnim zalihama

Da, ali vi ste imali minutu za govoriti pa ste premašili. Nemojte gledajte malo sebe, a onda druge jel. Kolegice, ja ne trebam gledati vaše rasprave da bih znao što vi otprilike razmišljate i način na koji vi razmišljate vi ste određeni kao i ja, svako sa svog kuta i gledanja na određenu situaciju, ne trebam ništa gledati da bih znao ili čuo nešto drugačije od onoga što čujemo već duže vrijeme. Tako da osobno smatram da sposobnosti čovjeka na neki način ga određuju u dijelu da nešto iza njega ostane i pokažete prstom, možemo reći evo tu si napravio, to si ostavio u odnosu na more riječi koje ostanu u zraku u nekakvom, u nekakvom ovaj fonogramu i nakon toga ništa.

Meni je jasno da vi o materiji i supstanci ne možete ništa znati, a osim toga i sam zakon je dovoljno šupalj i prazan i neće donijeti nikakvu obnovu. Meni je žao što su predstavnici one generacije koja je vladala u vrijeme potresa prije 100.g. bila svjesna da je potres prilika da se države i grad unaprijedi. Ono što ćete vi napraviti kao predstavnik HDZ-a sa ovim zakonom unazadit ćete i Grad Zagreb i Sisačko-moslavačku županiju koja je bila takva jadna kakva, kakva je bila, dominantno zbog vaše vladavine. Jedini politički lešinari g. Boriću su HDZ i njegovi predstavnici, pogotovo se to u toj županiji vidi. A kada kažete da tu netko upire prstom, pa da mi možemo upirati prstom u vaše rezultate, gdje god ste taknuli vlast tamo je iza vas ostala spaljena zemlja, mislim na HDZ, ne na vas osobno.

Zašto samo to nekakvo zlo iz vašeg srca izlazi prema ovamo? Čemu to? Pa ja ne vidim taj doprinos ovoj raspravi na način na koji vi tu govorite, ne. Što ste vi to poboljšali sada kad ste pokušali reći da mi ništa ne radimo, da je iza nas stalno spaljena zemlja itd.

Izvolite kolega Borić. Poštovani zastupniče Borić, dobro ste dotakli temu koja je na neki način slična i temi epidemije covida. Dakle, prošli mjesec smo čuli razno razne politikanske rafalne paljbe prema stožeru, ne znam zašto se sada o tom stožeru više ništa ne govori, zašto se ne citiraju eminentni hrvatski znanstvenici koji su svakodnevno bili po medijima, očekivao sam da će oni govoriti o situaciji vezanoj potresom. Država je pokazala svoju snagu i građani projiciraju svoju sigurnost prema državi što je potpuno logično i to se vidi prema ispitivanju javnog mijenja. Osim države javili su se brojni volonteri bilo pojedinačno, bilo kroz udruge, tipa navijača koji su pokazali svoju blizinu i to je nešto što je izuzetno bitno i dakle ta kombinacija pojedinačnih inicijativa i inicijative države je ipak dala jednu stabilnost na potresom pogođeno područje. Pa mi smo svjesni da nakon takvog jednog trenutka kojeg sam opisao i što ga čini u tom trenutku kao reakcija, imamo sada situaciju sanacije cjelokupnog prostora i pokušaja da se oforme normalni uvjeti za život i da nastavimo dalje procese da se to obnovi što brže može i da se tamo ljudi vrate u svoje objekte. Tako je bilo i sa situacijom oko epidemije, nije prošlo mjesec dana i najbolji smo i najgori u Europi i šta sad da kažem da su bili vizionari ili da, neću ništa zareć da ne bi bilo krivo pa da nam se opet nešto desi jer ne ovisi sve niti o stožeru kojeg su htjeli smijenit, niti o ministru kojeg su htjeli smijenit itd., niti o njima, ništa o njima ne ovisi. Zato nek lijepo govore, nek predlažu, pozvao premijer nek predlože rješenja, ne znam dal ih ima nisam pogledao, vjerojatno će ih bit, ali uglavnom fokus se pomalo okreće ne sada sa više sa potresa sad su neke druge stvari i pitanje je što bi bilo da je u Sisku gradonačelnik neke druge opcije. Kolega Boriću, čini mi se nakon ove vaše rasprave nisam ja više uopće sigurna jeste li vi pročitali ovaj zakon, a taj zakon će uvelike odrediti budućnost stanovnika Sisačko-moslavačke županije. Dakle, vi ste u jednom trenutku rekli da se raspravlja jednako po obnovi kada smo raspravljali o Zagrebu i sada, ne raspravlja se jednako i ne može se raspravljati jednako jer ne možemo povuć nijednu paralelu sa Gradom Zagrebom, Siskom ili nekim drugim krajem. Dakle, grad Sisak ima dvostruko više nezaposlenih od prosjeka Hrvatske, a trostruko više od Grada Zagreba. Sisačko-moslavačka županija ima više od pola ukupnih kvadratnih kilometara nerazminiranog područja u RH. O tome niko još danas nije govorio, 254 km RH su još nerazminirana, a većina je u Sisačko-moslavačkoj županiji, pa kako možemo govorit o istim mogućnostima i uvjetima? Kolegice Posavec, jučer sam slušao i vaše pitanje na aktualcu ovdje premijeru i vidio sam da ste vi već u kampanji političkoj ne, ne možete smijenit jednog kolegu iz HDZ-a normalnim putem nego ga pokušavate ocrniti na svoj način na koji to inače radite da biste onda stvarali sebi nekakve prilike. Tako radite i sa ovim prijedlogom zakona. U redu, prihvaćam. Reko je premijer dajte nam rješenja, pogledat ćemo, ako možemo se dogovoriti konsenzusom ajmo ih usvojiti i na taj način provoditi dalje proces. Ali što ide iza toga? Slušamo evo, 10 mjeseci u Zagrebu ništa se nije desilo, 10 mjeseci nakon toga ne. Jel to sve istina, jel Zagreb isti danas kao što je bio i prije 9 ili 10 mjeseci? Ništa se nije dogodilo ništa, nigdje. Nije istina. Radi se ono što se može raditi, a ako su nam procedure nevažne onda to kažite, nisu nam važne i ne treba nikakvih papira idemo na majke mi.

Ja zaista ne znam od kud vama pravo prozivati volontere koji su se uključili u kuhanje toplog obroka unesrećenima. Da se čekalo vašu Vladu oni bi danima, ti građani bi danima bili gladni. I umjesto da ste od prvog dana bili tamo i pobrinuli se za te građane ili barem otvorili dopustili zatvorenim obrtnicima, poduzetnicima koji imaju restorane da pomognu unesrećenima, vi sada prozivate te iste volontere koji su se uključili prvoga dana, a vi nakon desetak, petnaest dana. Nekad je u Saboru postojao institut ispravka netočnog navoda, gospođo Nikolić, ne znam gdje sa ja to prozvao bilo koje volontere. Možete mi navesti taj moment moje rasprave ili ste to vi opet u nekoj svojoj želi da stvorite nekakvu svoju važnost i sliku u kojoj ste vi veliki fanovi volontera, a mi ih svi na neki način proganjamo da biste se bavili politiziranjem. Što je to? To što vi radite u ovom Saboru od kolege Zekanovića koji besramno laže, od nekih zastupnika koji bez problema izgovaraju neistinu, uopće ih nije briga što iza toga stoji, bez ikakvih argumenata. Evo minutu nakon rasprave morate slušati da ste rekli nešto što niste rekli, da bi to njima odgovaralo, da bi oni po medijima to širili na način što, da ste vi nešto doprinijeli svemu tome. Što je povrijeđeno? Povrijeđen je čl. 238. znači zastupnik Borić izriče neistine. Može se preslušat snimka i gdje će se čut da je rekao da se 20 dana vodila rasprava ko bolje kuha nakon što je država preuzela kuhanje. Znači ipak ste govorili o tome i prozivali ste volontere.

Kada bih ja prosuđivao to ne bi bilo u redu. A tu se često puta govore neistine sa svih strana i mnogi govore neistine i to nije protiv Poslovnika jer Poslovnik meni ne daje pravo da prosuđujem ko govori istinu, a ko govori ne istinu, to ja mogu u sebi misliti itd. stoga vi dobijate opomenu. Kolega Boriću dobro ste prepoznali da pojedini zastupnici oporbe pokušavaju prikazat kao da apsolutno ništa ne valja što god radimo i onaj zakon koji smo donijeli i ovaj prijedlog koji je danas na dnevnom redu. Išlo se čak do te mjere da se kaže da se ovim zakonskim rješenjima žele obeshrabriti građani da uopće podnose zahtjeve. Mislim da upravo treba jasno i glasno građanima govoriti suprotno, čak i ako po zakonskom rješenju koje je već sad na snazi građanin treba sudjelovati u obnovi sa 20% danas je jasno i glasno premijer ovdje svima poručio i tim zakonskim rješenjem i ovim prijedlogom ide se u smjeru da država i to pokrije ako to građanin ne može.

Hvala lijepa. Poštovani kolega, mi radimo svoje po zakonu i onako kako smatramo da treba. Rekao sam, postoji primjer Gunje i priča nakon te obnove i što se tamo događalo. Ako nam trebaju priče o wc četkama o 250 kuna ili o septičkim jamama koje koštaju 70.000 kuna ili o objektima u koje se ulagalo i milijun kuna, a danas se prodaju za 15.000 eura nakon tri godine ili 20 onda neka to kažu jer iza te obnove gdje nije bilo fondova, gdje nije bilo pomoći sa strane koji ne možeš dati samo tako evo treba ti, dajem ti, očito da moramo proći određene procedure i da za to treba imati određeni papir da bi dokazao da postoji trošak i da bi dokazao i opravdao da taj trošak zaista jest realiziran. Ako ne trebamo ništa onda neka kažu. Idemo na način kao što je to rađena obnova Gunje pa ćemo se poslije prozivat, a onda oni opet dolaze, onda nas ovdje opet pitaju nakon pet godina što ste vi to tamo radili.

Pa evo rekli ste da oporba dijeli ljude od države, ne, HDZ dijeli ljude od države. Dat ću vam samo neke primjere, znači vaš Damir Vanđelić privremeni ravnatelj Fonda za obnovu Zagreba i okolice je rekao na pitanje što se zbiva s konkretnom zgradom koja prijeti opasnosti da se sruši na jednu od najprometnijih ulica, da je to problem vlasnika i stanara, da imamo Zakon o privatnom vlasništvu koji postoji već 28 godina. Vaš premijer Andrej Plenković je na pitanje zašto se otpušta 250 radnika Rafinerije Sisak odgovori da je to stvar autonomne odluke uprave te firme, iako ta korporacija već godinama krši stavke ugovora. Vaš župan Ivo Žinić je nakupio nekoliko stanova i kuća dok ljudi u Majskim Poljanama su svi od reda ostali bez kuća, vaš ministar Ćorić je prijetio radnicima Rafinerije Sisak kaznenim prijavama, a ne oporba. Uvažena buduća kandidatkinja za gradonačelnicu očito kažem da je na vas dosta djelovalo ovo odbacivanje zeleno-lijevog bloka vas kao ljevijih od njih ne i očito ste im podosta smetali da su vam uskratili podršku, ne, tkao da ne želim se na neki način uopće osvrtati na to što vi kažete jer ste opet politički određeni, ne, i pokušavate reći uvijek je netko drugi kriv, uglavnom HDZ za sve što god se dogodilo u ovoj državi. Da li u privatnoj tvrtci, da li u potresu, da li u poplavi, da li u bilo čemu uvijek se traži kriva tko bi to trebao biti Andrej Plenković, Vlada jel smo mi za sve i onda dolazimo na te lokalne izbore. Postoji. Što ona radi? Ali zašto država nije napravila cestu u tom mjesnom odboru, zašto država nije napravila to i to itd. Ne razumijete uopće načine tko šta treba raditi u tom cijelom sustavu i zašto uopće onda o tome pričati ako ne razumijete podjelu odgovornosti i tko bi šta trebao. Ali trebate Pedra da visi nakon cijele ove situacije.

Evo odmah ću iskoristiti da repliciram, mene ne trebate prozivati zbog toga što samo optužujem HDZ, ja sam djelomično iz zeleno-lijevog bloka izletila zato što sam sasvim otvoreno kritizirala i SDP, tako da nemojte mene optuživati za takve stvari. Znači na pitanje kako gospodarski misli revitalizirati Baniju, danas je premijer meni odgovorio da nemam pravo na to pitanje jer nisam iz 6. izborne jedinice i da je to izvan teme o kojoj se raspravlja. Dakle, ono što je važno ovdje reći ja zbilja nisam niti iz Siska, niti iz Petrinje, niti iz Gline, ali od 9. mjeseca prošle godine upozoravam na opasnu deindustrijalizaciju toga kraja na nepotrebne otkaze koji su se dijelili radnicima Rafinerije Sisak gdje je MOL i INA imali su itekako dobru godinu i dobit da nije bilo potrebe davati otkaze tim radnicima, no tada su većina zastupnika zijevala i iz oporbe i iz vladajuće stranke. Ja zbilja nisam iz Petrinje, niti iz Siska, niti iz Gline, ali mi smo odmah prvog dana bili u Donjim Kukuruzarima, mi smo bili u Drvnom centru u Glini razvrstavali pomoć u Crvenom križu, mi smo bili u selima oko Petrinje. I svakako ljudi kažu funkcioniranju ljudi na terenu, ali ne funkcionira država. To je ono što se jedino mogu s vama složiti, ali to ne dijeli oporba nego vi dijelite društvo i državu od naroda. Dakle, ono što je bilo bitno ovdje reći je stvarno i tu se mogu složiti sa većinom HDZ-ovaca koji su ovdje govorili da nema obnove bez gospodarske obnove. Ali kada sam postavila pitanje premijeru, dobro kako će ta obnova onda funkcionirati, rekao je da se ne držim teme. Tu se apsolutno slažem, dakle ali ako o tome govorimo onda moramo govoriti o opasnoj deindustrijalizaciji, o osiromašenju tog kraja i na koji način ćemo to promijeniti. Dakle, kada govorimo o radnicima, kada govorimo o ljudima u tom kraju često ću reći i ovdje ću se složiti s kolegom Borićem koji je evo izašao da čak i oporba nekad griješi jer nije riječ samo o nekakvim dilovima ispod stola i o nekakvim tajnim dokumentima koje trebamo otkriti nego je sve gotovo pa prezentno. Znači mi imamo memorandum koji je potpisan 2018. koji je razlog zbog kojeg se uistinu omogućilo Mađarskom MOL-u da odvozi naftu u Mađarsku što je itekako uzrokovalo gašenjem pogona u Rafineriji Sisak i na kraju će stvarno dovesti do zatvaranja Rafinerije Sisak, mi smo imali situacije koje su bile itekako prezentne. Dakle, sam ugovor sa MOL-om sa RH se krši više puta i postoji puno razloga zašto bi se taj ugovor doveo u pitanje, ipak vaš premijer kaže da tu ne može ništa učiniti. Najavljeno je dakle transformacija poslovanja i proizvodnja bitumena, logističke centar pazite, solarna elektrana, izgradnja bio rafinerijskog postrojenja te investicija od 4 milijarde eura u Rafineriju Rijeka, ništa se naravno od toga nije desilo. Hrvatska je predala već INA-u stranom kapitalu u ogromnoj korupcijskoj aferi i to za vrijeme SDP-a, ali stvari se nastavljaju kao da nije došlo do nikakve promjene vlasti. Pred lokalne izbore 2017.g. premijer Plenković je izjavio i to je bio tamo u Sisku na terenu, da je Sisak prioritet njegove Vlade, a jedino što se od tada radilo je bilo uništavanje toga grada. Dakle, slažem se dodatna revitalizacija gospodarstva, ali ona se ne može provesti u ovom okviru uzroci nerazvijenosti neće biti riješeni i možemo primijetiti da je potres samo jedan od elemenata bijede toga kraja. Svi koji su bili u Majskim Poljanama znaju i vidjeli da su jedna do dvije kuće ostale stajati, to su kuće koje su bile nove i koje su bile dobro izgrađene, sve druge kuće su porušene što znači da taj kraj nije srušio samo potres, već je taj kraj srušilo siromaštvo. Siromaštvo je uzrokovano upravo deindustrijalizacijom osiromašenja tog kraja koja se i dalje sprovodi i neće se promijeniti fantastičnim eu fondovima koje se navodi kao nekakvo čarobno rješenje jer su ti fondovi ograničenog karaktera, ograničenog dosega i točno definiranih funkcija. Prema tome ako ćemo revitalizirati taj kraj [[Upadica Reiner: Hvala lijepa.]] onda bismo trebali imati će poštovane zastupnice Rade Borić.

Poštovani predsjedavajući.

No dakako složit ćemo se i oko druge stvari, dakle ukoliko ćemo poštovati jednakost, ali i ukoliko ćemo poštovati neke termine kako definiramo katastrofu, a jednako tako i ako se neće govorit samo o obnovi već i o revitalizaciji o kojoj su mnogi ovdje govorili, o uzrocima ne treba ponavljati, dakle ti uzroci jer tamo imamo i siromaštvo i vidimo što se dogodilo sa deindustrijalizacijom, hoćemo li raditi obnovu sigurno ne da vratimo stanje na 28.12. jer onda nismo napravili ništa. Ali da bismo uopće to mogli napraviti treba ostvariti neke preduvjete, a te preduvjete koje bismo napravili ili imati neke pretpostavke možemo sumnjati kako će to izgledati, ovdje su danas mnogi govorili o tome poučeni iskustvom što se dogodilo sa Zagrebom. Dakle, svi znamo da Zagreb nije isto što i Banija, poštujemo naše građane koji žive na rubnim dijelovima grada, znamo kako su stradali i znamo da su još u kontejnerima i znamo da su neki još uvijek u domovima, u nekom privremenome hotelu i dakle da li ćemo ljudima dati i sami sebi neke rokove? Dakle, kako ćemo provoditi zakon? Oko zakona ćemo recimo se dogovoriti, ako se i ne dogovorimo vi imate većinu i zakon će se izglasati. Tko će garantirati da nećemo kao što nam se može dogoditi, vi znate da u fondu do 22. lipnja moramo potrošiti sredstva mi još nemamo prikupljenu dokumentaciju. Ovdje se govorilo o prikupljanju dokumentacije u Gradu Zagrebu, vjerujem da svi pratite bar neke od društvenih mjera kao npr. potres u Zagrebu i pogledajte što pišu i govore naši građani punim imenom i prezimenom, ali ne trolovi. Zašto kažem koji preduvjeti? Dakle, čuli smo jučer, čuli smo jučer, čuli smo i danas koliko ima porušenih zgrada, nismo baš čuli koliko ima dakle poljoprivrednih objekata za koje se također zalažemo i Klub lijevoga bloka je napravio amandman, ali vam želim pokazati ovdje, pa vas ohrabrujem da pogledate jer u našoj grupi onih koji se ne naslikavaju, a voljela bih da kolega Borić se i slika kad ode na to područje kao što smo mi bili tamo, dakle postoji grupa mladih ljudi arhitekata i statičara koji na terenu pomažu tim istim ljudima da mogu ovako nešto popuniti. Pogledajte, zar mislite da je normalno da postoji popis od 68 točaka koje mora statičar ili moja nećakinja je mladi arhitekt, pa ona naravno neće dati naljepnicu jer je odgovorna, ali pogledajte molim vas što se traži, ali je nešto jako zanimljivo. Kako to da u ovom obrascu ne postoji da li su zgrade bile obnavljane nakon rata ili nisu i da li ćemo onda imati malo, možda bismo imali onda točniji podatak da li je ta neka zgrada koja je porušena bila obnovljena, ovdje piše kad je, kad je zgrada bila građena, piše da li ima, tip, kakav je tip konstrukcije, zamislite da zna sama osoba pravilnost u visini, pravilnost u tlocrtu, srednja visina, izgradnja rekonstrukcije, broj katova ispod zemlje, iznad zemlje, dakle to može arhitekt i statičar raditi. Što mislite koliko treba jednoj grupi od dvoje ili četvero ljudi da napravi takav popis da bi uopće dobili te preduvjete da možemo nešto početi raditi na terenu? Koliko će te grupe raditi takve prve stručne procijene i tko će verificirati te procijene? Dakle, ono što nas zanima, ukoliko nećemo poučeni Zagrebom olakšati sve ono što se dolje radi, ukoliko u ovom trenutku prije same obnove nećemo napraviti i dodatno društvenu infrastrukturu, ne znam zašto, evo pitat ću ponovo g. Banožića, u stvari već sam uputila mu i pismo da mi kaže čemu u Zagrebu vojni šatori pred Likovnom akademijom, mogli su ti grijani šatori biti u Sisku, Petrinji i Glini i tamo su ljudi možda mogli doći po neke dodatne informacije, dakle fali društvena infrastruktura. Poštovana kolegice Borić i vi ste otvorili jednu temu koja je po meni jako bitna, a to je u stvari zahtjevnost procedure koja je propisana i ispunjavanja svih tih dokumenata i zahtjeva. Ministru baš nije bilo pravo kad sam ja iznijela taj podatak o brojnim dokumentima koji se traže. Svi znamo da na Banovini žive pogotovo u ovom ruralnom dijelu stanovnici koji nisu vični ni internetu, ni ovim digitalnim, bili smo tamo i ja sam obišla jako puno mjesta, ti ljudi su živjeli dosta skromno i prije ovoga potresa. Kako će oni to sve popuniti meni uistinu nije jasno tim više što sama Petrinja gdje bi oni trebali ishoditi te dokumente je trenutno porušena i ne funkcioniraju brojne institucije.

Dakle, nadam se da smo svi ovdje legalisti i da doista ne mislimo da se treba raditi bez, kako se to kaže, papira, ali ne treba valjda i sa silnom papirologijom. I s pravom ste rekli, mnogi od tih ljudi ko zna kakve imaju dokumente, da li ih to obespravljuje da njihovi objekti ne mogu biti, biti obnovljeni. I ako vam kažem da je dobro da postoje samoorganizirani dakle timovi, nije ih organizirala država, koji rade na pomoći ljudima da uopće mogu nešto zapisati, ali evo bit će i g. Ćorić će se javiti, pa bi ga molila da malo pogleda i kakvo je gore zdravstveno stanje. Dakle, mi moramo osigurati neke preduvjete, tamo su ljudi počeli pobolijevati od, jer su vani, pa pobolijevaju od upale pluća, nemaju niti osnovne higijenske uvjete, dakle mi govorimo o zakonu, a provedba, a provedba, a briga i neka slika sada stanja koje jeste.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene kolege zastupnici, donošenjem predloženoga zakona omogućava se provođenje postupka obnove na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije te Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije što je neophodno potrebno radi sanacije šteta prouzročenih potresima. Od 29. prosinca 2020. godine kada se je dogodio razoran potres u fokusu javnosti opravdano je Sisačko-moslavačka županija jer je daleko najviše stradala, a nažalost izgubljeno je i 7 života. Puno manje spominje se i Zagrebačka županija i moja Velika Gorica. Ona srećom nije imala žrtava, ali materijalna šteta je jako velika stoga mi je bitno danas skrenuti pažnju ovom raspravom o zakonu koji je za nas ključan u rješavanju ovoga problema. Na velikogoričkom području do danas je prijavljena 851 šteta na stambenim objektima. Sanirana su 624 dimnjaka, 600 obiteljskih kuća u potpunosti je neupotrebljivo, a 23 obiteljske kuće su privremeno neupotrebljive za stanovanje. U potpunosti su neupotrebljivi područna škola i župna crkva u Dubrancu. Privremeno je neupotrebljiva školska športska dvorana Osnovne škole Eugena Kumičića kao i ponos našega Turopolja stari grad Lukavec naš dvorac. 6 sakralnih objekata je oštećeno od toga uz spomenutu crkvu u Dubrancu privremeno je neupotrebljiva župna crkva u centru naše Velike Gorice Navještenja blažene djevice Marije kao i kapela Sv. Vida u Mraclinu. Sve škole i vrtići koji su pretrpjeli manja oštećenja oni su već sanirani. Zbog brze intervencije Vlade RH prvih dana kada je pomogla Zagrebačkoj županiji sa 10 miliona kuna, a sada ovih dana i sa 5 miliona kuna zahvaljujući kojima ovim dana završavamo povratak naših sugrađana na njihove parcele u potpuno opremljene montažne kućice lakše smo podnijeli ovo teško breme. S ovim zakonom mi uz sve što kao županija i grad radimo i ono što smo napravili i što planiramo napraviti u potpunosti rješavamo probleme za 29 obitelji s područja grada koje su ostale bez svojih sigurnih obiteljskih kuća. Sretni smo i zahvalni dragome Bogu što smo znatno manje stradali od drugih pogođenih sredina ovim razornim potresom. Zahvalni svim sugrađanima, svim humanistima na strpljenju, zahvalni svim volonterima i humanitarcima Velike Gorice koji su odmah prvih sati nakon potresa vozili, obilazili i sakupljali hranu za stradale, javnoj vatrogasnoj postrojbi, dobrovoljnim vatrogasnim društvima koji su otklonili sve opasne zidove i dimnjake i konstantno su na raspolaganju i usluzi, zahvalni statičarima, gradskome Crvenome križu, gradskim udrugama i službama, VG Legacyma te hotelijerima Velike Gorice koji su spremno istoga trenutka primili sve s područja Velike Gorice, okolnih općina Kravarskog i Pokupskog te 30-tak obitelji iz Sisačko-moslavačke županije koji su toga dana u sekundi ostali bez svojih domova. I veliko hvala Vladi RH na brzoj pomoći koju smo dobili i na onu koju ćemo dobiti zbog ovoga zakona kako bi adekvatno smjestili u sigurne domove naše sugrađane koje je zadesila ova situacija u našim naseljima Cerovskome Vrhu, Dubrancu, Gustelnici, Mraclinu, Ogulinci, Šiljakovini, Kozjači, Velikoj Buni i Mraclinu. Završavam ovu raspravu u nadi da je najgore iza nas, završavam ovu raspravu u nadi da više nikada u našemu životu neće nas zadesiti tako jako potres ili takva katastrofa da ćemo morati odlaziti po ljude koji su prije nekoliko trenutaka izgubili sve ono što su stvarali cijeli život, gledati strah u njihovim očima, a zapravo nisu ni svjesni da su ostali bez svega toga za što su skrbili i da vjerojatno se nikada u životu neće od toga ni oporaviti. Poštovani kolega Ačkar, iznijeli ste ovdje podatke za koje većina hrvatske javnosti nema ni svijesti nažalost koliko je stradalo i područje Velike Gorice prema Sisačko-moslavačkoj županiji, stotine objekata čuli smo, u vašem mjestu 29 obitelji bez krova nad glavom pa čak i potpuno neupotrebljiva područna škola. Kolokvijalno ste i sami upotrijebili izraz katastrofa.

Dakle, mi jesmo u tome zakonu koji je bio zapravo izglasan već u rujnu prošle godine, ali i sada smo nažalost silom prilika došli u situaciju gdje ćemo morati koristiti benefite toga zakona. Poštovani kolega Ačkar vi ste spominjali Veliku Goricu i velikogorički kraj, treba spomenuti i Zaprešić gdje je evakuirana 81 obitelj. Mi smo logično usredotočeni na područje Siska, Gline, Petrinje tu treba spomenuti i ostale općine koje su poprilično nastradale poput općine Majur, zatim Dvor na Uni, Hrvatska Kostajnica, dakle to je problem koje, gdje je potres rasvijetlio neke činjenice koje Sisačko-moslavačku županiju more još i od prije vremena Domovinskog rada. Ovdje bih istaknuo primjere upravo općina Hrvatska Kostajnica i Dvor na Uni koje su napravile mobilne timove gdje bi pomogli ljudima kojima su kuće oštećene da bi ispunili te formulare. Nažalost puno puta smo opterećeni sa administracijom, ali to je nešto bez čega ne možemo. Dobro ste rekli, u Zagrebačkoj županiji znatnija oštećenja od Velike Gorice je pretrpio i grad Zaprešić, kao i ove sve općine koje ste vi spomenuli koje su dio Zagrebačke, ali i Sisačko-moslavačke županije. Oni su ovim zakonom adekvatno, također, obuhvaćene, međutim, ovo danas izlaganje je bilo u smislu je informacije javnosti jer fokus je uvijek, naravno, tamo gdje je najteže. Uvaženi kolega, zanimalo bi me što mislite o kriteriju indeksa razvijenosti koji se odnosi na potpomognuta područja i koje će također, biti kriterij koji će, osim toga je li na tom mjestu proglašena katastrofa, određivati hoće li područja, velikogorička područja biti obnovljena 100% jer vi ste ovdje rekli, mi potpadamo pod ovo novo u zakonu, s obzirom da je tu proglašena katastrofa, no nije indeks razvijenosti za svo to područje ispodprosječan. Smatrate li da su onda određena područja diskriminirana u odnosu na ona koja će se obnavljati 100% i što mislite da treba učiniti po tom pitanju s obzirom da se borite za taj kraj? Kada govorimo o indeksu razvijenosti, on je uvijek kada participiramo na europske fondove, Velika Gorica ima jako visok indeks razvijenosti i mi smo uvijek u nekome postotku 20, 30% kod ruralnog razvoja i kod bilo kojih drugih fondova, što je zapravo i pravedno jer kvadrat stana u Velikoj Gorici i u Velikoj Gorici obnovljene kuće nije jednak kvadratu stana u Glini ili okolnim naseljima. Tako da, što čovjek koji se, koji zapravo i brine o tome kraju planira napraviti, planiramo napraviti i u potpunosti obnoviti kuće, bez obzira na indeks razvijenosti, a sva sredstva koja dobijemo, znači mi moramo biti svjesni da u Velikoj Gorici je najmanji broj tih oštećenih kuća, tako da Velika Gorica svojim proračunom može izdržati da obnovi u potpunosti bez obzira na ičiju pomoć upravo te kuće.

Vi ste sa pravom skrenuli pažnju i na grad Veliku Goricu, ali i ostala područja u Zagrebačkoj županiji koja su stradala u ovom potresu. Ako se prisjetimo i potresa u ožujku, onda to sasvim sigurno jesu posljedice koje ćemo dugo vremena sanirati. No, također, ste naglasili i nešto što je posebno važno još jednom podcrtati, a to je da i u tom teškom trenutku za vas, vaši volonteri, posebice vatrogasci, iskazivali su solidarnost sa ljudima u mojoj županiji koji su teško stradali od potresa pa ovim putem zahvaljujem i vama kao jednoj od čelnih osoba u gradu Velika Gorica, ali i svima, ne samo iz grada Velike Gorice nego, bila sam u kontaktom sa vašom županijskom vatrogasnom zajednicom koja je neumorno svaki dan slala ekipe i naravno, vatrogascima iz cijele Hrvatske koji su nam puno, puno pomogli. Uistinu, pola naših timova javne vatrogasne postrojbe je radilo na području Sisačko-moslavačke županije, okolnih općina, a pola na našemu području. Apsolutno svjesni da smo mi i puno razvijeniji grad, puno bogatiji, a da imamo puno manje oštećenja od drugih gradova, mi smo i prema Sisačko-moslavačkoj županiji uputili već za nekoliko dana nakon potresa i 200 tisuća kuna potpore, kao što smo i primili iz općina Kravarskog i Pokupskog u naše hotele apsolutno sve obitelji koje su ostale bez krova nad glavom i kao što sam već rekao u govoru, 30-tak obitelji iz Sisačko-moslavačke županije.

ću od ovoga o čemu smo maločas raspravljali jer mislim da to pokazuje sukus problema i nejednakosti koje pred nas ovaj zakon dovodi i svega onoga što će iz toga proisteći u praksi. Dakle, zakon jasno propisuje, zakon na temelju kojega se rade ove izmjene i dopune, da će RH u državnom proračunu visine od 60%, gradovi i županije u visini od 20%, a vlasnici, odnosno suvlasnici nekretnine u visini od po 20% obnavljati nekretnine pogođene potresom. Sada smo mogli čuti obećanje da će to Velika Gorica učiniti umjesto svojih sugrađana. Je li to u suprotnosti sa zakonom? Ako zakon propisuje da građani sami participiraju 20%, hoće li svaka županija sada imati svoje kriterije, hoće li svaka lokalna jedinica samouprave imati svoje kriterije? To je jedno pitanje, a sada bih zaključila onu raspravu koja je i dovela do problema sa cijelim ovim zakonom, a to je na koji način uskladiti socijalnu pravednost i napraviti zakon koji će biti pravno održiv. Kada sam postavila pitanje Gornje Stubice, bila sam smrtno ozbiljna jer je to pitanje ukazivalo na ono što bi trebalo biti naš temeljni zadatak, a to je da kreiramo zakonodavni okvir koji se neće srušiti prvom ustavnom tužbom, stoga sam i upozorila na diskriminaciju u postojećem prijedlogu zakona koji različito tretira određena potpomognuta područja koja su istog indeksa razvijenosti. Ono što je važno reći je da je zakonodavac bio svjestan toga da to nije slučajnost jer da nije bio svjestan toga, ne bi uveo jednu perfidnu odredbu, dodatak umetnut u rečenicu koja kaže, na potpomognutim područjima financirat će se obnova 100%, a na kojima je proglašena katastrofa. Pretpostavljam da je zakonodavac mislio da se neće otvoriti indeks razvijenosti i uočiti da postoje potpomognuta područja koja su pogođena prethodnim potresom na kojima nije bila proglašena katastrofa pa da to neće ni doći u pitanje, ali za slučaj da dođe, on je sebe sačuvao. U trenutku kada smo otvorili pitanje ravnopravnosti potpomognutih područja to je i pitanje održivosti navedenog indeksa razvijenosti koji je temeljni kriterij za uspostavu ovog zakona, nismo dobili odgovor. Ako ćemo govoriti o katastrofi podsjetit ću da i katastrofa nije nešto o čemu proizvoljno razmišljamo, da je katastrofa nešto što je definirano Zakonom o sustavu civilne zaštite čl. 3., te kaže „katastrofa je stanje izazvano prirodnim ili tehničko-tehnološkim događajem koji opsegom, intenzitetom i neočekivanošću ugrožava zdravlje i živote većeg broja ljudi, imovinu veće vrijednosti i okoliš, a čiji nastanak nije moguće spriječiti ili posljedice otkloniti djelovanjem svih operativnih snaga sustava civilne zaštite, područne i regionalne samouprave na čijem je području događaj nastao, te posljedice nastale terorizmom i ratnim djelovanjem“ Dakle jedini kriterij za proglašenje katastrofe je način na koji je civilna zaštita odgovorila na terenu na tu katastrofu, a dobro nam je poznato da je naš sustav civilne zaštite u raspadu. I kako ćemo onda moći odgovoriti da smo ovdje trebali proglasiti katastrofu i temeljem kojih dodatnih kriterija koji nisu zakonom propisani, a u ožujku prošle godine nismo trebali proglasiti tu istu katastrofu. Podsjećam, mi smo zakonodavno tijelo, mi trebamo paziti da ovo što namećemo i što ćemo izglasavati bude zakonski provedivo. Ono što bih u tom smislu zaključno htjela reći da ćemo mi podnijeti amandman na taj famozni čl. 5. kojim ćemo pokušati objediniti sve i potpomognuta područja i područja od posebnog geostrateškog interesa i područja odnosno nekretnine koje su u vlasniku građana lošijeg socijalnog statusa jer je to jedini kriterij koji će biti i pravno provediv, ali i pravičan u odnosu na standard naših građana. Ono s čime ću zaključit ovu raspravu je to da ću podsjetit da smo mi već u ponedjeljak predložili strategiju, smjernicu strategije obnove Banovine jer trebamo građanima nuditi rješenja, a zakon nije rješenje, zakon je tek početak. I tu ovo nešto, nešto nas treba naučiti cijeli ovaj slučaj da nije dovoljno djelovati reaktivno, da trebamo raditi na prevenciji, pogledati što je sa cijelom Hrvatskom koja je na seizmički neotpornom području i nju ojačati prije nego što nam se dogodi još jedna katastrofa. Poštovana zastupnice, ono što se gubi iz vida je razlika između konstrukcijske obnove i potpune obnove objekata, vidimo da se u Zagrebu javio taj problem. Recimo danas prof. Josip Galić s Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu iznosi procjenu da će samo 95%, 95% ljudi u Zagrebu da uopće neće aplicirati za obnovu jer procjenjuje da je konstrukcijska obnova samo 1/5 u prosjeku troška ukupne obnove, dakle ne radi se o 80% koji se dobiva od države i grada nego se radi o 16% u prosjeku i onda ispada da je ljudima jeftinije i jednostavnije pokrpiti u centru Zagreba koliko mogu nego ulaziti u tu investiciju gdje 84% moraju odnekud izmislit i sami, a po Galićevoj procijeni 95% ih ta sredstva nema. Kako vidite taj odnos između konstrukcijske obnove i potpune obnove i gdje vidite pravedno zakonsko rješenje? Mislim da su građani u pogledu ovog zakona koji se predstavlja kao Deus ex machina što je trebao biti i za Zagreb, a vidimo po broju prijava da se to nije dogodilo, a posebice sada u ovom području koje je pogođeno i na sve ostale načine, a potres je samo potencirao i otkrio devastaciju toga kraja na koji nikad ranije nije bila svrnuta primjerena pažnja, a sada se u kontekstu domoljublja spominje samo kada se treba opravdati rupe u zakonu, što je čisti populizam. Građani nemaju pojma da oni neće dobiti ključ u ruke, da njihovi domovi neće biti zaista obnovljeni, nego da je riječ zaista samo o konstrukcijskoj obnovi koja je često tek manji dio obnove kao što su profesori ispravno upozorili. U tom smislu mi smo podnijeli amandman koji zahtijeva da se za građane lošijeg imovinskog statusa osigura cjelovita, potpuna obnova jer ako ćemo imat socijalni kriterij onda trebamo imat stvarni socijalni kriterij, a ne se pravit da ga imamo za potrebe medija. Poštovana zastupnice Selak Raspudić slažem se s vama u onom dijelu kad ste rekli da puno puta reaktivno djelujemo i tu je Sisačko-moslavačka županija zapravo sa nažalost potresom pokazala sve svoje probleme u punom svjetlu. Nažalost i na području Grada Zagreba u ovim dijelovima, recimo u Podsljemenu koja je kao elitna četvrt, imate dijelove gdje nema uopće niti vodovoda i kanalizacije, ali to se naravno ne može usporediti sa uvjetima na području Sisačko-moslavačke županije.

Nadam se i ja da će se prihvatiti naši konstruktivni prijedlozi. Ako se uzima kao temeljni kriterij indeks razvijenosti, a ona čujemo od resorne ministrice i od samog premijera da je taj indeks razvijenosti manjkav. Jednako tako ako govorimo o tome da stradalnost u Domovinskom ratu treba biti kriterij, a to nismo implementirali u zakon onda se radi o nekvalitetno pripremljenom zakonskom prijedlogu i o našim proizvoljnostima, kriterijima koji nisu zakonski definirani, s kojima se mi ovdje politikanski nabacujemo. Podsjetit ću da je naš temeljni zadatak napraviti održiv zakonski okvir i tu sam smrtno ozbiljna jednako kao i ostatak kluba. To nije pitanje toga što mi mislimo da bi trebalo biti kriterij. Dame i gospodo, vi ste predložili ovaj zakonodavni okvir.

Kolegice Selak Raspudić kad ste govorili o tome da se vrlo često reaktivno reagira mogu se složiti s vama, no rekla bih ipak da u ovom slučaju je i nešto napravljeno puno prije, a to je da je projekt Banovina uvršten u program Vlade sa ciljem revitalizacije tog područja kao i nekih drugih područja koja su doista pogođena depopulacijom i slabo su razvijena. Isto tako prošle godine u rujnu mi smo kao zastupnici novi saziv, svi zastupnici 6. izborne jedinice pozvani od strane lokalne akcijske grupe Una da zajedno sa stručnjacima, sa znanstvenicima i sa lokalnom samoupravom na cijelom tom području razmatramo strategiju za slijedećih 10 godina za to područje. Postoji ono što ljudi žele, oni su to stavili na 10 stranica kroz natuknice, ne trebamo mi njima raditi nikakve strategije niti smjernice nego poslušati što njima treba i početi to realizirati. Složit ću se upravo s ovim zadnjim što ste vi rekli, da trebate to početi realizirati. Vi ste dio vladajuće većine i odgovorni ste za to što to već nije realizirano. Da vam je doista bilo stalo do potpomognutih područja onda mi se sada ne biste ovdje hvalili počinjanjem nekih strategija revitalizacije i određenim dokumentima nego biste mi govorili o statističkim rezultatima onoga što ste već dosada postigli odnosno mi cijeli ovaj zakon ne bi na ovaj način donosili jer uopće ta područja koja su od osobitog i geostrateškog ali i povijesnog interesa zbog Domovinskog rata za Hrvatsku ona više već odavno ne bi bila potpomognuta. No, svejedno smatram da takve inicijative jer nikad nije kasno i dalje treba podržavati i da ne smiju ostati mrtvo slovo na papiru kao što su bile dosada za što vi u vladajućoj većini s obzirom da ste na vlasti već neko vrijeme ako ne i neka desetljeća, dijelite odgovornosti. Izvolite.

Kolegice i kolege zastupnici, poštovani predsjedavajući, kada se na sad očito šlampavo na brzinu sklopljen i donesen zakon kojeg mi nismo podržali ostali smo suzdržani, govorim o Zakonu o obnovi Zakona, kada se on nadoštukava na jednako šlampav način onda dolazimo do jedne klasifikacije potresom pogođenih područja koja neodoljivo podsjeća na legendarnu Borhesovu kinesku enciklopediju u kojoj se na komičan način brkaju različita klasifikacijska načela. U ovom slučaju imamo područja PK, NPK, PNK, NPNK gdje bi P bilo potpomognuta područja, a K bi bila područja na kojima je proglašeno stanje katastrofe. U svakoj ovoj klasifikacijskoj skupini javljaju se problematične situacije. Dakle, PK potpomognuta područja proglašena katastrofa bi bilo područje primjerice Petrinje i Gline. NPK bi bilo područje koje nije potpomognuto područje, a proglašeno je stanje katastrofe to je situacija u Sisku. PNK bi bilo potpomognuto područje na kojem nije proglašeno stanje katastrofe. Tu imamo ove situacije koje mogu dovesti do ustavnih tužbi kao što je slučaj Gornje Stubice koja je stradala u istoj kategoriji kao Petrinja, stradala je u potresu međutim budući da nije potpomognuto područje njeni građani će po ovakvom zakonskom rješenju biti diskriminirani u odnosu na primjerice građane Petrinje jer Gornja Stubica se nalazi u Krapinsko-zagorskoj županiji koju su zakonodavci propustili uvrstiti u ovaj prijedlog zakona. Dakle, potpomognuto je područje, a nije proglašena katastrofa. I na koncu NPNK nije potpomognuto područje, nije proglašena katastrofa tu je Grad Zagreb. Kad se govori o Gradu Zagrebu mi smo ovdje vodili polemike jer se pogrešno se percipira u dijelu javnosti da su to stanovi na jednoj od najskupljih lokacija možda uz Dubrovnik i Split u Hrvatskoj, to je povijesni centar Grada Zagreba, Donji Grad, da su to nekakvi bogataši, da tu ima kao što ima ljudi koji imaju više stanova, neki iznajmljuju preko Airbnba pa sada zašto bi hrvatska sirotinja i podstanari iz cijele Hrvatske, iz zagrebačkih predgrađa izdvajali za obnavljanje njihovih stanova. No, situacija nije tako jednostavna i ponovit ću ovo što sam rekao radi se samo o konstrukcijskoj obnovi koja otprilike tu iznosi 16%, a vidimo većina ljudi, to je vrlo jasno jer koliko je malo uopće zahtjeva za obnovu podneseno, da 84% moraju ljudi sami pa će radije malo pokriti di koliko stignu i živjeti u takvim stanovima, u takvim zgradama. No to nije samo centar Zagreba, vrlo malo se spominje recimo Medvedski breg, Čučerje, Markuševec i druga područja koja, gdje je stanje vrlo slično recimo, puno sličnije jednoj Petrinji nego stanje u centru Zagreba gdje je položajna renta ipak tih nekretnina je takva da ih mogu prodati i kupiti nove nekretnine negdje u predgrađu. Dakle, imaju ipak neku širu mogućnost ljudi djelovanja. Ono što može dovesti do pravednog rješenja u svoj ovoj klasifikacijskoj zbrci PK ili KP nastaloj zakonskim prijedlozima je imovinski cenzus koji je najpravedniji kriterij jer mi imamo i na području Siska jako bogatih ljudi. Istina vrlo ih je malo, većina živi teško, ali nema nikakvog razloga da kroz porez netko iz Like ili iz Slavonije koji je na granici iseljavanja plaća da se obnovi nekome tko je dobrostojeći. U tom smislu, ponavljam iako ih je jako malo, imovinski cenzus bi bio najpravedniji kriterij uz spomenuti kriterij geostrateškog interesa posebnog za neka područja i kriterij koji već imamo potpomognutih područja ali koji nije primjenjivan u cjelini vidimo na ovaj zakonski prijedlog. Ono što je najvažnije, žurno podići industriju i ekonomiju. Dakle, pomoći tvrtkama koje su tamo na terenu i ono što začuđuje zašto one već nisu uključene, zašto one obroke koje mogu pokriti ugostitelji s područja Sisačko-moslavačke županije po istoj cijeni po ...po istoj cijeni kojoj nudi Pleter zašto to ne rade oni, a Pleter dodatno popuni ono što oni ne mogu proizvesti sada od obroka. Također, kad govorim o ekonomskoj obnovi ključna stvar je jedna pametno osmišljena politika poreznih olakšica čime bi se privukle investicije na to područje i izvan županije, a možda i izvan Hrvatske.

Hvala lijepo. Kolega Raspudiću moji mladi Sinjani koje sam pozvao u roku sat vremena od potresa su skupili 20 tona hrane i potrepština koje su istu večer bile u Petrinji. Sinj je dao srce za Petrinju. Međutim kao i drugi krajevi ali je problem ako nemamo raščlambu ovoga sad sustava domovinske sigurnosti koji nije iskoordiniran. Mi imamo hrvatskog vojnika koji je ponos Hrvatske države, koji je u puno težim krizama i puno težim okolnostima kao što je Domovinski rat i borba za slobodu. Sada Civilna zaštita jednostavno ne funkcionira osim gospodina Truta koji sa činovima, ne znam koji su ono činovi, lipom odijelu obučenom, čizmama, najskupljim američkim i naočalama sunčanim drži predavanje. Sustav ne funkcionira.

Premijer evo krenut ću od zadnjeg i danas je izrekao jednu neistinu da ne upotrijebim težu riječ kad je rekao vi samo kritizirate, ne nudite nikakvo rješenje, a vi znate da smo mi u ponedjeljak imali prezentaciju cjelovitih smjernica strateške obnove Banovine gdje smo radili ovih nekoliko tjedana i sa urbanistima i ekonomistima i sociolozima i pravnicima da bi došli do tog rješenja. Test srca kao što sam već bio rekao je položaj. Hrvatska je pokazala veliko srce i pokazalo se ovo što se organizira spontano odozdo da sjajno funkcionira. Mi moramo stvari postaviti na zdrave temelje. Primjera pozitivnih ima.

Nakon pet godina svi su bili vraćeni, ni jedan trag u Gemoni više potresa nije bio. A imamo i na jugu Italije situacije gdje su ljudi u kontejnerima i desetljećima nakon potresa. Kolega Raspudić, ovaj zakon je previdio i preskočio jednu važnu problematiku a nisam primijetila da se nitko od vladajuće strukture do sad osvrnuo na nju. Njihov imovinsko-pravni status nije riješen, a u ovom trenutku sa ovom obnovom koja kreće bojim se da će on s time što je stavljen pod tepih dodatno se zakomplicirati. Što je problem sa imovinskim statusom Hrvata doseljenih iz BiH na tom području i što treba učiniti? Ovo stanje sada može biti i prilika da se riješe veliki problemi koji su postojali prije 29.12. jer nije situacija da mi kažemo prije nešto manje od mjesec dana je tamo bilo dobro, sad je loše. Ne, bilo je jako loše prije mjesec dana, a sada je katastrofalno. Imamo Hrvate iz BiH koji preko 20 godina tamo doseljeni su, pozvani su, žive u nekoj vrsti zatočeništva pravno-imovinsko jer ne mogu dobiti darovnice, niti otkup nekretnina u kojima žive. Oni nisu mogli primjerice aplicirati na energetsku obnovu jer nekretnine nisu njihove, niti su mogli išta raditi na tim nekretninama. E sad, iako država ima tvrtku za državne nekretnine ona nikad nije uspostavila u Sisačko-moslavačkoj županiji registar tih nekretnina. Sada im se nude nekakve darovnice, da nađu neke nekretnine ali kako će oni znati kad nema registra tih nekretnina koje su uopće uporabljive. Dakle, ovo je prilika da se i taj problem tih ljudi, Hrvata doseljenih iz BiH i imovinsko-pravnih problema koje imaju.

Uvaženi predsjedavatelju, kolege zastupnici i zastupnice. Evo sad možemo među uspjehe HDZ-ove vlasti uvrstiti i to da su jednu te istu prirodnu nepogodu uspjeli učiniti ustavno nejednakom za njima pogođene građane. Dakle, jednima će država nešto obnavljati sa 80%, drugima sa 100% bilo da se radi o konstrukcijskoj ili cjelovitoj obnovi. Pri tome i vrlo podmuklo to što građanima nitko nije objasnio u kakve zamke pritom mogu pasti i što konstrukcijska obnova zapravo znači. Dakle, na području koje je pogodio zagrebački potres na privatnim objektima država će obnavljati sa 80% udjela tzv. konstrukcijsku obnovu. A ta je obnova otprilike trećina ukupne cijene potrebnih radova da bi se stan mogao smatrati podobnim za život.

Dakle, građanima oštećenim u zagrebačkom potresu nitko neće obnoviti njihove privatne prostore na način sto postotne cjelovite obnove, pa je potrebno naglasiti da konstrukcijska obnova predstavlja građevinsku grubu razinu radova, a pri tome će u tijeku obavljanja tih radova i sami morati iseliti iz tih svojih nekretnina ne samo oni nego i vrijedne stvari sa kojima raspolažu, a kad se vrate u svoj stan morat će raditi dodatne radove koji će ih itekako koštati. Dakle, stan će biti sasvim sigurno sigurniji, bit će zbog toga i nešto vredniji. Ali mene zanima tko će imati toliko hrabrosti pa onda reći građanima, pogotovo onim stanovnicima kojih u centru ima poprilično puno, da će im primjerice za stan od 50 kvadrata trebati deseci i deseci tisuća kuna da bi njihov stan nakon konstrukcijske obnove bio ponovno useljiv i jesu li netkom tko je u socijalnoj kategoriji objasnili da će tek nakon konstrukcijske obnove biti izloženi razno raznim otkupnim mešetarima, eto jer oni sami neće moći osigurati sredstva da stan vrate u prvobitno stanje. I umjesto obnove koja bi kao što smo mi to predlagali kad god je to moguće inzistirala na dodanoj vrijednosti zgrade kroz investicijske udjele, primjerice dodavanjem jedne ili dvije nove etaže zbog koje bi investitor bio obvezan suvlasnicima zgrade izvršiti cjelovitu obnovu uz nadzor grada, uz nadzor države ali bez da država to mora financirati jer za tim tada ne bi bilo niti potrebe, mi smo prilikom donošenja prvog zakona imali jedno populističko natjecanje kada smo se razbacivali sa postocima kao da se nešto badava dijeli. Ne, to se sve plaća iz sredstava poreznih obveznika pa čak možemo donekle to smatrati i ovim sredstvima koja će se vratiti iz fondova EU. Centar je već tada rekao da je takva situacija neodrživa i neizvediva, da zbog toga Grad Zagreb neće obnovljen niti u slijedećih 15 godina, a sada 10 mjeseci vidi se da je tome upravo i tako. U Zagrebu ne samo da još nema nikakve obnove nego će se većina zgrada i kad se krene u obnovu samo pregletati iznutra, izvana ćemo presvući zgrade novim slojem fasade i nakon toga ćemo se svi praviti ludi i tvrditi da je u Gradu Zagrebu sve kako treba. Divno ćemo obnoviti tako grad. Doduše jednako neotporan na potrese kakav je bio i prije 22. ožujka 2020. No, zbunjivanje javnosti i nejednakost obnove idu dalje. Nakon petrinjskog potresa shvatilo se da se tom kraju ne može ponuditi samo konstrukcijska obnova jer bi u tom slučaju svi iz kraja tog iselili, a ionako su prevareni u onom što se obnovom zvalo nakon rata, pa im je obećana 100%-tna obnova. Naravno ni takva obnova se neće moći realizirati jer je naprosto nemoguće. Mnoge od oštećenih kuća bila su polunaseljene, a neke od njih su bile nedovršene i prije potresa, mnogi su imali katnice u kojima kat nije bio uopće useljiv i sad umjesto srušenih predimenzioniranih i polunaseljenih kuća često će se vlasnicima izgraditi manje kuće. Dakle, do razine useljivosti, ali ne onakve kakve su imali nekad, ne u njihovim prethodnim kapacitetima. I sad ako uzmemo situaciju da netko u Zagrebu će i nakon konstrukcijske obnove dobiti neuseljiv stan, a netko u Petrinji useljivu kući jasno je da će ovakva situacija stvoriti prostor široke manipulacije, a među građanima stvoriti dodatnu nejednakost ali očito nejednakost i nepravdu HDZ jako voli. Nadalje, petrinjski potres je pogodio i dio Zagrebačke županije čiji bi građani htjeli dobiti isti status kao i oni petrinjski.

Hvala potpredsjedniče. Ovako, Stranka Fokus je još od prvog čitanja Zakona o obnovi još kad smo krenuli zapravo donositi inicijalni zakon bila jedina jasno protiv ovako lošeg zakona o obnovi. Razlozi za to su brojni, od toga da se ne rješava problematika konzervatora koji koče obnovu, poskupljuju radove i sprječavaju ojačanje objekata na razinu koja bi mogla podnijeti jače potrese u budućnosti pa preko toga da se ovime ne rješavaju imovinsko-pravni problemi koji su uz konzervatore u mnogim slučajevima i doveli do ovakvog stanja, pa do toga da je ovakav zakon realno diskriminatoran i duboko nepravedan. Smatramo da je zakon nepravedan jer ne vidimo opravdan razlog da porezni obveznici, da porezni obveznici što uključuje i one koji su podstanari financiraju obnovu nekretnine nekome tko ima još primjerice 3 poslovna prostora u centru grada ili 5 apartmana na moru. Sada su svi oni koji su savjesno održavali svoje nekretnine i plaćali osiguranje ispali naivni, a postavlja se pitanje zašto bi više itko u Hrvatskoj plaćao osiguranje od bilo kakve veće prirodne nepogode. No ni tu nije kraj apsurdima ovog zakona. Ovaj zakon predviđa toliko kompliciran proces obnove, dakle prikupljanja dokumentacije i ostalo da se građani gube u šumi administracije. Podsjetimo govorimo o ljudima koji nemaju krov nad glavom. A postavlja se i pitanje kako da vjerujemo da se i na ovoj obnovi neće dogoditi pljačka? Kako da znamo da se neće primjenjivati recimo požeški model odabira izvođača radova ili Žinićevi modeli gradnje i stanovanja ili Bandićevi modeli sastavljanja troškovnika što smo imali prilike vidjeti prilikom gradnje žičare? Ali na kraju najbitnija činjenica da ni skoro godinu dana od potresa u Zagrebu obnove realno nema. Hoće li stanovništvo Sisačko-moslavačke županije čekati isto toliko? Možda će se i dogoditi malo kozmetike pred lokalne izbore, ali realno to će biti to. Podsjetio bih kada je krenula rasprava u prvom čitanju ovog zakona tada se nas iz Stranke Fokus nazivalo pogrdnim imenima poput empatički noalidi i sl., nažalost sada se iz dana u dan pokazuje da smo bili u pravu kada smo upozoravali da je zakon loš u čemu su nam se kroz drugo čitanje snažno pridružili i neki drugi zastupnici. Tada smo upozoravali što će se sve događati i nažalost bili smo u pravu. Stoga sad apeliram još jednom, ukinite ovaj zakon i donesimo novi zakon koji će za sve građane vrijediti jednako u slučaju svih prirodnih katastrofa, a gdje će kriterij za pomoć biti imovinsko stanje vlasnika nekretnina, a ne geografski smještaj, stupanj razvijenosti područja ili neka druga proizvoljna kombinacija kriterija vladajućih. Država treba obnoviti javnu infrastrukturu, to je jasno, ali kod privatne imovine treba biti kriterij imovinskog statusa. Nadalje, ljudi kojima su porušene kuće nemaju više vremena čekati godinama na obnovu. Zato još jednom predlažemo da se hitno preko Hrvatske banke za obnovu i razvoj dodijele beskamatni krediti za obnovu koji bi građanima mogli sami, kojima bi građani mogli sami doslovno sutra krenuti s obnovom, a tijekom obnove će se utvrđivati tko je dobrog imovinskog stanja da taj kredit može otplaćivati, a tko je siromašan pa da mu se kredit oprosti? U protivnom obnova će trajati desetljećima u režiji države, dio novca će opet nestati kroz sumnjive nabave, a budućim generacijama će ostati deseci milijardi kuna novog duga, duga koji će se u budućnosti pretvoriti u dodatni porezni pritisak koji će smanjivati konkurentnost ekonomije, koji će kočiti rast plaća i posljedično rezultirati nastavkom iseljavanja mladih. Ne budimo naivni, HDZ trenutno ne razmišlja kakve će dugoročne posljedice imati ovaj zakon, zato ni nema procijene fiskalnog učinka. Trenutno im je samo bitno kupiti glasova za lokalne izbore, a pri tom ne pitaju za cijenu. No ne mora biti tako. Iako je izgubljeno već puno vremena još uvijek nije kasno da prihvatite naše prijedloge, ali to mora biti novi zakon. Ovaj zakon više nema smisla popravljati, te će stranka Fokus glasati protiv ovog zakona.

Nije istina da ste bili jedini protiv, mi smo također dakle kao klub i stranka Centar i stranka GLAS od prvog čitanja jasno rekli zašto ne podržavamo ovaj zakon, zašto je on loš, pri tome smo nudili i naša rješenja koja su bila realna, koja nisu išla za novim kreditnim zaduživanjem građana nego su išli u jedan investicijski ciklus koji omogućava cjelovitu obnovu grada, dakle građani bi dobili nove, sigurnije i bolje nekretnine, a da ih to ništa ne košta. Država je samo trebala predvidjeti dobar model što nažalost vladajući nisu za to imali sluha. Također želim reći da su naši prijedlozi i rješenja vrlo odgovorni i vrlo socijalni. Mi smatramo da država mora imati ulogu socijalnog faktora i solidarnog faktora ovdje, ali građanima pogođenima u oba potresa mora dati iste vrijednosne kriterije. Isto tako moramo imati razrađene kriterije i za slučaj bilo koje katastrofe sličnog karaktera na području cijele Hrvatske.

U drugom čitanju mislim da ste i vi bili protiv, što mi je drago. Moram priznat da su vaši prijedlozi puno bliži i onome i što mi zagovaramo i da su zapravo daleko, daleko bolje rješenje nego ono što je vladajuća većina zajedno sa, ako se ne varam, SDP-om i Možemo izglasala. Poštovani, ne znam da li ste kad spominjete osiguranje, da li ste svjesni kako su prošli osiguranici koji su svoje aute osigurali od primjerice pada dijelova zgrada na svoje auto nakon potresa i da im osiguranja nisu to isplatila jer su se osiguranja međusobno dogovorila da će naći pravnu neku začkoljicu kojom će se izvuć iz te situacije i reć da to ne vrijedi u slučaju potresa? Drugo, da li možda znate nabrojati, sad vas zbilja tražim da mi nabrojite jedno, jedno osiguranje koje osigurava od potresa u Zagrebu i ovom dijelu Hrvatske?

Dakle što se tiče osiguranja automobila ja sam mislio da ovdje pričamo o osiguranju tj. obnovi nekretnina, ne o kupnji novih automobila. Što se tiče osiguravateljskih društava nisam prodajni predstavnik osiguravatelja tako da njihove ponude na pamet ne znam, ali po društvenim mrežama su mnogi pričali da su, jesu osigurali, dobili su, dobili su neke odštete, neki su imali problema s tim, to je činjenica, to je i dio koji pravna država mora rješavati. Dakle evo ja mislim da, da definitivno na tržištu postoje osiguravatelji koji, koji, dakle ispunjavaju tu funkciju kako bi trebali. Poštovani kolega Nađi, a gledajte lijepo je liberalizirat stvari, lijepo je postaviti određene parametre, ali ovo je katastrofa. Ovo je katastrofa, ovo je, ovdje morate dijagnosticirati problem, morate naći rješenja. Dakle, nijedan zakon nije idealan koji se ovdje donosi. Ja nemam ništa osobno protiv vaših cenzusa imovinskih koji ste postavili, ali recite vi meni, ja sam bio na tom području, recite vi meni što ćemo mi napraviti sa centrom Petrinje, centrom Gline i starim dijelom grada Siska? Pazite, oni ljudi koji žive u tom dijelu koji je potpuno razrušen nemaju sigurno sredstava za to popravljati, a mi možemo samo birati oćemo se odreći našeg kulturnog nasljeđa, naše vrlo vrijedne baštine ili ćemo to popravljati? Razumijete, dakle nije sve u normi, ima život. Kolega, ja vas razumijem sa kojeg stajališta vi polazite, ali treba imat na umu da se isto to govorilo i nakon zagrebačkog potresa i evo sad je već prošlo i 10-tak mjeseci nikakva obnova još uvijek nije krenula. Dakle, dakle da smo donijeli zakonsko rješenje kojim bi se građanima omogućilo financiranje toga, ta obnova bi već bila u punom jeku, neke zgrade bi vjerojatno već bile i gotove. Naravno da država treba obnovit onaj dio javne infrastrukture, tu se slažem u potpunosti, dakle škole, bolnice i ostalo, taj dio treba preuzet država. Za one koji si stvarno ne mogu priuštit obnovu taj dio treba preuzet država, ali ja ne vidim smisao u tome da ako postoji neka osoba koja ima, karikiram, 5 apartmana na moru da joj, da joj ljudi plaćaju obnovu nekretnine koja joj nije nužna za život.

Zahvaljujem se. Poštovane kolegice i kolege, kad smo radili zakonodavni okvir za obnovu ono što je bio osnovni cilj je garantirati građanima, dakle da će država i grad Zagreb ali i županije druge koje su bile pogođene potresom sudjelovati u toj obnovi i to u značajnom financijskom dijelu i da će se svima onima kojima je dohodak ispod određene granice garantirati sto postotno financiranje konstrukcijske obnove iz razloga što znamo da, iz ekonomsko-socijalnih razloga to ne mogu. To je ono što je ključ. Sve ostalo je u provedbi. Provedbu regulira Vlada. I šta nam je sad ovih nekoliko mjeseci provedbe Zakona o obnovi pokazalo? Pokazalo je da smo u taj proces ušli nespremni, da nismo čak niti pripremili projektnu dokumentaciju za Fond solidarnosti za koji smo znali da nam dolazi da ćemo te novce dobiti i da nismo posložili procese i procedure na način da se nedvosmislen odgovor građanima kad nas zovu i pitaju može dati. Vi znate da je tako, jer vi zajedno sa gospodinom Uhlirom i gospodinom Evanđeličem sami na kraju i na društvenim mrežama dajete odgovore građanima i ti odgovori često nisu jednoznačni. Zašto? Jer nisu u detalj razrađene procedure. Nisu razrađene procedure i iz razloga što je potres razotkrio zapravo zakonodavne prepreke, kolizije iz različitih propisa koje sada vama stvaraju naravno te probleme u provedbi. Ali u čemu je moja najveća briga? Moja najveća briga je kada čujem da nakon svog ovog iskustva koje imamo sa Zagrebom gdje se apsolutno ništa nije obnovilo u 10 mjeseci, kada čujem te velike poruke koje HDZ šalje Baniji, onoj istoj Baniji gdje su ih 30 godina zanimali samo resursi. A ti resursi koji su se banijski otimali Banijcima i nisu im se vraćali ni u vidu investicija pa tako da su završili kao druga najmanje razvijena županija u Hrvatskoj su bili šumski resursi, imamo tisuće prigovora građana na preveliku sječu šuma. Istraživanje eksploatacija ugljikovodika, na veliko su se davale koncesije upravo za to područje još prošle godine, te ta istraživanja ne daju ništa lokalnoj zajednici i eksploatacija ugljikovodika samo uzima od njih i jako me zanima kako ćemo se sad izvući iz tih ugovora kada se zapravo vidjelo da je tlo nestabilno nakon potresa da se radi o trusnom području i da je došlo do značajnih promjena u tlu koje su nastupile nakon potresa. Isto tako tamo je HDZ evo baš je tamo izabrao mjesto gdje će se skladištiti radio aktivni otpad. Dakle, to je ona vizija koju je HDZ imao za Baniju. Uzet ćemo resurse, tamo će staviti radio aktivni otpad i sad bi mi trebali vjerovati da je upravo to stranka koja će revitalizirati to područje. Nemojte se ljutit ali ja to jednostavno ne vjerujem. Dakle, o sposobnosti obnove, dakle vidimo sve, dakle na samom ovom primjeru HDZ-a i njihovih partnera Milana Bandića. Dakle, imamo još uvijek pedesetak familija u Čučerju samo koje spavaju u kontejnerima 10 mjeseci nakon potresa. Imamo 200 ljudi u hostelu smještene čitave obitelji po jednoj sobici u hostelu kojima se nije mogao iznajmiti stan na području grada Zagreba, ali su se mogle darivati kuće i stanovi županu za kojeg čujem da više nije župan od prije par minuta, gospodinu Žiniću. Dakle, ono što je ključno pitanje kako osigurati brzu, efikasnu i održivu revitalizaciju ovih područja pogođenih potresom. I tu ću se složiti sa onime, to smo mi i prije govorili dajte ljudi osigurajte barem sredstva ljudima za samo obnovu. Hajmo fakat preko HBOR-a dati beskamatne kreditne linije za obnovu i zatvarat ljudima te kredite 60% država, 20% grad. Po izvješću dobivenim izvješćima od nadzornih organa tako da vam nadzor nad građenjem odmah da i dokumentaciju i vi zatvarate ljudima kredit u onim omjerima u kojima ste dobili prihvatljive troškove. To bi toliko ubrzalo čitavu proceduru, a i vama smanjilo cjelokupnu administraciju. Dakle, isto tako ja moram postavit ovdje pitanje gdje je Fond Civilne zaštite? Prije pet godina ste u zakon si stavili obavezu da ćete osnovati Fond Civilne zaštite za upravo ovakve štete [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] Gdje je taj fond?

Kolegice Benčić referirat ću se na početak vašeg izlaganja. Da, nije jasno i nije jasno iz razloga što se kaže da će država u jednom članku, dakle članku 5. se kaže da će država rezervirati sto postotna sredstva za one koji ispunjavaju uvjet da su potpomognuto područje i da je na tom području proglašena katastrofa što je i jedno i drugo diskutabilno jer se ne zna jel' se misli na područje kao županiju ili područje jedinicu lokalne samouprave što može biti različito kao što je na primjer od Siska a da ne govorimo da je Odluka o proglašavanju katastrofe vladina odluka nad kojom Parlament nema nikakvu kontrolu kao što nemaju ni građani i ona je diskreciona ocjena Vlade. Dakle, to je jedan dio problema. Drugi dio problema je da u članku 7. se navodi da će Vlada odlukom naknadno kad se popišu štete donijeti još dodatne kriterije na temelju kojih će donositi odluke o otpisivanju obaveza uplata.

Nije točno da obnova u Zagrebu nije prošla odnosno nije počela. Obnova je itekako počela jer inače bi se smrzavali građani Grada Zagreba bez dimnjaka, bez krovova i bez svega, ali počela je sa sredstvima pričuve, sa sredstvima građana, sa njihovom inicijativom. Nije počela s vama se mogu početi u dijelu ono što je predviđeno za rušenje, što je imalo crvenu naljepnicu, što je bila statička ugroza objekta odnosno da je to opasno za stanovanje. Ali građani su itekako kroz svoje pričuve ogromne novce potrošili za popravak krovišta, dimnjaka da bi se mogli grijati da bi mogli koliko toliko pristojno u Zagrebu živjeti i treba im skinuti kapu. Samo treba reći i slijedeće, pričuva kakva je bila u Zagrebu u Glini je nema, u Petrinji je nema, u Sisku je nema i zato treba naći drugačija rješenja. Tako je, slažem se, samo ću reći ovako ono što je tu razlika je da jesu počeli sanacijski radovi, sanacija, ono što zovemo obnova u zakonu kao konstrukcijska obnova nije počelo. I da, masovno su građani sami cjelokupnu sanaciju platili, bilo da su dizali kredite, bilo da su iz pričuve plaćali. E a sad dolazimo do još jedne stvari, a to je odnos upravitelja zgrada prema tim građanima. U velikom broju slučajeva u Zagrebu je to GSKG gradska firma koja ucjenjuje i reketari sustanare na način da im primjerice podnošenje zahtjeva za obnovu naplaćuje 3.000 kuna. Upravitelj zgrade kojeg inače plaćate za te stvari da vam to radi.

Htjela bih samo budući da se osjećam suodgovornom, kolegica je rekla da eto nemamo više župana, a nisam dobro provjerila ali sam vidjela zabrinutost s ove strane i vidjela sam [[Upadica: Sve ok, tu je župan još uvijek.]] kolege su počele brzo tipkati u mobitele da vide što se dogodilo, eto župan je još uvijek živ i zdrav pa da ne bi bilo da širimo ovdje fake news, dakle ne treba vidjeti što piše po Facebooku, vidjela sam da se kolega i zabrinuo i da su se malo rastrčali. Ali htjela sam reći i dati priliku možda da nešto kažeš o tome o čemu smo govorili, a nije se ovdje o fondu civilne zaštite, dakle o onome što država sama sebi propisuje. Ovdje nema kolege Borića pa mu reći neka pogleda, govorio je o dužnostima lokalne uprave i samouprave, dakle ovo što smo mi i ovdje donijeli zakon nije usklađen ni sa Zakonom o proračunu ni sa Zakonu o financiranju lokalne uprave i samouprave, ovaj zakon što smo mi izmjene i promjene lokalne uprave i [[Upadica: Vrijeme.]] samouprave Dobro, ono što, ja sam se doduše ponadala da u hrvatsku demokraciju da netko tko takve teške optužbe ima kao župan Žinić kad si spomenula da je naslov negdje da je dao ostavku da zaista je i da krećemo prema nekakvoj demokratskoj kulturi, nažalost ne. Čekamo ne znam Godoa valjda da dokaže da čovjek živi besplatno u državnoj kući 20 godina i više, ali da se vratimo na fond. Dakle, fond u Zakonu o sustavu civilne zaštite propisana je obaveza i piše, država osniva dakle fond za civilnu zaštitu kojim će se financirati štete i, štete u slučaju prirodnih nepogoda i katastrofa. Da smo mi zaista taj fond osnovali kad smo ga trebali osnovali u njemu bi danas već imali značajna sredstava kojima bi mogli dakle barem ovaj prvi dio sanacija dakle reagirati odmah.

Kolegice Benčić, drago mi je bilo čuti da smo se barem malo približili u stajalištima oko financiranja obnove iz razloga jer vidjeli smo baš kroz ove katastrofe da država strašno loše je reagirala i da su zapravo građani se tu puno bolje organizirali i zato sam mišljenja da je ključno to da se što prije sredstva doznače građanima pa kojem god modelu to na kraju bilo kako bi građani mogli krenuti u obnovu. Jer kada gledamo koja su sredstva sad planirana u proračunima očito je da 40-tak godina ta obnova tim tempom neće biti gotova. Da, upravo tako mi smo dapače prema sredstvima koje je ova Vlada rezervirala u proračunu za obnovu Zagrebu, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu izračunali da će tim tempom investiranja obnova trajati 200 godina, 200, dakle ako ćemo takva ulaganja imati. No, zato ono što mi sugeriramo je da naravno se oslobode i sredstva iz drugih izvora kao što je primjerice Hrvatska banaka za obnovu i razvoj gdje je obnova jedna od kategorija propisanih Zakonom o Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj kao što je društvena djelatnost, dakle ispunjavanje određenih društvenih ciljeva kao što je i naglašena neprofitnost odnosno da cilj te banke nije stvaranje profita nego investiranje u gospodarsku i društvenu djelatnosti. I ja se pitam zašto to već nismo napravili? Možda nismo napravili jer je i na naplatu došao dugogodišnji nerad i neulaganje u institucionalne kapacitete HBOR-a koji možda to ne bi niti mogao ili znao provesti. Ali to nam ne smije biti izlika [[Upadica: Vrijeme.]] jer znamo da ćemo na taj način ubrzati obnovu i moramo zaista krenuti u tom pravcu.

Hvala lijepa poštovani predsjedavajući, poštovani ministre sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Evo cijeli dan raspravljamo u ovom trenutku o najznačajnijoj temi i mislim da iz cijele ove rasprave koja je bila i konstruktivna da će sigurno i predlagatelji imati u vidu i sve ono što bude moguće i sve što je konstruktivno da će imati u vidu kod uvažavanja naših prijedloga. Ono što moram reći da kad kažemo riječ katastrofa, a katastrofa nam se dogodila to samo po sebi govori da nam se dogodilo nešto doista strašno. I sam taj dana kad se svi skupa prisjetimo, kad smo gledali slike onoga što se dogodilo na potresom zahvaćenom području mislim da smo bili prije svega užasno žalosni što nam se to događa u godini koja je stvarno bila puna svakojakih događanja, pa i još jednog potresa koji nas je pogodio ovo zagrebačko područje u ožujku i da smo mislili Bože šta nam se još može dogoditi. Ali mislim da je najgore od svega što se dogodilo to su žrtve i to je ona nenadoknadiva šteta. I ja još jednom ovom prilikom izražavam osobno žaljenje i sućut obiteljima koje su pretrpile taj gubitak. Međutim, obzirom na strašnu razornost tog potresa mislim da u stvari smo sretni da uz božju pomoć nemamo i veće ljudske žrtve. Materijalna šteta je ogromna. Mi još u ovom trenutku ne možemo sagledati kolika je vrijednost te materijalne štete i ona će tek kroz neko vrijeme biti poznata.

I mislim da tek sada vidimo koliki je značaj toga što smo članica EU. Možemo zaista sa sigurnošću reći da ćemo kao država poduzeti sve što možemo da se u što kraćem periodu na tom potresu obuhvaćenom području saniraju sve štete i da se ljudima ponovno omogući normalan život. Naravno da to nije moguće preko noći, jer je šteta ogromna. Međutim, ono što je važno i za istaknuti i što smo sigurno svi bili ponosni što smo u tom trenutku pokazali veliko zajedništvo i solidarnost kao narod i na to svi zajedno možemo biti ponosni. Ono što želim istaknuti kao Karlovčanka i zato sam se prije svega i javila za ovu raspravu. I karlovačko područje je uslijed potresa koji je imao epicentar na području Sisačko-moslavačke županije pretrpio određenu štetu. Međutim, bez obzira i na trenutno saniranje štete koje smo imali i na vlastitom području mi smo i kao grad i kao županija reagirali da smo odmah isti dan uputili i naše timove u pomoć na područje Sisačko-moslavačke županije kako bi se tamo pomoglo jer je tamo šteta bila neuporedivo veća. I zahvaljujem se ovim putem svim službama, ponajprije i vatrogascima i HGSS-u i Crvenom križu što su zaista djelovali promptno. Mislim da se odreagiralo najbrže što se moglo i najbolje što se moglo. Naravno da uvijek nakon proteka određenog vremena svi možemo bit generali poslije bitke kako se ono kaže i možemo tražiti određene propuste. Naravno da se uvijek može bolje i da se treba raditi na poboljšanju sustava kako bi u budućnosti oni bili učinkovitiji. Međutim, ono što bih rekla vezano na sam ovaj zakon i ono što je danas u tijeku rasprave bilo najviše spora oko toga načina sufinanciranja obnove i u Karlovačkoj županiji koja je jednim većim dijelom je potpomognuto područje sam grad Karlovac nije u tom režimu, iako je u njemu najviše štete. Međutim, ja moram reći da se ipak iako znamo da se ta šteta mora sanirati, ljudima pomoći ipak se ne mjerimo sa područjem Sisačko-moslavačke županije jer smo svjesni da je tamo šteta neuporedivo veća. I da su oni jednostavno i po indeksu razvijenosti u nešto goroj poziciji nego što smo mi. Tako da evo i u tome želimo pokazati da smo svjesni situacije i da smo spremni bit solidarni i da smo sigurni da će država poduzeti i sve ono što je moguće da se u ovoj situaciji svima pomogne razmjerno koliko je to moguće. Uvažena zastupnice Jelkovac, kao što ste rekli o aktivnosti ja bih spomenula isto tako da su velike aktivnosti koje je naša Vlada poduzela i poduzima nakon potresa dodatnih 160 milijuna kuna za mjeru očuvanja radnih mjesta za pogođena područja. Tako se u najvećoj mjeri to odnosi na Sisačko-moslavačku županiju. Dakle, ogroman je paket pomoći koji je Vlada uputila gospodarstvenicima na tim područjima. I budući natječaji svakako će biti upravo u smjeru za popravak silnih radionica i postrojenja za povećanje kapaciteta, njihovih kapaciteta. Dakle, prijedlog izmjena Zakona o obnovi, tj. njegovog proširenja na nastradalu Sisačko-moslavačku županiju zaista će omogućiti povratak građanima u normalan život, a i što bržu i učinkovitu obnovu. Mislim da je to značajno istaknuti iz razloga što smo svi mi svjesni da bez paralelno obnove i stvaranja mogućnosti za ubrzani rast gospodarstva i na ovom području koje je preživjelo ovakvu katastrofu treba u stvari paralelno raditi i jedno i drugo – i jačati gospodarstvo i raditi obnovu što se tiče zgrada. Jer jedino tako možemo nakon što obnova stambenog fonda bude završena imati i obnovljeno gospodarstvo i omogućiti ljudima da kvalitetno žive na tom prostoru. Tako da vjerujem da je to ispravan put, a kroz ove mjere ne samo za potresom pogođena područja to smo imali i kroz Covid krizu, Vlada je pokazala da je svjesna koliko je gospodarstvo važan segment u društvu i da jedino tako možemo se učinkovito boriti protiv tih kriza koje su nas snašle, a mi smo kao i kao grad, a vjerujem da su tako i brojne druge jedinice lokalne i regionalne samouprave pomagali gospodarstvo iz svojih lokalnih proračuna svjesni koliko je to važno. Evo, poštovana kolegice svakako želio bih reći da ste pogodili možda u meritum stvari o onome o čemu se možda nije dovoljno raspravljalo kada ste spomenuli EU fondove. Oni su kao i drugi izvori prihoda uz ovaj zakon koji je svakako povoljan za sve područje koje je zahvaćeno potresom od Sisačko-moslavačke županije preko Zagrebačke gdje sam ja i Karlovačke gdje ste vi, tako da bitnost naglašavanja europskih fondova i sastavnice EU je upravo ono što ste vi danas rekli, a u čemu možda složite se sa mnom, pridajemo premalo pažnje jer nije rješenje problema.

Pa hvala kolega na vašoj konstataciji, da smatram da smo, kroz obnovu smo već jednom prošli poslije Domovinskog rata kada smo isto tako imali uništeno ne samo stambeni fond nego i sakralne objekte i sve ono što je bitno za očuvanje naše kulturne povijesne baštine i znamo koliko to zahtijeva isto tako financijskih sredstava da bi se obnovilo, a mislim da je vrlo značajno sačuvati i našu kulturno povijesnu baštinu. Stoga smatram da zajedničkim snagama i ovim sredstvima koje ćemo dobiti iz Fonda EU, a i našim vlastitim sredstvima ćemo učiniti maksimalan napor da se to, sve što je stradalo obnovi i da bude isto pa čak i bolje nego što je bilo. Kolegice Jelkovac govorili ste o ljudskim žrtvama i zaista najteža su ljudska stradanja. Naš prioritet treba biti zaštiti ljudske živote pa bih upravo shodno tome rekla i upozorila da bi zaista trebao Grad Zagreb sve ove trakice koje vidimo po centru Zagreba zamijeniti što prije nekakvim skelama jer te trake se već nalaze na podu nogostupa, travnjaka i sl., a sa jednom skelom koja nije tako skupa mogu se zaštiti pješaci koji tu prolaze posebno djeca. Ljudski život je najvredniji i nenadoknadiv je gubitak svakog ljudskog života tako da se u svakom slučaju treba poduzeti sve mjere kako bi se ljudi zaštitili od eventualnih nesretnih događaja koji mogu biti uslijed oštećenja koja su na zgradama nastala, a isto tako i apel svim ljudima dobre volje i velikog srca da ne kreću sami i na ovom potresom pogođenom području u saniranje štete tamo gdje su zgrade zaista u vrlo opasnom stanju, da se ne događaju nesreće jer vidimo da ima i toga. Zgrade koje su ionako sada neuseljive i nisu za stanovanje mogu sačekati i koji dan, neće se ništa dogoditi ako se počne nešto sanirati na njima kroz neko vrijeme ali od strane stručnih osoba, ako ljudi sami krenu nešto raditi vidimo da se događaju i nesreće i mislim da to treba izdignuti u mjeri koliko god je to moguće.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvaženi ministre, kolegice i kolege evo dozvolite da cijeli dan sam ovdje u saboru i pažljivo slušam ono što se govori bilo da dolazi sa ove strane ili druge strane sabornice. Prije svega želim jasno i decidirano reći i zahvaliti Andreju Plenkoviću predsjedniku Vlade RH i svim ljudima iz Vlade RH koje, ja bih rekao da ne postoji vlada u ovih proteklih 30 godina koliko je ova Vlada doživjela prirodnih katastrofa samo u godinu dana. Stoga želim zahvaliti tim ljudima koji svakodnevno rade na tome da upravo ovi ljudi o kojima govorimo dobiju ono što naravno trebaju dobiti, a to je egzistencija i nastavak života na području Sisačko-moslavačke županije. Želim zahvaliti braći vatrogascima, svim dobrim ljudima volonterima, vama na kraju krajeva saborskim zastupnicima koji ste dio svog vremena odvojili i proveli na području bilo da je riječ o Petrinji, bilo da je riječ o Glini ili Sisku. Ja sam imao kroz evo svoje 53 godine starosti 11 mjeseci boraviti u Petrinji i to '88. godine kada je Petrinja odnosno Banovina bila jedan od rekao bih najpotentnijih gospodarski govoreći dijelova RH, kada je na tom području bilo zaposleno preko 30.000 radnih mjesta. Bio sam drugi puta na Banovini poslije Oluje kada je ostala sva ona pustoš koja je ostala nakon agresije na RH i bio sam treći puta evo sada prije mjesec dana nešto malo manje sa dobrim ljudima građevinarima koji su uzeli svoje radnike, odveli ih u Petrinju, Sisak, Glinu i pomogli ljudima popraviti barem onu minimalnu štetu da bi mogli prezimiti zimu. Ovdje se rasprava uglavnom svodi što i nije čudno ovo je parlament ovdje uglavnom rasprava ode u političkom smislu, no budimo realni, govorimo o brojkama i ja ću ponoviti možda neke brojke koje su, koje su vrlo bitne. Potres koji se dogodio na području Sisačko-moslavačke županije je bio 6,2 po Richteru. U snazi gledano on je bio 10 puta snažniji od potresa koji je pogodio područje Grada Zagreba. Spominjale su se kuće iz poslijeratne obnove od svih obnovljenih kuća na području Banovine samo 1,85% tih objekata se srušio u ovom potresu koji se je dogodio 29. prosinca prošle godine. Sve ima svoje vrijeme, svako zlo što kažu naši ljudi donese i neko dobro. Možemo donijeti dobro i ovaj zakon treba donijeti dobro ljudima koji žive u tom području i na tom području. To je bit ovog zakona. I siguran sam da uz sve ove primjedbe koje ste iznijeli i ja se sa dobrim dijelom tih primjedbi apsolutno slažem trebaju biti implementirani u ovaj zakon i ljudi koji očekuju od hrvatskog parlamenta da donese zakon koji će njima donijeti dobro će zasigurno biti zadovoljni kad budemo izglasali ovaj zakon. Koliko sam sluša predsjednika Vlade jutros rekao je da sve što bude konstruktivno za sve ono što može biti od koristi će biti ugrađeno u ovaj, u ovaj zakon o kojem danas raspravljamo. Stoga, želim reći na kraju da sve što se izreklo ovdje je u korist evo ljudi koji žive i koji su pogođeni potresom na ovom području. I spremnost hrvatske Vlade da u vrlo kratkom vremenu odgovori na velike izazove, a budimo iskreni ovo je veliki izazov treba apsolutno pohvaliti. Mislim da ne treba svo blato koje se može nabaciti na HDZ, na premijera, mislim da to nije niti primjereno, niti ovom parlamentu, a niti trenutku o kojem raspravljamo o nečemu što će odrediti egzistenciju ljudi koji žive ionako u teškim uvjetima i živjeli su zadnjih 20 godina u tim teškim uvjetima. Prema tome, nadam se i siguran sam da će ovaj zakon pomoći ljudima da ostanu na Banovini i da Banovina za 5 ili 10 godina izgleda sasvim drugačije nego što izgleda ovog trenutka. Poštovani kolega Ivanović vi ste u mojim očima uvijek bili personifikacija Slavonije, Baranje i Srijema, ovim izlaganjem i svim onim sentimentom koji ste upravo pokazali jednom porukom jedinstva i porukom bitnosti i merituma stvari, a zahvalom volonterima želim i zahvaliti svima onima koje vi predstavljate Slavoniji koja je po 100-tinu puta u našoj povijesti što bližoj, što daljoj pokazala da je uz sve krajeve svoj Hrvatske ma koliko teško bilo. Tako je, to je Hrvatska, to što smo gledali preko malih ekrana to je Hrvatska, kad je zlo onda smo svi zajedno. No, i ovdje mora biti apsolutno Hrvatska, ovdje odlučujemo o građanima RH isti sentiment koji imamo u onim vremenima mislim da ovdje još mora biti i veći.

Poštovani ministre, državni tajniče, kolegice i kolege, pa vidim da svi mi tu isto želimo i inzistiramo prije svega na kvalitetnoj obnovi. Isto tako želimo da to bude i pravična obnova kada je u pitanju sufinanciranje odnosno financiranje. Svi bi željeli da to bude u 100%-tnom iznosu, svi želimo pogotovo na onom području gdje je proglašena katastrofa. Jednako tako želimo da se i ovim zakonom i ovom obnovom isprave nepravde koje su ranije učinjene. Međutim, moramo znati da na tom području imamo više tisuća neupotrebljivih objekata, da imamo više tisuća privremeno neupotrebljivih objekata, da imamo na stotine objekata koji su zaštićena kulturna dobra i svako od tih objekata ima svoju specifičnost. Od tog, od starosti objekta, o načinu građenja, o tome da li je neki rađen po pravilima struke, legalno sa svim papirima ili je pak su radili vlasnici sa svojim susjedima ili prijateljima. Iza svakog tog objekta i posebna životna priča i ljudi ne samo o tome koliko ima ljudi u kućanstvu već čime se bave, kakva je njihova financijska mogućnost, da li je to objekt u kojemu oni borave i jedino što imaju ili je to možda njihova druga, treća ili čak četvrta nekretnina. Situacija iznimno složena i teška. Posebno kad možemo evo i danas pročitati da geolozi kažu da je moguće da pojedina zemljišta uopće ne budu sigurna za gradnju. Seizmološke su procjene da će još biti podrhtavanja i svjedoci smo da u, da su već neki objekti pregledani i da su statičari utvrdili da imaju male pukotine u narednom periodu one se još više produbljuju i dobijaju nekakav drugačiji status. Srce čitave Hrvatske je uz taj kraj i uz te građane, a ja bi rekla da u narednom periodu oči svih nas će biti uprte u svaki taj pojedini objekt i u obnovu svakog tog pojedinog objekta. Ne daj Bože da neki statičar procijeni različito od procjene nekog svog kolege za sličan objekt ili bar po procjeni tog vlasnika ili nekog od nas da se radi o sličnim objektima, a da je jedna dobio markicu jedne ili druge vrste, da jedan treba do temelja rušiti pa će se to plaćati na jedan način, a drugi opet da se može sanirati. Tada će se početi govoriti o kriminalu, tada će se početi prebrojavati krvna zrnca statičara, vlasnika objekta i sl. Možete tek zamisliti šta će biti kad dođe do gradnje, kada se raspiše natječaj, kad se u to uvedu građevinari. Danas nema statičara, projektanta, arhitekta, građevinara koji nije rekao i koji ne želi volontirati, donirati materijal, izgraditi jednu ili više objekata na tom području. Međutim, kad se raspiše natječaj kada se uvede određeni graditelj u poslove onda će doći već novi problemi, onda će se ponovno početi prebrojavati kao što ja kažem i krvna zrnca, govoriti o kriminalu. Treba reći da u sadašnje vrijeme trenutno zahvaljujući prije svega Europskim fondovima dobri građevinari već rade i imaju jako puno posla. Oni opet manji rade one poslove koje su ranije radili i veliki. Pitanje je koje i kakve ćemo dobiti onda kad raspišemo natječaj. Zato želim samo naglasiti da svi oni koji požuruju i koji prozivaju da se nije napravilo i sigurno da bi svi bili zadovoljniji da već vidimo građevinske strojeve po Zagrebu, da ne vidimo ove trake i djecu koja moraju hodati takvim nogostupima, međutim sve to traži jako puno vremena i jako puno novaca. Pozvala bi sve nas da ne vršimo pritisak na stručne djelatnike i sve one stručne službe koje moraju odraditi tako zahtjevan, a ja bih rekla i nezahvalan posao jer će za sve na kraju opet odgovarati i prozivati se i naša stranka i ministar i premijer. Ne tako davno na sjednici Gradskog vijeća grada Vodica oporbeni vijećnici su prozvali gradonačelnicu, projektanta, izvođača radova kako jako puno željeza bacaju u temelje.

Poštovana kolegice spominjali ste da svi imao dobru želju da se ljudima koji su stradali što prije i što bolje pomogne, međutim ja imam ipak dojam da malo kroz današnju raspravu je poslano dosta šuma koji zbunjuje građane na terenu i mislim da treba jasno opet ponoviti. Dobro je da smo sa ovim izmjenama zakona jako, jako brzo reagirali. Bitno je naglasiti da je poslana poruka od premijera da se uvažavaju svi dobri prijedlozi i konstruktivni, konstruktivne ideje koje mogu još popraviti ovaj prijedlog zakona, ali isto tko još jednom ću ponoviti ono što sam već jednom replicirao. U postojećem prijedlogu, u postojećem zakonu kao i u ovom prijedlogu izmjena zakona svi građani koji su pogođeni potresom bilo u 3. mjesecu ili sad ukoliko po zakonskom prijedlogu trebaju nešto sufinancirati prilikom obnove, a nisu to u stanju jer nemaju svojih sredstava država će i to pokriti. I to je jasna poruka građanima da što prije krenu u realizaciju obnove. Kolega točno tako. I ja sam željela u svojoj raspravi naglasiti, svi ali baš svi i ministar i premijer i HDZ, svi tu zastupnici, a ne samo oporba i mi inzistiramo na kvalitetnoj obnovi, na pravičnoj obnovi, obnova koja će biti sufinancirana odnosno financirana u 100%-tnom iznosu posebno na području gdje je proglašena katastrofa i da time budu ispravljene i ranije nepravde. Znači i mi inzistiramo na jednom takvom modelu.

Poštovani ministre, državni tajniče, poštovane kolegice i kolege, pa moji su prethodnici ispred Kluba zastupnika HDZ-a već puno toga rekli o našem razmišljanju o ovom Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopuna Zakona o obnovi zgrada oštećenih nakon potresa tako da se tu doista više nema što puno reći. No što bi ja samo želio izdvojiti da i sam koji sam bio dan poslije samog potresa u Petrinji odbijam bilo kakve insinuacije da država i njene institucije nisu niti u tom prvom trenutku reagirale primjereno. Sve su institucije reagirale primjereno i ne vidim zbog čega je potrebno time što se kaže kako je država i njene institucije reagirala privremeno promišlja kako se time otklanja sjajan doprinos kojega su napravili brojni volonteri u proteklom vremenu od kada je 29. prosinca, 29. prosinca se dogodio ovaj katastrofalan potres. Dapače, mislim da je to, da je Hrvatska da su hrvatski građani pokazali veliko srce i želju za pomoć unesrećenima koji je, koji su se nakon, koji su se, koje je ta tragedija i taj katastrofa doista snašla. No međutim taj proces traje i dalje i država i dalje treba i kada odu volonteri i dalje njene institucije u vremenima koja su pred nama nastaviti brinuti dok se ne postignu ciljevi koji su ovim zakonom predviđeni.

Navod kako je HDZ ovakav prijedlog zakona izradila vodeći računa o političkoj obojenosti pojedine jedinice lokalne samouprave na prostoru za kojega je proglašena katastrofa i koji je, i koji je zahvaćen tim potresom je apsolutno neprimjeren. Ja postavljam pitanje koji su to rezultati izbora bi bili podloga tako jednoj glupoj, neracionalnoj odluci jedne političke stranke da bi nekoga zakinula, a išla u prilog nekome drugome? Jesu to lokalni izbori, izbori za Europski parlament, izbori za Hrvatski sabor? Koji bi to bili po takvima rezultati izbora temelj da bi se vladajuća stranka odlučila za drugačiji pristup? Ako su to parlamentarni izbori koji su iza nas najsvježiji onda upravo Sisak bi bio taj koji bi bio u prioritetu da bi baš tamo hrvatska Vlada s ovim prijedlogom zakona bila najizdašnija.

I mi smo u Klubu HDZ-a odlučili dati amandman.

Idemo s amandmanom da će se obnova zgrada koje su neuporabljive odnosno privremeno neuporabljive u cijelosti financirati na teret RH za čitav prostor koji je, za kojega je proglašena katastrofa. Dakle, za cijelu Sisačko-moslavačku županiju što uključuje i grad Sisak, za cijelu Karlovačku županiju i za cijelu Zagrebačku županiju tamo na onim objektima koji su u ovoj katastrofi odnosno u potresu koji je bio 6,2 po Richteru uzdrmao ili uništio zgrade za koje sada postoji naljepnica da su neuporabljive odnosno privremeno neuporabljive. Na taj način želimo reći da je doista ta katastrofa koja je, koja je pogodila taj prostor takove naravi da zahtjeva intervenciju države prema svim tim objektima koji su srušeni i koji se ne mogu ili privremeno se ne mogu uporabljivati. Hvala lijepa. Poštovani kolega Bačić slažem se u potpunosti sa svim ovim što ste rekli jer zaista u ovakvoj situaciji nitko pametan da tako kažem ne bi razmišljao da se politikantski odnosi prema bilo kome jer to nikome u konačnici niti ne bi donijelo plus nego samo minus tako da sve te optužbe i koje smo slušali su bile pomalo i smiješne.

Zahvaljujem kolegice Jelkovac, da u pravu ste, meni isto nije jasno da bi itko mogao razmišljati da bi pri ovako katastrofalnoj elementarnoj situaciji, nepogodi koja je pogodila jedan dio RH i to dio koji je u ratu prošao jedno slično, još i jače stradanje, da bi netko u tom slučaju pokušao politikantski pristupati i određivati komu će dijelu tog prostora biti povoljniji ili nepovoljniji uvjeti. Mislim da smo na ovaj način jasno dali do znanja da mi u Klubu zastupnika HDZ-a vidjet ćemo da li će Vlada, pretpostavljam da će Vlada ovakav amandman i prihvatiti, da svi oni građani, vlasnici zgrada koje su neuporabljive ili djelomično neuporabljive budu na jednaki način tretirani neovisno o tome da li dolazili iz grada Siska, da li dolaze iz neke općine ili grada u Karlovačkoj, Zagrebačkoj ili Sisačko-moslavačkoj županiji. Kolega Bačić, mislim ja se isto zahvaljujem svim zastupnicima u saboru koji su pomogli direktno ovaj nakon potresa na terenu, bilo ih je stvarno iz svih opcija iz Hrvatskog sabora i nitko nije rekao da ništa nije funkcioniralo od strane državnih službi, ali isto tako ne može nitko reći da neke stvari nisu funkcionirale i da bi trebalo ih unaprijediti tako da nam se više ne dogodi. I mislim da u tom smislu treba gledati takve kritike kao konstruktivne. A s druge strane isto tako ne možete reći da od HDZ-ovih dužnosnika nisu dolazile svakakve neprimjerene izjave prema volonterima, svakakve. Znači bilo je dosta, u najmanju ruku eufemistički da se izrazim nespretnih izjava oko grijanja, oko prehrane, oko volontera koji smetaju itd. Tako da iz te perspektive možete shvatiti jednu frustraciju kod građana koji su pomogli, a i s druge strane mislim da možemo i trebamo evaluirati šta sve nije funkcioniralo i improviziralo se i nekad se improviziralo na dobar način, ali bilo bi dobro da imamo protokole za ubuduće katastrofe da se ne improvizira. Poštovani kolega Tomašević, nisam od onih koji nikoga niti išta idealiziraju i za mene uvijek vrijedi sintagma da može uvijek može bolje i suglasan sam da je moglo bolje. Ali jesam isto tako uvjeren jer sam bio tamo i odmah nakon povratka iz Petrinje, Siska i Gline sam dao neke svoje sugestije, što bi još po meni trebalo napraviti. Ali to sam utvrdio iz činjenice što je to tek bilo par sati nakon što je taj potres ili 24 sata nakon što je potres pogodio, čak i manje, potres pogodio taj prostor.

Kolega Bačiću rekli ste da ste odmah nakon potresa obišli taj kraj i da su institucije primjereno odradile svoj dio posla. Zaista, treba pohvaliti i zahvaliti se svim volonterima Crvenog križa, ali treba reći da je i Crveni križ državna institucija. Isto tako treba pohvaliti i zahvaliti svim vatrogascima međutim oni su dio hrvatske vatrogasne zajednice i to je državna institucija. Tamo su bili predstavnici vojske, policije, hitne medicinske službe i svima njima treba zahvaliti i pohvaliti ih i reći da su oni dio državnih institucija. Zahvaljujem kolegice Juričev-Martinčev. Da u pravu ste. Ono što meni nikada u takvim situacijama palo na pamet bilo koga optužiti, a na terenu sam vidio da je bilo situacija da se iz onoga što se dalo iščitati da su mogla i lokalna tijela bolje reagirati, dakle ne samo državne institucije. Mogle su reagirati i gradske i općinske vlasti tamo bolje, mogle su.

Ja tu situaciju razumijem i nisam nikad zbog toga nikad ni jednog gradonačelnika niti načelnika prozvao da nije reagirao kako je po meni trebao reagirati.

Kao prvo želio bih čestitati poštovanoj zastupnici Jelkovac i poštovanoj zastupnici Juričev-Martinčev na izvanredno odrađenim hajmo to tako reći naučenim područjima kao da ste bili u školi u Kumrovcu, izvanredno odrađujete svoj posao, čestitam. Jako je lijepo to slušati kako se ide niz dlaku. No, poštovani gospodine zastupniče Bačić dozvolite da još jednom upozorim na činjenicu da se puno, puno ljudi pustilo i otišlo na područje Banije ili Banovine kako je god zvali bez ikakve kontrole samo otvorenoga srca. Da je tako kako vi govorite nitko tamo ne bi mogao doći. Organizirana država postavila bi se u roku od sat vremena tamo zatvorila potresom pogođeno područje i uspostavila potpunu kontrolu u roku od 10 minuta. Dakle, nemojte tvrditi da kontrolirate situaciju.

Što se tiče reakcije, ja držim da to što su brojni volonteri došli pomoći svojoj rodbini, prijateljima a neki koji su tamo stigli nemaju nikakve rodbinske niti prijateljske veze nego su jednostavno što imaju široko srce došli na Banovinu da je to bilo dobro i da je to napravljeno. Ja tu nisam vidio ništa loše, dapače pohvaljujem.

Nitko od ljudi, većina ljudi koji su tamo došli nisu došli pozdraviti svoje prijatelje, rodbinu ili bilo koga nego čista i otvorena srca pomoći stradalim ljudima u potresu.

gospodine potpredsjedniče, poštovani kolegice i kolege. Osvrnuo bih se na početku na obraćanje premijera Plenkovića jutros na moju repliku. Iznenađujuće je zapravo odgovorio da se slaže sa mnom. Podsjetit ću o čemu se radi. Podsjetio sam ga na svoj amandman povodom izrade novog proračuna gdje sam tražio povećanje sredstva za elementarne nepogode. To na žalost je odbijeno od strane Vlade. Kad već država troši novac poreznih obveznika, imam velike primjedbe na način kako se upravlja sa nacionalnim resursima. Međutim, kad je već tako kako je i imamo proračun koji ima ograničenih mogućnosti mislim da je šteta da nije na vrijeme prepoznata ova moja namjera da se u ovakvim slučajevima država unaprijed osigura i na taj način lakše pomogne ljudima u nevolji. Međutim, on je rekao da je spreman pokušati postići konsenzus oko ovog pitanja i mislim da hrvatska javnost očekuje od nas jednu konstruktivnu raspravu. Ja bih iskoristio ovu priliku da zahvalim svima koji su pomogli, darivali svoje dragocjeno vrijeme, tako i hrvatskim iseljenicima diljem svijeta koji su vrlo brzo reagirali i pokazali veliku solidarnost sa ljudima na tom području. Međutim, nešto bih htio sada reći na kraju ove rasprave o načelu solidarnosti. Nije sporno da želimo pomoći i moramo imamo obvezu pomoći tim ljudima. Međutim, iz iskustva ovog zakona o obnovi Grada Zagreba uputio bi pažnju na potrebnu dokumentaciju koju naši građani trebaju priložiti uz zahtjeve za sredstva. Premijer je dao do znanja da isto se slaže da je to preveliki teret, nerazumni teret pred građanima, mislim da običnoj osobi i običnom čovjeku treba mjesecima da nabavi sve te razne dokaze, rješenja, nalaze, angažirati i javnog bilježnika, sudskih vještaka i sl. Dakle, mislim da moramo biti realni da ljudi su u neprilikama, imaju ograničena sredstva i moramo sve učiniti da ovaj zakon kakav god na kraju bio bude provediv. Kakav je sada predviđam da će biti mali broj zahtjeva jer jednostavno u šumi ovih propisa i uvjeta obični ljudi se ne snalaze pa čak kad se to prolazi na prvi pogled odmah se obeshrabre da jednostavno nastave jer je toliko zahtjevno. Čak ima 15 različitih kategorija dokumentacije koje je potrebno predati. I to kako kažu u ministarstvu između 8,30 i 13 sati, dakle mnogi ljudi rade nisu slobodni kroz jutro tek bi mogli recimo iza 16 ili 17 sati to napraviti međutim i tu su ograničene vremenske mogućnosti. Prema tome moramo početi izlaziti više u susret ljudima, treba pomoći, međutim uvjeren sam da oni sami znaju najbolje upravljati sredstvima. Dakle, i dalje ću se zalagati za model da se izravno pomaže ljudima, a ne da činovnici određuju uvjete natječaja i onda otvara se nažalost veliki prostor za zloupotrebe pa i korupciju. Hvala predsjedavajući.

Pa pitam vas s obzirom na neke presude hrvatskih sudova, s obzirom na to koliko je ministara iz HDZ-ove Vlade samo u prošlom mandatu moralo otići zbog sumnje na koruptivne radnje, pa je li i vama baš tako teško shvatljivo da neki članovi oporbe pa i građani ponekad mrvicu sumnjaju u neke njihove odluke i poteze? Ovo je vrlo zanimljiva replika, zahvaljujem, evo zahvaljujem vam, pokušat ću odgovoriti. Ja, teško mi je se staviti položaj suca nečijih namjera i slično međutim upozorit ću samo još jednom sve vas i cijelu javnost da imamo nažalost vrlo negativno iskustvo sa ljudima na položajima već 30-tak godina kad dođu u prilici da zloupotrijebe te položaje, nažalost. I nadam se da nema takvih kalkulacija političkih i da se ne gleda tko je gdje na vlasti, to bi bila zaista jedna da tako kažem katastrofa pa i jedan vrhunski cinizam.

Poštovani kolega slažem se sa dijelom vaše rasprave u kojoj govorite da ljudima treba biti olakšan što se tiče svih potrebnih administrativnih radnji postupak prilikom priznavanja prava i da ne budu nepotrebno opterećeni dokumentacijom koja se možda može u postupku pribaviti od onih tijela koja će voditi postupak. Međutim, ja imam informaciju da će se oko toga još i kroz program koji će biti izmijenjen stvari regulirati dodatno i ja evo predlažem, ovdje je i državni tajnik, da tijela koja budu vodila postupak sve one dokumente koje mogu elektroničkim putem pribaviti iz recimo e-zemljišnih knjiga, da se, da to tijelo koje vodi postupak pribavi na taj način, olakša našim građanima. Evo zahvaljujem na replici, evo rekao bi i ponovio bi da sasvim je jedna rekao bih legitimna prosudba reći da je preveliki teret pred ljude stavljen da prikupe u nekom roku svu tu dokumentaciju. Ovo što ste rekli vezano za digitalnim putem podrazumijeva da svi ljudi imaju brzi Internet doma i mogu koristiti tu tehnologiju da to naprave. Ali svakako pozdravljam i ono što je rekao ranije premijer i njegovu spremnost da se to smanji i svakako želim konstruktivno sudjelovati sa prijedlozima da to se dovede u neku razumnu mjeru gdje ljudi zaista imaju evo objektivne šanse da prikupe ono što je potrebno.

Ma pozivam se na Članak 238. jer me kolega očito krivo shvatio pa je rekao, nisam navela da će građani sami da bi trebali kroz internet pribavljati dokumentaciju nego tijelo koje vodi postupak da iz tih evidencija koje imamo u elektroničkom obliku samo pribavi dokumentaciju. Idemo na završne rasprave. Prva je uvaženi zastupnik Ivan Celjak u ime Kluba zastupnika

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažene zastupnice i zastupnici, Klub HDZ-a je od trenutka primitka Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi u komunikaciji s predsjednikom Vlade gospodinom Andrejom Plenkovićem, ministrom Horvatom i drugim članovima Vlade. U takvoj međusobnoj suradnji Klub HDZ-a podnio je amandman kojim se mijenja zakon na način da Vlada RH u 100%-tnom iznosu osigurava sredstva za konstrukcijsku obnovu obiteljskih kuća, poslovnih, stambeno-poslovnih i višestambenih zgrada te gradnju zamjenskih obiteljskih kuća koje su neuporabljive odnosno privremeno neuporabljive uključujući i troškove privremene pohrane stvari na području za koje je proglašena katastrofa. Dakle, na području Karlovačke, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačko županije uključujući i grad Sisak. Klub HDZ-a će podržati prijedlog zakona koji uključuje ovakav amandman.

Bit će napeto sada pratiti hoće li Vlada usvojiti vaš amandman ili neće, to je sad, bit će drama jer inače ako Vlada ne prihvati vi nećete podržati ovaj zakon, shvaćam, to je sad ucjena, sad je tu, lopta je prebačena na teren Vlade što bi se reklo sportskim rječnikom. Dobro, ja ću za početak u ime kluba završno jel, prvo zahvaliti svim državnim službama koje su na terenu dobro radile svoj posao, onima koje su dobro radile svoj posao, a ima nekih koje mislim da su mogli i bolje, ali o tome ću kada ćemo predložiti prijedloge kako da se unaprijedi sustav civilne zaštite. Znači tu prije svega mislim na ovu koordinaciju, ne prvih nekoliko sati kao što je kolega Bačić rekao, nego prvih nekoliko dana, pa možda čak i prvih tjedan dana. I to ne kažem kao netko iz fotelje nego kao netko tko je bio tamo na terenu, barem mogu govoriti o Glini bio sam u jednom gradu, u jednom mjestu, u jednom ajmo reći aspektu pomagao tako da imam relativno dobru sliku barem za taj aspekt kako su stvari funkcionirale iz dana u dan u kontinuitetu i to od prvog dana nakon potresa. A mi smo tu naravno nije bilo nikakvog stranačkog ključa, mi smo još može se reći i nakon onog manjeg potresa bili i u Glini i u Petrinji i u Sisku. U sva tri grada je različita stanka na vlasti i pitali kako možemo pomoći u saboru vezano za obnovu, prije jakog potresa u utorak znači 28. prosinca. Međutim, isto tako se želim još više zahvaliti svim volonterima kojima nije posao bilo provesti vrijeme tamo, a bilo ih je jako puno. Bilo ih je doista jako puno i slažem se s kolegama nisu oni tamo dolazili prijateljima. Oni su doista tamo ja sam ih tisuće upoznao, došli da nikad nisu ni bili na Baniji. Sjeli su iz Dubrovnika iz Osijeka u auto, cijelu noć se vozili i došli tamo i rekli kako možemo pomoći. I stvarno znači mogli bi isti reći sportskim rječnikom ostavili su srce na terenu i stvarno je u tom smislu velika hvala i moram reći da takve stvari onako čovjeka nekako napune nadom da ova zemlja može biti bolja. Tako da iz te perspektive želim i zahvaliti svim volonterima. Što se tiče samog prijedloga zakona završno, institucionalni okvir koji sad ima Fond za obnovu, ima ministarstvo, ima Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba još sada dodajemo taj Središnji državni ured za stambeno zbrinjavanje i obnovu, mislim da će još više zakomplicirati komunikaciju, odnose između tih institucija i da će još više zakomplicirati provedbu samog zakona jer možemo mi napisati savršen zakon ali ako se on u programu mjera koje donosi Vlada, a ne sabor, zakomplicira ili u različitim pravilnicima ili u samoj praksi onda đaba nam posao ovdje što smo napravili ovakav i onakav zakon. Što se tiče financijskog okvira ja i dalje unatoč znači pozdravljam ovo da se Sisak izjednači sa Sisačko-moslavačkom županijom, to je bio negdje i trag i našeg amandmana i naše rasprave danas međutim i dalje smatram da proglašenje katastrofe jest arbitrarno od strane Vlade kao kriterij bilo koje vlade u budućnosti i mislim da nije dobro da na taj način se određuje koja regija će imati 100% financiranja obnove, a koja neće. Iz te perspektive mislim da, da ipak ovaj kriterij potpomognutih područja koji postoji i za županije, mi imamo 4 skupine za županije po indeksu razvijenosti imamo 8 skupina za jedinice lokalne samouprave, mislim da je on objektivan i da u tom smislu treba gledati i primjerice one nerazvijene općine i gradove koje imamo i u Krapinsko-zagorskoj županiji. Znači mislim da bi to bio nekakav objektivniji i pravedniji kriterij nego sada ovaj novi kriterij da li je proglašena katastrofa ili nije jer nije tu baš jasno granica kada proglasiti katastrofu, koliko mora biti jak potres da se proglasi katastrofa, koliko ne. Tu znači smo u nekom neobranom grožđu mislim da to nije dobro za bilo koju vladu, neku buduću vladu, ako ćemo to ostaviti nekakvoj političkoj procjeni. Što se tiče samog, same primjene mi smo isto tako tražili da se zgrade javne namjene na području Sisačko-moslavačke županije sto posto financiraju od strane države, da se poljoprivredne zgrade isto tako obnavljaju kao što se i na području grada Zagreba obnavljaju poslovni objekti. I isto tako da sve one probleme u primjeni Zakona o obnovi Zagreba a posebice oko ove birokratiziranosti, sporosti, nedovoljnog izdvajanja financijskih sredstava u proračunu da se to riješi za Zagreb i okolicu i da se ne ponovi za ovo područje na Baniji jer inače možemo sto posto ništa je i dalje ništa.

Evo cijeli dan slušam raspravu o potresu, o novom zakonu, o ugrozama koje se evo sada nakon Zagreba se proširile na žalost i na ostale dijelove Hrvatske, tj. na Banovinu.

Ja mislim da je malo previše teatra oko ovoga zakona i da je trebalo puno ozbiljnije shvatiti ovo. Godinu dana je od potresa u Zagrebu, godinu dana. Jedan matun, blok, cigla zavisi odakle dolazimo iz kojih krajeva Hrvatske što kažemo nije zazidano. Izražavam strah da ovaj zakon opet u sljedećim ugrozama primjer Vrgorca koji je doživio poplavu nikoga nije bilo briga, svake godine su bile poplave. Do trenutka dok ne poplavi tako i ovo gašenje požara. Nama triba cjelovito funkcioniranje onoga što mi, Hrvatski sabor donese i Hrvatski sabor i Hrvatska, a hrvatska Vlada bi to morala provoditi i institucije kojima Hrvatski sabor daje u biti zakonodavni okvir da to ispunja a to se ne radi. Ja ću još jedan put kazati da sam ja ponosan kao Sinjanin što smo u roku od sat vremena skupili dva kamiona ljudi, siromašni kraj, mislim siromašni, bogati duhom koliko smo bogati to smo priko noći uputili i u dubokoj noći smo bili u Petrinji. Sinj, mladost Sinja je dala srce, uglavnom mladi ljudi za Petrinju. To je možda najbitnija poruka iz ostalih krajeva. Tada smo, ja moram sa ponosom reći, moram naglasiti svoj grad Sinj, svoju Cetinsku krajinu bili prvi koji smo došli. Ali razočarenje koje imam ne govorim ja protiv sastavnica domovinske sigurnosti. Kao čovjek koji je sudjelovao u Domovinskom ratu i 20 godina bio profesionalni vojnik znam što znači funkcioniranje sustava. Ugroza slažemo se svi nema zvono kao ovan pa će zazvoniti. Znači sustav mora biti spreman da područje koje je pod ugrozom osigura, zaštititi i u okolnostima tim upotrijebi sve da funkcionira život normalno koliko je moguće. Ja sam bio nakon desetak dana u mjestu Gornje Jame, Donje Jame pardon u gradu, to je područje grada Gline. Nitko nije tu bio. Ja sam obilazio ta mjesta, bio sam u tim područjima koji su zaboravljeni.

Najprije podjela lokalnih samouprava po razvijenosti je toliko nepravedna. Malo prije sam spomenuo da Drniš skoro ispada i pola Like da su razvijeniji od Pariza. Pa koji su to kriteriji?

Znači imamo elementarnu političku nepogodu zato što nas kolegice i kolege saborski zastupnici sve što donesemo u Saboru se ne provodi. Mi smo donijeli Zakon o domovinskoj sigurnosti, tj. domovinska sigurnost kao element koji objedinjuje sve sastavnice od dječjega vrtića do Hrvatske vojske. Ne zna se tko pije tko plaća vjerujte mi na terenu ne zna se tko pije, tko plaća. Ali ono što je bitno i što moramo mi bit ponosni na to je jedinstvo Hrvatskog naroda kao što je bilo u Domovinskom ratu. Na žalost moramo to pokazivati u ugrozama i na žalost šta ugroze moraju otkrivati loše politike.

Hvala vam lijepa poštovani gospodine predsjedavajući. Eto samo trenutak meni je prije gospodina Uhlira ipak pripala čast da u ime zastupnica i zastupnika, naročito mojih iz Domovinskog pokreta na tren samo kažem nešto malo završno u ime našega kluba. Dakle, kada je zatreslo i to ozbiljno je zatreslo krenulo se svi koji smo bili, barem ja ovdje u Zagrebu, vidjeli smo da nije lako. Krenuli smo, jer ako je tako zatreslo Zagreb gdje sam ja bio kad smo saznali da je epicentar na Baniji ili Banovini kako god želite krenuli smo tamo. Drugo jutro kada smo dočekali da se razdani na tavanima smo bili svi.

Ono što bi na kraju htio zamoliti je činjenica da politika i čitanje te politike kao djelovanja u hrvatskom javnom prostoru nikada ne bi smjelo imati utjecaj na pomoć ljudima. Naime, Domovinski pokret uspio je napraviti dva skladišta u mjestu Sela i u mjestu Greda u jednoj osnovnoj školi i u jednom društvenom domu. Iz oba skladišta smo nalozima načelnika ili načelnica općina iz jedne i druge stranke istjerani u roku od tri dana. Trenutno Domovinski pokret ima veliko skladište u Kutini iz kojeg distribuiramo pomoć za cijelu Baniju ili Banovinu. Mislim da je najveća glupost trenutno svađati se oko toga kako se to kaže. Ono što bih želio sada reći su samo imena nekih ljudi, a to su Ines, Damir, Ljiljana, Davorka, Saša, Danijel, Mirko, Hana i njena mama, Domagoj i Dario sjajni ljudi koji niti jednoga trenutka nisu pitali iz koje ste vi stranke i zašto ste ovdje nego su došlu uz nas pomogli su i pomažu i dan danas. Hvala vam svima na kraju ove rasprave. 10 sati traje. Vjerujem i siguran sam da smo svi jednaki u istoj misli ne samo Sisačko-moslavačkoj, nego i Karlovačkoj županiji jednako kao i Zagrebačkoj županiji, Gradu Zagrebu i Krapinsko-zagorskoj treba jednako pomoći. Ljudi koji neće imati financijskih mogućnosti da saniraju svoje objekte treba pomoći sto posto. Onima koji će moći malo pripomoći treba dodati. Drage prijateljice i poštovani prijatelji i hrvatska javnost još jednom ponavljam nitko i ništa da budem iskren na žalost ne može nas bolje ujediniti nego prirodne katastrofe ili agresija neprijatelja. Pozivam vas još jednom sa ovoga mjesta da sutra kada se probudimo i završimo ovu raspravu shvatimo da možemo jednako razgovarati i sa lijeve, sa desne i sa srednje strane o budućnosti ove Domovine. I mislim da na tome možemo graditi budućnost. A sada dozvolite da eto u ime predlagatelja, dozvolio sam si samo malo izguglam moram ipak reći prije nego što ću poći, samo bih vas zamolio budući da je sutra novi radni dan, da gospodinu zastupniku Celjaku promijenite baterije. Čini mi se da će mu trebati malo nove snage, ovo je jedva izgovorio do kraja.

Poštovani potpredsjedniče, dame i gospodo nakon ove cjelodnevne rasprave o izmjenama i dopunama zakona svakako vrijednih izmjena i vrijednih prijedloga koji su tijekom dana stizali nekoliko prijedloga amandmana koji će Vlada razmotriti, realno sagledati i pokušati izvući ono najkvalitetnije da se zakon još poboljša, da bude još kvalitetniji naravno uz iskazivanje empatije prema našim građanima sa pogođenih područja posebno onima koji su ostali bez svojih domova i sućuti svim žrtvama uz zahvale na kraju današnjeg dana i svim volonterima i onima koji su prvi uskočili kada je to bilo potrebno treba imati u vidu da i ovaj zakon i ove izmjene će uzrokovati sada i promjene programa mjera pa ćemo onda mijenjati još i tehnički propis zbog drugih uvjeta na terenu seizmičkih karakteristika tla, tako da će biti još promjena koje će biti preduvjeti da se pokrene intenzivnije obnova ali drugačije ne možemo. Isto tako, skrenuo bih pažnju da nije potrebno dizati tako veliku gužvu oko popunjavanja zahtjeva, jer stvarno kada se koncentrirano pročitaju naši zahtjevi i popisi priloga ja ću vam sada reći ovdje da na primjer temeljni zahtjev, temeljni obrazac za podnošenje zahtjeva za pravo na obnovu pod točkom dva kaže dokaz da je potresom oštećena više stambena zgrada, poslovna zgrada, obiteljska kuća, postojeća zgrada to znači da je legalna treba biti pod 2.1 Priloženi dokumenti koji mogu biti pa 13 komada mogu biti jedan od njih. Pa pod točkom dva se navodi izvadak iz zemljišne knjige koji je upisan i mogu biti sljedeći dokumenti, pa 25 alternativa koja svaka iza sebe ima rječicu ili-ili-ili. Dakle, ne treba 80 dokumenata priložiti nego samo onu alternativu s kojom dotični vlasnik raspolaže. To su službe predočile sve vrste u povijesti naše države koji dokumenti su dokazivali neko pravo ili neku tvrdnju. Bez daljnjega potrošiti 40 milijardi kuna bez obilne dokumentacije neće se moći napraviti. Dakle sve ono što je u zakonu opisano, sva ona oslobađanja, svi oni imovinski cenzusi sve to mora netko dokazati jer inače ne možemo isplatiti sredstva. Eto još jednom zahvaljujem svima na raspravi, na konkretnim i kvalitetnim prijedlozima koji će se razmotriti i Vlada će pronaći najbolje rješenje.

U razgovoru sa ljudima na Banovini koji su oštećeni koji su doživjeli taj potres i ostali doslovno na ledini jednostavno nemaju povjerenje. Mi kao saborski zastupnici danas iz rasprave poglavito premijera i vas iz Vlade nismo dobili ni jednu garanciju nikakvu garanciju da će se uskoro jedan blok od ovoga vašega zakona ostvariti. Ja bih ovim putem ne zahvalio volonterima, nego im skidam kapu koji su na zajedništvu pokazali kako se upravlja krizom, a vas iz Vlade koji ste odgovorni ovome Saboru može biti sramota zbog nefunkcioniranja na tome terenu [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] Recite mi, jel' vas sram zbog onoga što je država zakazala na tome području što nije odradila ništa? Teške riječi na kraju cijeloga dana kada smo govorili o tome da će se doprinijeti kvaliteti ovoga zakona i da će Vlada učiniti sve što može i prihvatiti ono što je racionalno i kvalitetno.

Državni tajniče Uhlir, povrijedili ste članak 238. Ovo je istina. Narod vam ne vjeruje, a mi kao saborski zastupnici vam govorimo istinu u oči u ovome visokom domu. Izgubili su povjerene u vas, u vaše prevare, u vaše laži, u vaše obmane jer se niste pokazali kao sustav kada je trebalo. I pitao sam vas da li se stidite?

Imate svoju istinu, ali to ne znači da je to apsolutna istina. Sljedeća replika je uvažena zastupnica Katarina Peović. Dobro, dakle ovo što ste govorili za 80 dokumenata ono što se ljudi pitaju, dakle i sama sam u toj situaciji da prikupljamo te dokumente. Razumijete, to je stvarno, imam iskustva i ogroman je posao da se prikupe dokumenti bez obzira što kažete da ima opcije ili – ili. Neke stvari znamo da postoje i da ste ih mogli naprosto sami i pronaći. Rekao sam u završnoj riječi da će izmjene ovoga zakona prouzrokovati izmjene i drugih podzakonskih akata i da mi radimo sada jednu racionalizaciju i pojednostavljenje. Ali ono veliki dio očekivanja neće moći biti ispunjen zato što na nekim područjima naše države imamo i još nesređenu zemljišno-knjižnu situaciju. Tako da ne možemo niti povlačiti kada nemamo niti upisano nešto.

13 u najgoroj situaciji, jel' tako? Međutim, od tih 13 dobar dio tih dokumenata država ima i potpuno je glupo da sada građani koji ni ne razumiju koji su to dokumenti moraju ići od jedne državne institucije do druge da bi onda država jer država ne komunicira pa to moraju građani raditi. Znači to je glupo. Ja shvaćam da primjena ovoga zakona nije samo problem od sada, nego se tu nataložilo sav nered, nered u funkcioniranju državne uprave, u imovinskopravnim odnosima, u građevinskom kaosu i legalizaciji na legalizaciju, i svim mogućim nadogradnjama na nadogradnje regulative. Međutim, kako bih rekao, nismo mi bili na vlasti zadnjih 30 godina. Znači jednostavno je neprihvatljivo iz te perspektive isto tako kada se gleda koliko se novaca osiguralo da novac ljudi čak i prema onih 12 tisuća kuna još uvijek nisu dobili mjesecima novac koji su predali svu normalnu dokumentaciju još u rujnu, niti za ovu sanaciju a kamoli da je krenula konstrukcijska obnova. Znači, to je frustracija. Dakle uz svo nastojanje da se napravi nešto kvalitetno i brzo uvijek je pitanje je li što na uštrb čega. Mi smo omogućili da građani i stotinjak njih je već iskoristilo tu opciju da podnesu zahtjeve kvalitetne zahtjeve sa svom potrebnom dokumentacijom. Mogli smo zastat da nitko još ne može ništa podnijet dok se državne baze ne spoje. Državne baze se ne mogu tako lako spojiti. Dakle, omogućili smo da građani podnose oni koji relativno imaju i sami već sređenu dokumentaciju kod kuće zašto bismo ih zadržavali? Pokušat ćemo u nastavku i to se radi povezivanje baza onih koji će se moći. Mi nismo stali sa ovim procesom. Posljednja replika uvažena zastupnica Ljubica Lukačić. Poštovani državni tajniče evo drago mi je da ste u vašem završnom obraćanju razjasnili nejasnoće vezano za dokumentaciju. Ali mislim da evo na kraju još treba spomenuti meni osobno veliko zadovoljstvo čini, a danas nisam baš čula da je o tome netko govorio, a to je veliki broj ljudi koji su obuhvaćeni Člankom 6. koji neće platiti ni jednu kunu vezano za obnovu. Osobito evo taj broj ljudi se još širi ovim amandmanom koji je Klub HDZ-a predložio i mislim da će to doista činiti ljude zadovoljnima. Vjerujem da će i oni koji su imali sumnje u ovaj zakon time sada isto tako izraziti jedno zadovoljstvo kad budemo glasovali. Dakle, prepoznali ste da je zakonodavac na sve moguće načine pokušao predvidjeti neke situacije i izaći u susret građanima.

Zaključujem raspravu, glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.

Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnijeti do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Uvaženi državni tajnik Josip Salapić, izvolite.

Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovane zastupnice i zastupnici, pred nama je Konačni prijedlog Zakona o izvršavanju kazne zatvora. Konačnim prijedlogom Zakona o izvršavanju kazne zatvora u odnosu na važeći zakon o izvršavanju kazne zatvora propisujemo brojne novine kao slijedeća poboljšanja zakona. Ubrzavamo postupak upućivanja na izdržavanje kazne zatvora, ubrzava se postupak upućivanja osuđenika na izdržavanje kazne zatvora na način da je propisan rok bez odgode, a najduže u roku od 3 radna dana prvostupanjskom sudu za dostavu presude i ostale dokumentacije od dana pravomoćnosti i izvršnosti presude sucu izvršenja prema važećem zakonu radi se o roku bez odgode odnosno roku od 3 dana. Dakle, daje se rok da u roku od 3 dana se treba donijeti rješenje o upućivanju na izdržavanje kazne zatvora. Nadalje, omogućavamo smještanje istražnih zatvorenika i kažnjenika u kaznionica u boljim uvjetima. Poboljšavamo uvjete izvršavanja kazne zatvora i istražnog zatvora na način da je prijedlogom zakona omogućeno smještanje istražnih zatvorenika u kaznionicu zatvorene uvjete, a prema važećem zakonu istražni zatvorenici izvršavaju istražni zatvor isključivo u zatvorima. Omogućeno je smještanje kažnjenika, osoba koje su osuđene na kaznu zatvora u prekršajnom postupku kaznionice sa blažim uvjetima. Iznimno moguće je zajednički smještaj različitih kategorija zatvorenika što do sada nije bilo moguće. Poboljšavamo uvjete za ostvarivanje prava zatvorenika na zdravstvenu zaštitu. To je posebno i važno za naglasiti. Konačnim prijedlogom zakona nužno usklađujemo odredbe Zakona o zdravstvenoj zaštiti u dijelu koji se odnosi na zdravstvenu zaštitu zatvorenika u zatvorskom sustavu Ministarstva pravosuđa i uprave na način da je postojanje i djelovanje Zatvorske bolnice u Zagrebu utvrđeno na način da ista u smislu izvršavanja kazne zatvora kaznionica sa statusom zdravstvene ustanove. Također povezujemo zatvorski sustav sa sustavom CEZIH centralnim zdravstvenim informacijskim sustavom RH nakon ispunjavanja određenih uvjeta čime bi se primjerice liječnici primjerice u Zatvorskoj bolnici u Zagrebu i odjelima zdravstvene zaštite zatvorenika u kaznionicama i zatvorima imali pristup navedenoj informatičkoj platformi što bi omogućavalo da samostalno, izravno izdaju uputnice i recepte za zatvorenike čime bi se znatno ubrzalo i olakšalo pružanje zdravstvene zaštite zatvorenicima u okviru zatvorskoga sustava te na određeni način rasteretio sustav javnog zdravstva RH. Također povećavamo materijalna prava službenika u vidu otpremnina, poboljšanje materijalnih prava službenika, ovlaštenih službenih osoba osiguravanjem većih otpremnina s obzirom na dužinu efektivnog radnog staža 10, 20 i više od 20 godina u zatvorskom sustavu te povišenom jednokratnom novčanom pomoći uzdržavanim članovima obitelji ovlaštene osobe sa 6 na 12 zadnjih plaća ovlaštene službene osobe ukoliko ovlaštena službena osoba izgubi život u obavljanju službe ili povodom obavljanje službe u zatvorskom sustavu RH. Također, uvodimo nove tehnologije u zatvorski sustav, korištenjem novih tehnologija u zatvorskom sustavu primjerice audio video posjete zatvorenika, online izobrazba, audio video konferencije zatvorenika sa državnim i javnim tijelima kad je potreba postupaka koji se vodi pred tim javnim tijelima čime poboljšavamo uvjete izdržavanja kazne zatvora. Također, uvodimo elektroničku komunikaciju u zatvorski sustav. Posebna važnost pridaje se zaštiti prava žrtava kaznenih dijela i prekršaja odnosno njenoj obitelji na način da se prijedlogom zakona pruža pravna osnova, mogućnost da se žrtvu određenih kaznenih djela i prekršaja odnosno na njeno traženje obavještava o svakom samostalnom izlasku zatvorenika iz kaznionice odnosno zatvora ili o bijegu zatvorenika iz kaznionice odnosno zatvora o čemu bi se žrtvu obavještavala služba za podršku žrtvama i svjedocima Uprave za kazneno pravo Ministarstva pravosuđa i uprave. Također, konačnim prijedlogom zakona pruža se pravna osnova za donošenje pravilnika o uvjetom otpustu pod elektroničkim nadzorom kao novog podzakonskog akta, a donosi ga ministar pravosuđa u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu prijedloga zakona. Što se tiče prava djeteta konačnim prijedlogom zakona uvodimo računa i o pravima djeteta na način da je predviđena mogućnost da dijete rođeno u zatvorskom sustavu ostane uz majku na majčin zahtjev i ukoliko centar za socijalnu skrb procijeni da je to u najboljem interesu djeteta do navršene 3 godine života djeteta ili iznimno do kraja kazne ako preostala kazna nije dulja od 6 mjeseci, a prema važećem zakonu dijete može ostati uz majku do navršene 3. godine života. Što se tiče postupanja u izvanrednim okolnostima koje smo na žalost imali u ovom zadnjem potresu u Sisku, Glini i Petrinji okolnosti koje su nastale uslijed epidemije COVID-19, jakog potresa u Zagrebu kazale su potrebu propisivanja posebnih ovlasti ministru pravosuđa i uprave da u izuzetnim slučajevima kao što su izvanredne okolnosti katastrofe i epidemije većih razmjera poduzimamo mjere i aktivnosti u odnosu na mjere organizacije, promjene mjesta i načina izvršavanja kazne zatvora, mjere mobilizacije, organizacije rasporeda rada i radnog vremena, promjene mjesta i uvjete rada u pojedinim kaznionicama odnosno zatvorima dok te okolnosti traju sa ciljem što uspješnije prilagodbe procesa rada i postupanja kaznionica odnosno zatvora radi zaštite zdravlja života svih osoba u kaznionicama, zatvorima te osiguranja kontinuiteta njihovog rada i postupanje izvršavanja kazne zatvora. Također proširili smo razloge za prekid izdržavanja kazne zatvora. Riješili smo određene mogućnosti kada zatvorenici mogu istupiti u sredstvima javnog priopćavanja. Dakle, omogućava se da tijekom izdržavanja kazne zatvora zatvorenik istupi u sredstvima javnog priopćavanja o čemu odlučuje Središnji ured na temelju obrazložene molbe i uz prethodno mišljenje upravitelja, a koji istupanje zatvorenika se može odgoditi ili uskratiti iz sigurnosnih razloga i organizacijskih razloga ili zaštite prava žrtve te ukoliko bi isto bilo protivno svrsi kažnjavanja. Također uređujemo pitanja psihološke pomoći službenicima zatvorskoga sustava, državnim službenicima i namještenicima zatvorskog sustava omogućava se psihološka pomoć ukoliko su u obavljanju poslova neposredno sudjelovali u traumatskom događaju ili u drugoj višestresnoj i kriznoj situaciji kao što smo imali u nedavnom potresu.

Prva je uvaženi zastupnik Ivan Ćelić. Poštovani državni tajniče, smatram da sa Konačnim prijedlogom zakona o izvršavanju kazne zatvora vi ste spomenuli onaj dio po kojem zatvorska bolnica ulazi unutar sustava javnog zdravstva. Isto tako vrijedi istaknuti da se i ovim Konačnim prijedlogom zakona poboljšavaju uvjeti za medicinsko osoblje koje radi unutar pravosudnog sustava. I ovdje bih osobito zahvalio pomoćnici ministra gospođi Ani Špero koja vodi ovu upravu na trudu koji je napravljen. Situacija koja je vezana uz epidemiju COVID-a je otvorila neke nove mogućnosti po pitanju telepsihijatrije unutar Klinike za psihijatriju Vrapče ustanovljen je telepsihijatrijski centar. Mi smo već razgovarali o mogućnostima suradnje sa Upravom za zatvorski sustav i nadam se da ćemo i na taj način poboljšati kvalitetu života osoba koje imaju psihičke tegobe, a koje se trenutno nalaze u zatvorima i kaznionicama. Uvaženi zastupniče, ja pohvaljujem i vašu suradnju sa Upravom za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa i uprave.

Mogu odgovorno reći da smo se uspješno nosili sa pandemijom koronavirusa.

Ali eto hvala Bogu i našim službenicima da je to sve na kraju ispalo pod kontrolom i dobro. Zahvaljujem potpredsjedniče. Uvaženi državni tajniče kazali ste kako će se novi Zakon o izvršavanju kazne zatvora kako će on utjecati na smještaj zatvorenica sa djecom kao posebno osjetljive kategorije osoba lišenih slobode i to je svakako ovdje za pohvalu. Mene zanima imate li možda podatak koliko ženskih osoba ili zatvorenica koje zajedno sa djecom izvršavaju kazne zatvora, imate li taj podatak koliko ih je, jer upravo na njih će se i reflektirati ova odredba? Nama je važno da smo omogućili svoj djeci koja su rođena u zatvorskom sustavu omogućiti dakle što duži boravak sa majkom ukoliko to majka želi, a sve u interesu zaštite prava djeteta i majke. Dakle, ne samo da vodimo računa o ovom produženom boravku, nego posebno se vodi računa da majke koje imaju djecu imaju poboljšane uvjete i posebno se vodi briga i o zdravlju djeteta i o zdravlju majke i o svim uvjetima koje smo evo i ovim zakonom poboljšali. A i do sada se vodila briga o tome. Hvala lijepo. Državni tajniče u Hrvatskoj nisu svi iste sreće. Neki za 10-tke milijuna ogule par dana nekoliko desetina kila krumpira, a neki … [[ne razumije se]] zbog što prodaju bakice naše luk, kapulu, raštiku, kupus završe u zatvoru i zato mi je drago što će se zbog tih ljudi poboljšati ovaj sustav.

Zna li se koliki je iznos planiran za ovo sve što ste vi nabrojili? Hvala. U zatvorskom sustavu negdje godišnje oko 500 milijuna kuna, a nas jedan zatvorenik po procjenama zatvorskog sustava dnevno košta oko 400 kuna boravka sa svim pravima, zdravstvenom zaštitom i hranom. Ono što smo danas razgovarali o uvjetima naših zatvorenika samo se u kuhinji zatvora u Remetincu kuha dnevno 7 različitih jelovnika. Dakle, vodi se računa o svim pravima, a i zatvorski sustav ima određene vlastite prihode, a to mi imamo farme svinja u Požegi, u Lepoglavi. U Puli je proizvodnja ulja. U Gospiću je proizvodnja janjića. Dakle, zatvorski sustav što se tiče svojih kapaciteta sam proizvodi hranu za taj cijeli sustav i to je veliki pogon, rekao sam da godišnje pod 12.000 ljudi prođe kroz sustav, a u zatvorskom sustavu zaposleno je oko 3.500 zaposlenika. Evo, poštovani državni tajniče prije svega pohvaljujem da se zapravo pristupilo novoj, novom zapravo izradi zakonskog prijedloga obzirom da od '99.-te ovaj zakon je mijenjan 13 puta i mislim da će biti puno jednostavnije zapravo pratiti samu materiju. Uz ovo što smo već čuli, dakle poboljšanje materijalno pravnih uvjeta dakle namještenika i zaposlenika u kaznionicama i zatvorima mislim da ono što treba ovdje posebno istaknuti je poboljšanje zapravo

Dakle, nisu svi zatvorenici isti, oni koji svoje kazne zatvora provode s obzirom na kazne, visinu kazne radno aktivno budu i plaćeni za svoj rad, dobivaju određena financijska sredstva i dakle ti dani u zatvoru brže prođu. Mi smo omogućili sva prava s obzirom na uvjete koje imamo da se poboljšavaju dakle svake godine sve više i više. Isto tako i da rasteretimo taj zatvorski sustav ovim zakonom uvodimo mogućnost dakle da se uvede, iako smo imali pilot projekt elektroničkog nadzora dakle da će se određene lakše kazne zatvora moći izdržavati u kućnom pritvoru uz elektronički nadzor i ove godine kada usvojimo ovaj zakon mi mislimo oko 200 tih uređaja za početak pa ćemo vidjeti kako se to bude razvijalo i dalje rasteretiti zatvor od ovih tzv. blažih kazni da bismo dakle omogućili bolje uvjete ostalima koji ostaju na izdržavanju kazne zatvora koji su višegodišnje kazne. Poštovani gospodine državni tajniče dozvolite da vas pitam. Budući da su predviđena poprilična sredstva kada ćete napraviti sustav koji bi trebao krenuti od tzv. BOLS-a odnosno bolnice za osobe lišene slobode koji će moći budućim zatvorenicima ili onima koji su već osuđeni pravomoćno na izdržavanje zatvorske kazne kvalitetnu zdravstvenu skrb jer koliko vidimo trenutno neki od medijski najeksponiranijih hrvatskih možemo slobodno reći osuđenika, a trebali bi biti zatvorenici ne idu na izdržavanje zatvorske kazne zato što i dalje sjede na slobodi tvrdeći da im ne možete pružiti adekvatnu zdravstvenu skrb. Molim vas zašto se ne uloži u zdravstvenu skrb tako da ljudi koji su se teško ogriješili o zakon i dobili adekvatnu zatvorsku kaznu ne mogu poći na izdržavanje? Što se tiče osoba koje bi trebale izdržavati zatvorsku kaznu o tome ne odlučuje Ministarstvo pravosuđa i uprave nego sudac izvršenja, sud izvršenja ovisno o tome dakle gdje je prebivalište osuđenika. Što se tiče zdravstvene zaštite u zatvorskom sustavu, sve ono što ne može dati i pružiti adekvatno Zatvorska bolnica kao dio zatvorskog sustava RH svi zatvorenici imaju pravo koristiti zdravstvenu zaštitu u svim bolnicama dakle ako to nije Zatvorska bolnica Ministarstvo pravosuđa i uprave odnosno Uprava za zatvorski sustav prevozi zatvorenika uz osiguranje ovisno o kakvom se tipu zatvorenika radi u bolnice u Zagrebu i nikome nije i to je vrlo hitna i žurna zdravstvena zaštita, preko reda i čekanja se ulazi na preglede u bolnicu uz pratnju pravosudne policije.

Poštovani državni tajniče, trećina osoba koje su, koje prođu kroz zatvorski sustav defacto prođu i zadrže se i odsluže na neki način svoju kaznu kroz sami istražni zatvor, a znamo i da je kroz istražni zatvor da su i najgori uvjeti kada pogledamo naš zatvorski sustav pa me zanima vezano za ministarstvo hoće li se radili ili koji su planovi da se poboljša upravo uvjeti vezano za sam istražni zatvor i ova druga, drugo pitanje koje ste već napomenuli evo i u predzadnjoj replici, a to je kroz izvještaj vezano za sustav kaznionica nešto smo spominjali i projekt ministarstva upravo za elektronički razvoj, elektronički nadzor i ostale sigurnosne mjere s kojima bi mogli defacto rasteretiti zatvorski sustav i mislim za određene blaže kazne i nije potrebno da toliko, toliko osoba prolazi kroz zatvoreni tip zatvorskog sustava.

Pa djelomično ste i sami odgovorili, dakle istina je da su uvjeti u istražnom zatvoru teži nego što su uvjeti kod, kad se radi o izdržavanju kazne zatvora, ali sam istražni zatvor po sebi ima različitu namjenu, a to je da se ne može utjecati na svjedoke, da se ne ponovi djelo, da opasnost od bijega i sl. Mi ovim elektroničkim nadzorom u nekim slučajevima ćemo omogućiti da se taj dakle istražni zatvor odnosi na nadzor i u kućnom pritvoru kada je to moguće. Bitno je da ovim zakonom omogućavamo temelje da se dakle ovakve novine uvode u zatvorski sustav. Nije isto dobiti kaznu do godine dana zatvora bezuvjetnoga ili nekoliko godina, nisu svi zatvorenici isti i vodimo računa o tome da rasteretimo sustav, ali na način da ne ugrozimo ono što je interes javnosti države, a to je da svako ko je počinio kazneno djelo i prekršaj mora odslužiti svoju kaznu u skladu sa osudom koju je dosudio hrvatski sud.

Onda otvaram raspravu. Prvi se javio Klub zastupnika SDP-a, uvažena zastupnica Vesna Nađ. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Pred nama je Konačni prijedlog zakona o izvršavanju kazne zatvora u drugom čitanju. Kao što je navedeno u odredbi članka 3. prijedloga zakona, glavna svrha izvršavanja kazne zatvora jest uz čovječno postupanje i poštovanje dostojanstva osobe koja se nalazi na izdržavanju kazne zatvora, njegovo osposobljavanje za život na slobodi u skladu sa zakonom i društvenim pravilima čime se doprinosi zaštiti društvene zajednice. Ovaj prijedlog zakona nesumnjivo normativno omogućava da se sa zatvorenicima postupa čovječno i uz poštivanje dostojanstva osobe što je vidljivo iz temeljnih načela zakona zabrane svakog nezakonitog postupanja, zabrana diskriminacije, razvrstavanje zatvorenika prema kriminološkim i drugim obilježjima radi provedbe pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora i sprječavanje međusobnog lošeg utjecaja. Prijedloga zakona propisuje zaštitu majčinstva odnosno posebnu skrb i zaštitu koja se u zatvorskom sustavu osigurava trudnoj zatvorenici i zatvorenici koja je rodila tijekom izdržavanje kazne zatvora na istoj razini zdravstvene zaštite kao i u društvenoj zajednici. U zatvorskom sustavu RH ustrojena je posebna kaznionica za žene koje postaju Odjel za roditelj i Odjel za majke sa djetetom. Propisana je mogućnost da dijete uz majku zatvorenicu može ostati najduže do treće godine života djeteta i obvezna suradnja kaznionice odnosno zatvora sa nadležnim Centrom za socijalnu skrb u odnosu na program izvršavanja zatvorenice koja je rodila tijekom izdržavanja kazne zatvora osobito u dijelu korištenja pogodnosti i izlaska majke s djetetom, a u svrhu zaštite prava majke i djeteta. Prijedloga zakona da se zatvoreniku, osobi sa invaliditetom osigurava smještaj primjeren svrhi i stupnju njegove invalidnosti. Važno je da ovaj prijedlog zakona propisuje i pravo žrtve kaznenog djela na obavijest o zaprimanju zatvorenika na izdržavanje kazne zatvora, te sukladno zahtjevu žrtve kaznenog djela i prekršaja, odnosno njene obitelji na obavijest o svakom samostalnom izlasku ili bijegu zatvorenika. Međutim, drugo je pitanje da li se ta zakonska svrha iz članka 3. Prijedloga ovog zakona realizira u praksi. Dakle, pitanje je hoće li naš zatvorski sustav biti u stanju zatvorenike osposobiti za život na slobodi u skladu sa zakonom i društvenim pravilima, jer će u suprotnom zatvorenici kroz izdržavanje kazne stjecati vještine koje će ih učiniti recidivistima i vratiti ih ponovo u zatvorski sustav na izdržavanje kazne. Prema posljednjim javno dostupnim podacima iz 2018. Čak 44,94% recidivista je u zatvorskom sustavu što je vrlo velik postotak. Na službenim stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave navodi se da su rad zatvorenika i strukovno osposobljavanje jedan od najvažnijih tretmanskih postupaka u ostvarivanju svrhe izvršavanja kazne zatvora odnosno rehabilitacije zatvorenika i smanjenju recidivizma. Uvažavajući zdravstvene sposobnosti i stečena znanja i vještine zatvorenika, uspješnost ostvarivanja pojedinačnog programa, sigurnosnu procjenu te iskazani stvarni interes za radnim angažmanom nastoji se radno rasporediti na sve veći broj zatvorenika sukladno mogućnostima zatvora ili kaznionice. Pitanje je kakve su nam mogućnosti zatvora ili kaznionice za stjecanje znanja i vještine i radni angažman zatvorenika. Rad zatvorenika većinom je organiziran u okviru radionica u kaznionicama i zatvorima u kojima se obavljaju poslovi obrade drveta i metala, ugostiteljstva, poljoprivrede, održavanja, šljunčarenja, eksploatacije kamena, izrade betonske galanterije i slično. Zatvorenici u kaznionicama i zatvorima također obavljaju i pomoćno-tehničke poslove poput održavanja čistoće i urednosti prostorija i kruga kaznionice ili zatvora, pranje vozila, ličenje i pomoćnih poslova u praonici rublja, kuhinji, skladištu, zatvorskoj radionici i slično. Već na prvi pogled je vidljivo da se preferiraju radionice koje ne potiču informatičku pismenost i ne osposobljavaju zatvorenike za one poslove koji su primjereni zahtjevima tržišta na kojima se upravo traže i deficitarna su zanimanja vezana za informatiku. Sukladno Zakonu o izvršavanju kazne zatvora zatvorenike je moguće zaposliti kod drugog poslodavca izvan kaznionica, odnosno zatvora a moguće je zatvoreniku omogućiti nastavak obavljanja vlastite gospodarske i druge djelatnosti. Međutim, poslovi koji zatvorenici najčešće obavljaju izvan kaznionica odnosno zatvora su pomoćni poslovi u pilani, građevinarstvu, uređenju okoliša, poslovi utovara, istovara, poljoprivredni poslovi i slično. Odredbom članka 99. Konačnog prijedloga zakona o izvršavanju kazne zatvora kaznionica, odnosno zatvor sukladno mogućnostima organizira osnovno obrazovanje odraslih, odnosno zatvorenika koji nemaju završeno osnovno obrazovanje kao i srednjoškolsko obrazovanje odraslih, prekvalifikaciju, osposobljavanje i usavršavanje zatvorenika. Obrazovanje se organizira u kaznionici odnosno zatvoru i izvan kaznionice, odnosno zatvora u skladu sa općim propisima iz područja obrazovanja. Sukladno odredbi članka 100. Prijedloga zakona vrsta i razina obrazovanja kojoj može pristupiti zatvorenik određuje se programom izvršavanja, a ovisi o njegovoj sposobnosti i sklonostima, trajanju kazne i drugim okolnostima značajnim za ostvarivanje svrhe izvršenja kazne zatvora kao i mogućnostima kaznionice odnosno zatvora. Svakako treba stvarati mogućnosti da kaznionice i zatvori stvaraju kapacitete za osnovno školsko i srednje školsko obrazovanje, a da se potiče sve one zatvorenike koji imaju volje i sposobnosti za stjecanje kvalifikacija u visokom obrazovanju na vlastiti trošak ako se studijski program može uskladiti sa sigurnosnim razlozima. Dobra je odredba da se nakon završenog obrazovanja, odnosno dijela obrazovanja zatvoreniku izdaje svjedodžba ili uvjerenje o osposobljavanju, odnosno usavršavanju iz koje ne smije biti vidljivo da je obrazovanje stečeno u kaznionici, odnosno zatvoru kako se zatvorenike ne bi stigmatiziralo nakon izdržavanja kazne zatvora, te bi lakše se integrirali u društvenu zajednicu. Budući da su zatvor u Sisku i kaznionica u Glini oštećeni potresom jedan dio zatvorenika otišao je u zatvor u Zagreb, a drugi u kaznionicu u Glini. Oni koji su evakuirani u Zagreb raspoređeni su prema ostalim zatvorima u Bjelovaru i Gospiću, a dio je ostao u Zagrebu rekao je ministar Malenica. Bez obzira na razmještaj zatvorenika u druge zatvore i kaznionice potrebno je voditi računa da se ne naruše temeljna načela izvršavanja kazne zatvora radi osposobljavanja zatvorenika za život na slobodi u skladu sa zakonom i društvenim pravilima i sprječavanja recidivizama što doprinosi zaštiti društvene zajednice.

Poštovani gospodine predsjedavajući, poštovani gospodine državni tajniče sa suradnicom. No dozvolite mi eto iako smo svi iskoristili neki trenutak onako u replikama da vas malo politički isprovociramo da eto ipak na početku ovog mojeg izlaganja u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta svima vama donesem glas Sindikata pravosudnih policajaca Republike Hrvatske. U suradnji sa gospodinom Arminom Tatarovićem, njihovim predsjednikom odlučio sam da vam pročitam samo nekoliko njihovih rečenica. Vjerujem da ćete svi sa njima biti suglasni. Oni vas mole kao i cijelu hrvatsku javnost i prvo vas pitaju zašto su u Zakonu o izvršenju kazne zatvora stavljena prava pravosudnih policajaca? Vjerujem da smo svi ovdje suglasni ako se prava temeljnih kriminalističkih ili bilo kojih drugih policajaca rješavaju posebno delegiranim zakonima, vjerujem da bi se jednako tako i pravosudne policajce trebalo tretirati na zakonski jednaki način.

Naime zainteresiranost za zanimanje pravosudni policajac sve je manja bez obzira što se radi o državnoj službi koja bi trebala biti izvor sigurnog i stabilnog prihoda, pravosudni policajci svakodnevno odustaju od ovog zanimanja. Gubimo ih veliki broj upravo zbog nekoliko razloga: potplaćenost, dakle nizak nivo osobnog dohotka, loši uvjeti rada. Pretpostavljam da svi znamo da nikome ne bi bilo lagano svoj životni vijek provoditi unutar zatvora odnosno kaznionica. Obim posla je veliki. Tu su i dnevne i noćne i vikend smjene. Svakodnevni stres. Nikome naravno nije lagano raditi u takvom okruženju. No tu je još jedan veliki problem. Pravosudne policajce poprilično brine nemogućnost odlaska u mirovinu do ispunjenja uvjeta za starosnu odnosno beneficiranu jer je isprika zbog potrebe službe. Dakle, ti ljudi imaju ozbiljne probleme. Te probleme mi ovdje možemo riješiti izuzetno jednostavno. Mi smo dom koji to može učiniti, samo da prava ovlaštenih službenih osoba zatvorskoga sustava i probacije uredimo posebnim zakonom uz prethodno savjetovanje sa svim sindikatima unutar zatvorskog sustava i probacije, damo si rok od ah, 6 mjeseci pa onda nakon što ovaj zakon stupi na snagu pokušamo i pravosudne policajke i policajce ipak na neki način zakonski regulirati. Odvojili bi prava zatvorenika i sve što je vezano za zatvore, kaznionice i zatvorenike od prava i obaveza ovlaštenih osoba odnosno pravosudnih policajaca isto kao što su regulirana prava ali i obaveze policijskih službenika u Zakonu o policiji. Predlažemo naravno i odredbu u slučaju da bilo koje pravo iz Zakona o policiji odnosno o bilo kojim ovlaštenim službenim osobama bude regulirano na povoljniji način da se isto primjeni i na službenike pravosudne policije jer stvarno ne vidimo razloga da se zakonski različito pristupa pravosudnim policajcima ili bilo kojem drugom policijskom službeniku Republike Hrvatske. Isto tako ti ljudi koji stvarno rade u stresnom okruženju i možemo slobodno reći okruženju ugroze ili opasnosti za život imaju potpuno pravo na otpremninu kao ljudi pod Zakonom o policiji. Što se tiče zatvorenika koji su u COVID-a eto i od gospodina Tatarovića sam dobio informaciju da se i dalje primjenjuju mjere koje je propisao Nacionalni stožer, dakle nije lagano svim našim pravosudnim policajkama i policajcima provoditi te mjere u znate i sami kompliciranim okruženjima smanjene zakonske kvadrature odnosno dosta teškog prostora uspijevaju održati naravno sve epidemiološke mjere. U Konačnom prijedlogu zakona vidjeli smo samo nekoliko stvari koje bi eto htio ovdje malo samo istaknuti. Kazna zatvora“ kaže članak 11. „završava se na način koji zatvoreniku jamči poštovanje ljudskog dostojanstva. Zabranjeni su bilo koji kažnjivi postupci uključujući mnoga biomedicinska i znanstvena istraživanja u kojima bi se zatvorenika podvrglo bilo kakvom obliku mučenja, zlostavljanja ili ponižavanja“ što je naravno normalno. Zatvorenik koji je bio žrtva navedenih zabranjenih postupaka ima pravo na naknadu štete.“ No dozvolite da pitam, ovaj Prijedlog zakona kaže: „Ima pravo na naknadu štete.“, nigdje se ne regulira od koga, tko ogovara? Pa bih molio poštovani gospodine državni tajniče da malo provjerite taj članak. Piše da ima zatvorenik pravo na naknadu štete, ali ne piše tko je za istu tu štetu odgovoran. Članak 33. stavak 3. govori: „Pojedini stručni poslovi mogu se temeljem ugovora o djelu provjeriti pružateljima stručnih usluga izvan državne službe. Ako je u obrazloženju zakona kao cilj postavljeno zapošljavanje mladih ljudi ne vidim razloga da se pojedini stručni poslovi povjere pružateljima stručnih usluga. Kako osigurati tajnost osobnih podataka zatvorenika ako neke treće osobe ulaze u sustav? Ugovor o djelu definira Zakon o obveznim odnosima. Naručitelj je dužan dati izvođaču nalog i informacije značajne za izvršenje djela inače naručitelj odgovara za štetu. Dakle, mislim da niti tu zakonski nije precizno definirano, odnosno zaštićeno pravo na osobnost zatvorenika. Članak 45. stavak 3. sredstva ostvarena radom zatvorenika prihod su kaznionice odnosno zatvora, vode se na njihovim računima i koriste se za navodim naknade za rad zatvorenika, nabavljanje sirovine i materijala potrebnih za rad zatvorenika, te za ostala tekuća i investicijska ulaganja itd. No dozvolite da upozorim sredstva ostvarena radom zatvorenika prvenstveno bi se trebala koristiti za plaćanje doprinosa zatvorenicima, pa onda za naknade i redom dalje. Zatvorenici bi možda jednom kada odsluže kaznu zatvora i ostvare neka prava iz mirovinskog osiguranja kako bi narod rekao mirovinicu vidjeli da je od poštenog rada bilo i neke koristi, pa će možda eto biti neke perspektive u njihovom životu kao i motiv naravno da ne recidiviraju. Još jedna zanimljivost, prijedlog za uvjetni otpust podnosi se sucu izvršenja Županijskoga suda nadležnog u smislu članka 165. ovog zakona. Ako sudac izvršenja ne odbaci prijedlog kao nedopušten zakazat će sjednicu vijeća za uvjetni otpust najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga. Lijepo molim poštovani gospodine državni tajniče smanjiti taj rok jer postoji možda netko tko će mjesec dana provesti u zatvoru samo zato što čeka da netko sazove sjednicu. Smatram da se u roku od 7 do 10 dana vrlo brzo to može riješiti. U svakom slučaju zakon jest dobar, ali ima svojih šupljina, te će u to ime Klub zastupnika Domovinskog pokreta biti suzdržan u nadi da će se i prava zatvorenika, ali i prava prvenstveno govorim pravosudnih policajaca i policajki u čije ime danas i večeras ovdje govorim ipak malo više poštivati, te još jednom u njihovo ime, u ime ljudi koji su svakodnevno izloženi ozbiljnim životnim situacijama molim da se prava pravosudnih policajaca i policajki urede posebnim zakonom. Hvala što ste me slušali. Sljedeća rasprava u ime Kluba zastupnika HDZ-a uvaženi zastupnik Dražen Bošnjaković.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, ravnateljice, kolegice i kolege. Evo pred nama je Konačni prijedlog zakona o izvršavanju kazne zatvora. Naime, ovaj zakon je bio na prvom čitanju i u prošlom sazivu Sabora i sada u ovom sazivu dva puta. Dakle, od određenog broja zastupnika koji su bili zastupnici i u prošlom sazivu zaista temeljito smo ga imali priliku proučiti. Nakon ove točke koju smo imali vezano za izmjene Zakona o obnovi potresom razrušenih područja možda će netko reći da ovo nije tako važno, ali je to iznimno važan zakon jer i u samom zakonu zapravo stoji da su poslovi izvršavanja kazne zatvora poslovi od interesa za RH.

Također u tom sustavu radi nešto malo manje od 3000 ljudi. I kada to sve skupa vidimo zapravo sustav zaista je izniman, veliki i prožet posao u izvršavanju tog sustava jeste zaista jako, jako važan.

U prvom redu ono što želimo pozdraviti jeste da se ovim zakonom skraćuju rokovi i omogućava se brže postupanje u svim fazama postupanja. To je do sad bila na neki način i zapreka i moram reći da se zaista loše slike i loš dojam i u javnosti bio kada predugo traje postupak a da netko dobije pravomoćnu kaznu zatvora ili odluka suda kada bude da ide u istražni zatvor. E sad nama to zna nekad potrajat pogotovo ovo prvo potrajat dugo, pa onda još kad imamo one institute zapravo da se može i odgoditi izvršavanje kazne, onda se stječe dojam u javnosti da tu ima puno stvari koje zapravo su negdje ispod stola. Ovaj zakon nudi dobra rješenja, on skraćuje rokove postupanja i zapravo legitimno je pravo društva da se brani od relativno i potencijalno opasnih pojedinaca koji, dakle već imaju pravomoćnu presudu da moraju ići na izdržavanje kazne zatvora. Zato to je jedna mjera koja je ja mislim jako, jako dobra i on nju ovaj zakon regulira. Drugo ovaj zakon jako je okrenut i modernim tehnologijama u svim njegovim segmentima, to je također jako važno ne samo ovaj elektronički nadzor o kojem se već desetak godina priča i svakako treba ići sa njim. Evo pomoćnica je jako puno na tome radila i ta sredstva su osigurana i njega treba što je moguće prije implementirati, ali zapravo tehnologije će sutra ponuditi i neka vjerojatno druga rješenja i jeftinija od toga i to je sasvim sigurno i jeftinije za društvo, a opet s druge strane je sigurno kada netko može tu kaznu zatvora u nekom manjem obimu izvršavati i kod kuće pogotovo ovi istražni zatvorenici jer to se radi još uvijek o ljudima koji zapravo nemaju pravomoćnu kaznu zatvora, nego oni se nalaze u jednom posebnom postupku istrage. Također jako je dobra mjera zapravo da se i kontakti zatvorenika sa djecom i sa svojom obitelji mogu obavljati putem video link konferencijom. Znači na taj način oni mogu komunicirati sa cijelom svojom obitelji, a ako je distancirana od ustanove gdje on je dakle, nema onih troškova doduše fali onaj fizički nekakav kontakt ali zapravo i ovo je nekakva metoda i nekakav način koji je dobar i znamo za onaj projekt koji se i izvršava, a to je zapravo kontakt zatvorenika sa djecom gdje je bilo jako puno takvih kontakata koji je osigurao zapravo i rađen je u suradnji sa UNICEF-om. Dakle, naši zatvorenici i njihova djeca, to je vrlo pohvalno i jako je dobro. Također kada zatvorenici sudjeluju u kaznenom postupku isto je dobro da se to može raditi putem video konferencije, znači on je smješten u zatvoru, kaznionici a stvar se obavlja na sudu i kontaktira sa sudom na ovakav način. To je ja mislim budućnosti nema potrebe slanja tih ljudi, praćenja, čuvanja u autu i izlaganja nekakvim rizicima. Možda jedan od najvećih dosega ovoga zakona jest zapravo o čemu je već bilo govora je i definiranje zatvorske bolnice da je o na dio sustava javnog zdravstva. Dakle, ona je dio jednog širokog sustava što nije bilo do sada. Ovo pruža određene sasvim sigurno prednosti da se može brže doći do pomoći zatvorenik koji ima zdravstvene probleme, jer moramo biti svjesni, točno je naša zatvorska bolnica nije u najsjajnijem stanju. Ona ne može pružiti sve usluge zatvorenicima koji imaju specifične bolesti, a opet s druge strane u zatvore dolaze i neki ljudi koji su teško bolesni koji ne znam imaju karcinom i onda dođu u zadnjoj fazi i zapravo zatvorska bolnica je jedino što može može ga slati u ove druge ustanove javnog zdravstva kako bi mu se zapravo pomoglo. Tako da ovo će sasvim sigurno pridonijeti što je zatvorska bolnica dio sustava javnog zdravstva i radi razmjene informacija, radi mogućnosti boljeg i kvalitetnijeg liječenja. Bilo je ovdje već i govora isto o radnim pravima. Vrlo je teško zapravo ti naši pravosudni policajci oni zapravo imaju status službenika i namještenika i sa određenim specifičnostima.

Probacija je vrlo važan sustav i bez probacije teško je danas zamisliti uopće funkcioniranje cjelokupnog pravosudnog sustava. Ali ona je regulirana posebnim zakonom koji je također nedavno promijenjen što je dobro zapravo da se onda mijenja i ovaj zakon. Ono što mislim da svakako treba iskoristiti mogućnost koju ovaj zakon nudi, a to je nakon donošenja ovoga zakona bit će moguće možda i određene kaznionice i zatvore objediniti. Evo sada smo vidjeli imali smo ovaj potres na području Sisačko-moslavačke županije, zatvorenici iz Siska su prebačeni na drugu lokaciju jer ona je jedna stara i trošna zgrada pogotovo u centru grada, a ova zgrada u Glini također je starija stradala i dio je morao biti isto transferiran drugdje. Tako da treba razviti zapravo u toj mreži da li je ona tolika potrebna, da li je možda bolje ju racionalizirati pa omogućiti bolje kolanje tih kadrova koji su na raspolaganju. Ono što mislim po meni treba još ići sa određenom zapravo boljom suradnjom sa Ministarstvom unutarnjih poslova, a to je da nam se ne događaju oni bjegovi, zapravo kada nekom bude izrečena pravomoćna presuda ili kada netko jest u kaznenom postupku i onda on zapravo iskoristi ove neke mogućnosti pobjegne preko granice. U Zakonu o osobnoj iskaznici, u Zakonu o putnim ispravama imaju mogućnosti da su u tim razno-raznim postupcima da se oduzmu te putne isprave kako bi se to spriječilo i tu ja mislim da ne treba nekakve u ovom zakonu nikakve nomotehničke intervencije, ali je potrebna dobra suradnja sa Ministarstvom unutarnjih poslova kako bi oni raspolagali sa tim informacijama koje su potrebne. Neki su u dobrom stanju, neki su u odličnom stanju, a neki su u lošijem stanju i treba kontinuirano raditi na obnovi, na energetskoj obnovi što se i radi, ali zapravo to treba taj posao kontinuirano nastavljati. Mislim da stvar uvjete za bolji i kvalitetniji rad i samih ljudi koji rade u zatvorskom sustavu, ali i kao društvo se bolje štitimo zapravo od tih ljudi koji tamo trebaju doći.

rasprava u ime Kluba zastupnika Mosta zastupnik Miro Bulj.

Hvala lijepo. Ako sam dobro razumio državnog tajnika rekao je da po zatvoreniku ukupno dođu troškovi dnevno 400 kuna. I zaista ne znam tko im sprema ručak? Onda trebalo bi to, znači tu je značajan iznos koji se dnevno ulaže i vjerujem da je ta kvaliteta na razini ovoga iznosa i kvaliteta smještaja i kapaciteta, a naravno i hrane i svega ostaloga. Kao što sam rekao na početku zatvorski sustav u RH 12000 ljudi negdje prođe unutar sustava. Ti ljudi većinom kako sam rekao u RH oni koji ukradu 10 milijuna i više ili su odgovorni za tolike iznose na kraju nekoliko dana gule krumpire, budu puštani dok primjer sam naveo naše bake koje su na peškarijama ili tržnicama prodaju luk negdje sa strane, kapulu, raštiku i slično znaju završiti u zatvoru. A sad će biti ubrzano malo, ubrzat ćete im da što prije dođu u zatvor. Tako da zatvor ne trebamo promatrati da su tamo baš uvijek najgori. Pravo i pravda je nešto sasvim različito. Svi trebamo težiti da pravo bude pravedno, međutim u stvarnosti nije tako. Što se tiče zatvorskog sustava naravno da su tu najbitniji ljudi kako oni koji imaju kaznu, koji odrađuju kazne, a poglavito oni koji rade u zatvorskom sustavu. Ovim zakonom se predviđaju određeni bolji uvjeti, poglavito za ljude koji rade, pravosudni policajci i slično. I zanimao me je taj financijski okvir koliko se povećanje očekuje tim ljudima koji rade zahtjevan posao, odgovoran posao i težak posao. Naravno tu je spomenuta i ljudi liječnici koji organiziraju sve što je zdravstveno bitno. Vidim da će se povećati i zdravstveni standard unutar kaznionica u suradnji sa bolnicama. Međutim, ključni je problem ljudi unutar sustava kao što sam rekao poglavito ljudi koji su pravosudni policajci koji imaju možda najgore i plaće u RH, najniže. I tim ljudima se triba omogućiti da imaju adekvatnu plaću.

Vi ste možda izbacili cjelokupno po zatvoreniku 400 kuna i zdravstvo i prehrana i smještaj i da li su svi standardi ispunjeni to je isto vrlo bitno da li u kaznionicama imaju uvjeti.

To je sad pitanje koje se treba postaviti. Ako čovjek koji još nisam bio, imao prigodu biti u zatvoru a svi smo ovdje u biti, svaki čovjek uvijek može pogriješiti na ovaj ili onaj način i svi smo u biti tu na nekakvi mogući kandidati da ćemo biti u tim prostorijama poglavito oni što manju ukradu, oni su puno bliži nego ovi šta puno više ukradu.

Ja mislim da bi tu tribalo čak i domaću proizvodnju poticati vi koji ste odgovorni da domaći proizvođači uz ovo što zatvorski sustav proizvodi rekli ste da ima nekakvih poljoprivrednih, organiziranih uzgoja šta stoke, šta valjda i to je dobro. Međutim, što se tiče javne nabave da bi tu tribalo uključiti OPG-ove domaće i moguće sa domaćim sjemenom, ne ovim novim zakonom gdje se ukida domaće sjeme, tj. sjeme koje ako sjeme neće moći na tržište, ako imate tradicionalno domaće. Evo ja baš predlažem mogao bih napisati amandman ako uhvatim vremena da baš bude isključivo i samo domaće sjeme, da potičemo domaće OPG-ove i kroz ovaj način.

Još jednom očekujem da će se ljudi u zatvorskom sustavu dignuti se njima sad standard, a poglavito ljudima koji brinu o zatvorenicima što je vrlo bitno to su pravosudni policajci. Iz ovoga što ste vi iščitali rekli ste okvirno 400 kuna, mene zanima što će to baš biti u kojem financijskom okviru pojedinačno, a naravno ukupan financijski okvir za ljude koji rade u zatvorskom sustavu, a poglavito za pravosudne policajce.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani tajniče sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Ovo je jedan zakonski prijedlog koji nije na oko interesantan poput aktualnog Zakona o obnovi o kojem smo ovdje raspravljali skoro 13 sati, ali zakon je itekako važan. Važan je jer je dio pravosudnog sustava koji je zaslužio itekakvu pozornost ove Vlade. Sudstvo i pravosuđe mora biti neovisno, učinkovito, stručno i pošteno u svim dijelovima, pa tako i u zatvorskom sustavu. Kao što predlagatelj ovoga zakona osigurava jednakopravni položaj svih zatvorenika, podiže razinu sigurnosti kaznionica i zatvora, poboljšavaju se uvjeti izvršavanja kazne, uvode nove mogućnosti rasterećenja prekapacitiranih uvjeta te dugoročno smanjuje i troškove. Osim toga poboljšavaju se uvjeti za zdravstvenu zaštitu što me posebno raduje u zatvorskom sustavu, uređuju se odnosi zatvorskog sustava i sustava javnog zdravstva.

Drago mi je što se prihvatilo i mišljenje Sindikata o poboljšanju materijalnih prava ovlaštenih službenih osoba te su termine po visini izjednačene sa otpremninama policijske i Hrvatske vojske. Također važno je da se i naš zatvorski sustav prilagođava u sustavu izobrazbe i kontaktima zatvorenika uvode se nove tehnologije. Posjete odnosno kontakti zatvorenika sa članovima obitelji moći će se realizirati putem audio-video tehnologije. Što se tiče izvršavanja kazne smatram da bi trebalo voditi računa o sustavu kontrole. Zašto?

Pozdravljam ovaj Prijedlog zakona uz poruku neovisno, učinkovito, stručno i pošteno.

Tako da učinak pravosuđa na razvoj ne samo po pitanju Hrvatske, ne samo po pitanju ovoga što se događa u kaznionicama jer vi vjerujete da je godišnje Hrvatska ulaže 12 tisuća kuna.

Za 12 tisuća kuna za naše zatvorenike u našim zatvorima morali bi biti puno, puno bolji uvjeti tako da je u samom pravosudnom sustavu ima problema i poruka je znači puno ulažemo, a malo dajemo. Ja vjerujem kolega Bulj da će ovaj zakon podići razinu povjerenja i prema pravosuđu, a i da će se uvjeti u našim kaznionicama popraviti i dići na višu razinu kako bi i zdravlje, ali i sigurnost u kaznionicama bili bolji. Sa ovim smo iscrpili raspravu. Glasovat ćemo kada se steknu uvjeti. Zahvaljujem državnom tajniku i suradnicima. Posljednja točka večerašnjeg dnevnoga reda je: Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva Molim predsjednika Mandatno-imunitetnog povjerenstva gospodina Roberta Jankovicsa da podnese izvješće. Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskoga sabora razmotrilo je na 11. sjednici održanoj 20. siječnja 2021. godine pisanu izjavu o ostavci na zastupničku dužnost zastupnika Darka Puljašića upućenu predsjedniku Hrvatskoga sabora aktom od 15. siječnja 2021. godine. Člankom 10. točka 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor propisano je da zastupniku prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran ako podnese ostavku. Povjerenstvo je utvrdilo da je Darko Puljašić započeo obnašati zastupničku dužnost zastupnika u 10. sazivu Hrvatskoga sabora dana, 22. srpnja 2020. godine.

Povjerenstvo je utvrdilo da su ostavkom na zastupničku dužnost ispunjeni zakonom utvrđeni uvjeti za prestanak zastupničke dužnosti zastupnika Darka Puljašića, kao i uvjeti za početak obnašanja zastupničke dužnosti zastupnika Nikole Mažara. Slijedom navedenog, Mandatno-imunitetno povjerenstvo temeljem članaka 10., 11. i 42. stavka 2. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor jednoglasno predlaže Hrvatskom saboru donošenje Odluke o prestanku zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika i to sukladno članku 10. stavku 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora Darku Puljašiću prestaje zastupnički mandat na dan kada odluku o prestanku donese Hrvatski Sabor.

Otvaram raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Znači nastavljamo sutra u 9,30 glasovanje o Izvješću Mandatno-imunitetnog povjerenstva i nakon toga Prijedlog odluke o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa, rasprava o amandmanima.